Idemo na treću raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a govorit će poštovani kolega Bulj, izvolite.

U svakoj krizi moramo imati određenu sigurnost. Nacionalna sigurnost u Republici Hrvatskoj u ugrozama ne funkcionira, a ne funkcionira od onih koji bi trebali upravljati krizom sukobljavanja u ovim ozbiljnim situacijama na razini predsjednik, premijer, ministar obrane, pada na teret onoga šta je najsvetije, a to je na teret Hrvatske vojske. Preteći posljednjih dana situaciju oko drona, letjelice, ima li eksploziva, da li je bilo 130 kg ili nije, naše nesposobnosti u odgovorima ovakvim ugrozama je vidljiva poruka da Hrvatska nema dovoljno dobro organiziran sustav obrane.

Koliko ljudi zna? Nitko. Nitko. Koliko ljudi zna gdje mu je zborno misto u slučaju bilo kakve ugroze? Evo ja kao bivši profesionalni časnik Hrvatske vojske postavljam to pitanje? To su pitanja od nacionalnog značaja, to su pitanja gdje narod mora osjećati sigurnost. Nisu dovoljna samo dva Miragea da prolete ovdje i da na tiskovnoj konferenciji PR-arovski premijer pstom pači u nebo u avione koji nisu hrvatski.

Ugroze koje imamo moramo imati rješenja, a rješenja nitko ne daje osim PR-ovskih slikanja nad jamom gdje je pao dron, letjelica ili avion. I što su riješili tu? Čelnik NATO-a govori da nije bio eksploziv, premijer govori da je bio eksploziv i tako zabavljamo naciju u isto vrijeme dok nam u ovoj krizi, pa i prije krize raste cijena goriva, plina, nekontrolirano. Jutros na benzinskoj postaji vidimo da gorivo iđe iznad 13 kuna, prema 14 kuna, neka i 15 kuna, da je plin duplo više poskupio, vrijeme je sjetve, znači samodostatnosti zbog čega država snažnijim poticajima ne subvencionira umjetno gnojivo jer ovisi o plinu. Da li će ljudi moći zasaditi, maloprije je kolegica iz vladajuće koalicije spominjala da će ovdje, iz Reformista, da smo mi samodostatni. Nije istina da smo samodostatni. Prehrambenih proizvoda uvozimo 3 milijarde eura godišnje. Mi svinjetinu uvozimo dok naši Slavonci ne znaju gdje će sa svojom i hvalimo se sa domaćim kulenom, hvalimo se sa dalmatinskim pršutom, sve je to od uvoza, ništa to nije dodatna vrijednost vjerujte mi našeg seljaka i to je činjenica. Umjesto da sad kad je sjetva, kad je ugroza i kriza kažemo zaorimo naša polja, subvencioniramo umjetno gnojivo ako treba država triba dat ne uvodit euro i riskirati inflaciju koja je već bila nego subvencionirati gnojivo za seljaka da zaore zemlju i da je more pripremiti za usjeve. Ništa se apsolutno po tom pitanju ne radi. Nego ova vlada kada ne smije niti na razgovor poslati vašeg koalicijskog partnera kolega Đakiću, Deur, ne smije poslati kolegu Miloševića jer je Pupovac rekao da je njima obaveza da nam namištaju poslove, poticaje ljudima iz SDSS-a kao da skrbe o oni, da to je izjavio. On je vas sam uškopio. Vas je uškopio kolega Đakiću Milorad Pupovac i ne smijete to reći.

I kad govorimo o trošarinama, pa kad je trebalo smanjiti trošarine, pa nije ovo sad poskupilo. Šta je sa 2 kune za ceste, pa nije samo Novi Vinodol od ministra Butkovića se gradi ceste. Šta je sa Zagorom, Likom, Slavonijom? Što je s tim?

Idemo na petu raspravu, govorit će u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista poštovani kolega Pavliček.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, rubrika vjerovali ili ne, možda je to najkraći i najbolji opis svega onog što se 6 dana događa oko pada bespilotne letjelice čije podrijetlo ni danas ne znamo na glavni grad Hrvatske. To je definitivno najveći vojni incident nakon Domovinskog rata, no nažalost upravo oni koji trebaju upravljati ovim kriznim situacijama su unijeli toliko konfuzije u javni prostor brojnim nepromišljenim izjavama, poluinformacijama, ishitrenim izjavama. Kako s jedne strane premijer Plenković i resorni ministar tako i s druge strane predsjednik države i vrhovni zapovjednik. Naime, pored svega toga imamo i dnevnopolitičko prepucavanje. Tako i jučer imamo po meni nepojmljivu izjavu predsjednika države da zabranjuje prelete Rafala i ostalih vojnih zrakoplova iznad Hrvatske kao i danas sutra prelete lovaca F16, a to isto jutro je rekao da podržava zajedničku akciju Francuske i Hrvatske eskadrile. Meni osobno prelet Rafala ne daje nikakvu dodatnu sigurnost i većini građana, sigurno isto tako. Nama bi dodatnu sigurnost dalo da je naša PZO srušila ovu bespilotnu letjelicu, a da nije završila ovako kako je završila u Zagrebu. I nisam impresioniran sa njihovim preletima. Međutim, isto tako nepojmljivo je da vrhovni zapovjednih zabranjuje već dogovorenu vojnu vježbu i to stvara dojam opće nesigurnosti. Postajemo neozbiljna država da ne koristim neku drugu riječ. I onda se čudimo kada dojučerašnji predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić na predizbornom skupu svojih socijalista da Hrvati nisu ni za dron spremni, a kamoli za dom. Kad nam se smiju taki, a sami otvaramo mogućnost da nam se smiju. No, nažalost dodatnu konfuziju je unio i glavni tajnik NATO-a sa svojom izjavom da ova bespilotna letjelica nema nikakvi eksploziv, da on o tome gotovo ništa ne zna ni 6 dana nakon pada letjelice. Još gora izjava da je ona pala izvan Grada Zagreba. I postavlja se pitanje svih pitanja. Koliko je Hrvatska sigurna i dobiva sigurnost od tog NATO saveza ili je ta sigurnost samo na papiru? Što bi se dogodilo da je ovakva letjelica pala na Pariz ili na Berlin ili na London? Bi li tada reakcija NATO saveza bila ovako blijeda i mlaka kao što je sada sa niz netočnih informacija ili bi se NATO digao na zadnje noge da u roku odmah locira odakle je ta letjelica došla, s kojim ciljem, je li to bila sabotaža ili slučajnost i bi li stupanj pripravnosti bio na najvišoj razini što se NATO saveza tiče? Stoga bez obzira što smatram da je dobro da smo u NATO savezu ipak se trebamo držati one stare narodne, uzdaj se use i u svoje kljuse. Hrvatska mora ulagati u svoju vojsku, u vojnu opremu da se ovakvi i slični incidenti u budućnosti ne ponove. Isto tako, treba aktivirati postojeće zakone koji omogućavaju podizanje nerazvrstane pričuve jer se nalazimo u doba ugroze.

Kao šesta govorit će poštovana kolegica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite.

Poštovani, danas ću govoriti o novom cjenovnom šoku za naše građane i naše poljoprivrednike. Najveći skok ovog tjedna doživjela je cijena plavog dizela koja je s jučerašnjih 8,04 kune danas došla na 9,54 kune. Samo dva tjedna prije već i tada znatno skuplji imao je cijenu od 6,5 kuna što znači da mu je cijena skočila za više od 3 kune u 14 dana i to u vrijeme početka proljetne sjetve kada su poljoprivrednicima neophodne veće količine tog pogonskog goriva i bez njega nema sjetve. Kako je objavio portal Cijenegoriva.info osnovni benzin eurosuper 95 od jučer je 13 kuna za litru, a eurodizel 13,91 kunu. Napominjem paralelno jutros je cijena barela na londonskom tržištu dodatno pala za 4,05% dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 4,10% I što nam to onda govori? Na cijenu goriva u Hrvatskoj ne utječe cijena barela na svjetskim tržištima. Svjesni smo kriza kojima smo okruženi no jaka gospodarstva s njima se lakše nose. Hrvatska država naše gospodarstvo, naša poljoprivreda opterećena s bezbroj problema pada pod teretom novih izazova. Skupa država nosi svoj danak. No sad je i prilika, vladajući racionalizirajte državnu potrošnju i pokrenite dugo najavljivanu reformu javnog sektora. Dovoljno argumenata za taj potez sada imate. Smanjenjem trošarina na minimalnu razinu definiranu europskim pravilima te makar privremeno ukidanje naplate PDV-a na gorivo dovelo bi do spuštanja cijena goriva na oko 10 kuna po litri. To bi pomoglo rasteretiti kućanstva i poduzeća i poduzeća, ali i naše poljoprivrednike koji razmišljaju da li će uopće ići u sjetvu ili će čuvati novac kojeg imaju spremljenog za crne dane. Suverenitet naše zemlje ugrožava se svakodnevno, sluganska politika koju vode vladajući omogućila je strancima da se domognu naše zemlje, naših voda i firmi. Mađari su nam preuzeli energetiku, a prekomjernim uvozom hrane ugrozili smo opstanak hrvatskog sela i na tom polju ugrozili vlastiti suverenitet. Jesmo li se zapitali zašto reverzibilni tok Janafa ne dobiva uporabnu dozvolu? Je li posrijedi neki tehnički problem pa zato izvozimo naftu u Mađarsku umjesto da sami prerađujemo svoje crno zlato? Nakon što je prešutno odustao od otkupa dionica INA-e od mađarskog MOG-a premijer će se morati prije ili kasnije suočiti s posljedicama vlastite politike prama INA-i i prema MOL-u i to zato što je upravo premijer politiku upravljanja tržištem nafte i naftnih derivata u Hrvatskoj u potpunosti prepustio drugoj državi tj. najvećoj mađarskoj naftnoj kompaniji koja uživa zaštitu Mađarske države te naravno radi za mađarske nacionalne interese. Zbog 10 milijuna eura mita kojeg je ukupno trebao primiti kako bi zauzvrat prepustio većinska upravljačka prava MOL-u u INA-i vrhovni sud je nedavno potvrdio pravomoćnu presudu bivšem premijeru Sanaderu. No ono što više od same presude brine hrvatsku javnost jeste zašto premijer nema namjeru mijenjati na korupciji uspostavljenu politiku koju je uveo Sanader i koja je dovela do toga da hrvatski građani danas plaćaju litru benzina 13 kuna, a Mađari 9,17 kuna odnosno 480 forinti. Godinu i pol nakon otkrića o tajnom izvozu hrvatske nafte u Mađarsku vlada je prešutno dozvolila da se u Mađarsku izveze još milijun tona domaće nafte. Cijenu i uvjete transporta i dalje drže u strogoj tajnosti, a vlada nije napravila apsolutno ništa kako bi se tehnički omogućilo da nafta umjesto u rafinerijama MOL-a Janafovim naftovodom može ići u smjeru Rijeke na preradu u jedinu preostalu hrvatsku rafineriju. Glavni razlog zašto Mađarska može još uvijek držati cijenu benzina pod kontrolom je taj što MOL kao nacionalna naftna kompanija ima dvije modernizirane rafinerije u kojima mogu proizvesti najveći dio derivata za svoje tržište. Isto tako Mađarska država izravno se upliće u kreiranje naftne politike koja omogućava da cijena njihova benzina bude gotovo 20% jeftinija negoli je u Hrvatskoj. Ovakvim postupanjem Hrvatska se odrekla velikog dijela energetske neovisnosti i predaje hrvatsko sirovinsko blago i to bez da javnost zna pod kojim uvjetima se to čini. Vladajući hitnim smanjenjem trošarina i ukidanjem PDV-a na gorivo povucite barem jedan konkretan potez i pomognite realnom sektoru koji godinama trpi pod čizmom skupe i korumpirane države.

Stoga smatramo da je u ovom trenutku izuzetno važno da država svojim mjerama da je sada prilika potakne i podrži javni prijevoz, da je neprihvatljivo da u nekim lokalnim sredinama sada pratimo u ovom trenutku smanjivanje broja voznih redova, znači tramvaja i autobusa, da je ovo trenutak da se zapravo ostvare ona obećanja predizborna koja smo čuli u mnogim predizbornim kampanjama na lokalnoj razini da se prijevoz učini održivim, zelenim da se potakne korištenje javnog prijevoza najbolje na način da javni prijevoz zapravo bude besplatan. A ako to nije moguće svakako da se cijena javnog prijevoza smanji. Ono što je dobro u ovoj situaciji je da će biti onih koji će moći znači ove cijene održati, ove cijene plaćati, znači moramo uzeti u obzir da cijena od 70 do 80 eura po spremniku za ljude koji imaju prosječnu plaću negdje dakle oko, oko 800 eura nije znači laka za, za zapravo ostvarivanje, ne može, ne možemo očekivati da će to mnogi moći platiti, ali oni koji će to moći platiti taj prihod će znači porasti, udio tog prihoda će porasti i u udjelu prihoda države od PDV-a. Stoga smatramo i uputi ćemo vladi prijedlog zaključka kojim se vlada obvezuje razraditi model kojima bi prihodi od trošarina i PDV-a preusmjerili na subvencioniranje javnog prijevoza i troška goriva prijevoza poslovnim subjektima kojima je taj stavak značajni element u ukupnoj cijeni usluga i proizvoda koji služe zadovoljenju temeljnih potreba. Smatramo da treba financirati i one koji posluju, kojima je ta stavka bitan element, ali koji znači posluju poput malih recimo OPG-ova u smjeru zadovoljavanja osnovnih temeljnih potreba ljudi i njima treba pomoći subvencionirati taj prijevoz. Kako će se to riješiti znači na koji način, vlada treba odlučiti, mislim anticipiramo odgovor u kojem će nam reći da su trošarine znači namjenski određene, ali se mogu znači privremeno i njihova namjena preusmjeriti u ovom smjeru. A što se tiče PDV-a vjerojatno će nam reći to je široko, znači nenamjensko opet može se usmjeriti na financiranje javnog prijevoza bilo znači da [[Upadica: Hvala vam.]] se financira onim najslabijim socijalnim skupinama, bilo da se svima [[Upadica: Hvala lijepo.]] financira javni prijevoz. Idemo na osmu raspravu, Klub zastupnika IDS-a i poštovana kolegica Nemet. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, Ministarstvo turizma nedavno je stručnoj javnosti poslalo prijedloge novih pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče te o popisu zaštićenih lokaliteta. Pravilnici su ne bez razloga naišli na vrlo burne reakcije struke, a Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske negativno se očitovala prema prijedlozima pravilnika. Među ostalim smatraju kako se pravilnikom o stručnom ispitu za turističke vodiče ne predviđa adekvatna razina edukacije i primjerena valorizacija bogate kulturne, povijesne i prirodne baštine naše zemlje. Potpuno neopravdanim ocjenjuje se tako predloženo značajno smanjenje broja sati za edukaciju vodiča s trenutno propisanih 929 na tek 480 sati. Doduše, dodatna edukacija nalaže se u slučaju vođenja zaštićenih lokaliteta, ali kako su drugim pravilnikom onim kojim se definira popis tih zaštićenih lokaliteta izostavljene mnoge atraktivne lokacije i destinacije proizlazi da polaznicima edukacije taj posebni dio ispita zapravo i neće biti potreban za dobivanje licence i vođenje turista po Hrvatskoj nego će im u tu svrhu de facto biti dovoljno svega 80-ak sati predavanja. Stručna javnost i Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske tome se oštro protive smatrajući kako to jednostavno nije dovoljno i primjereno te takav prijedlog nazivaju poražavajućim pa čak i kulturocidom prema hrvatskoj kulturnoj, povijesnoj i prirodnoj baštini. Spornom prijedlogu pravilnika struka spočitava i činjenicu da omogućuje i stranim državljanima da bez primjerene edukacije vode turiste svugdje u Hrvatskoj osim na zaštićenim lokalitetima koji su kako sam već rekla prijedlogom pravilnika bitno reducirani. U udruženju turističkih vodiča naglašavaju pritom kako se oni ne protive otvaranju tržišta turističkim vodičima iz EU zemalja, ali su protiv obezvrjeđivanja edukacije koja će nažalost rezultirati srozavanjem kvalitete usluge turističkih vođenja i adekvatnog predstavljanja kulturnog, povijesne i prirodne baštine Hrvatske. Kad govorimo o prijedlogu pravilnika o popisu zaštićenih cjelina odnosno lokaliteta onda treba naglasiti kako su njima velikim dijelom obuhvaćeni nedovoljno poznati lokaliteti koje gosti de facto i ne posjećuju. Dok su primjerice potpuno izostavljeni neki povijesni gradovi pa i spomenici pod zaštitom UNESCO-a. Na popisu zaštićenih lokaliteta nisu se primjerice našli neki istarski gradovi izuzetno bogate kulturne, povijesne i prirodne baštine poput Pule, Poreča, Rovinja što je u najmanju ruku čudno i neprihvatljivo. Oni koji poznaju turizam i turističku praksu jako će dobro znati važnost i ulogu turističkih vodiča za promociju destinacije za onaj često prvi i neposredni kontakt s gostima odnosno turistima. Mislim da neću pretjerati kad kažem da turistički vodiči predstavljaju jednu važnu dodatnu vrijednost u turizmu. Važnu kariku u lancu ukupnog turističkog proizvoda. Stoga je potpuno neprihvatljivo da ovim prijedlozima pravilnika resorna ministarstva čine štetu ne samo ovoj važnoj turističkoj struci već se time nanosi i direktna šteta cjelokupnom turizmu Hrvatske. A što turizam za Hrvatsku znači vjerujem da ne treba posebno naglašavati. Zato pozivam nadležna ministarstva da preispitaju prijedloge pravilnika, da se adekvatno konzultiraju sa strukom i prihvate argumentirane prijedloge i sugestije. U takvim situacijama treba prevladati razum, a ne nečiji ego. Treba priznati grešku u koracima i ispraviti je. Mi u Klubu IDS-a i ovoga puta u potpunosti ćemo stati uz struku i podržati integritet profesije turističkih vodiča, a nadam se da taj naš stav podržavaju i mnoge druge saborske kolegice i kolege.

Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Ovaj moj govor bi mogao imati jedan podnaslov novo normalno na hrvatski način. Kad je izbila pandemija corona virusa počeli smo koristiti frazu novo normalno da pismo pisali život koji je sve samo ne normalan. Nedugo nakon toga dijelove Hrvatske zadesili su potresi koji su napravili ogromnu štetu. Novo normalno postalo je još nenormalnije. Ono što se događa od 24. veljače kad je napadnuta Ukrajina je to novo normalno, a zapravo potpuno nenormalno življenje odvelo nas je izvan svih kategorija koje su nam do sada bile poznate. Vrhunac je za sada, a nadamo se da će tako i ostati pad stare sovjetske rakete na središte Zagreba. Na žalost i u tom novom normalnom bilo je i nečega što je za Hrvatsku sasvim staro i dobro poznato normalno. Naše institucije ne funkcioniraju onako kako bi trebale, ne ispunjavaju očekivanja građana i očito je da imamo ozbiljnih problema. Ako govorimo o coroni to se vidi kroz činjenicu da smo među onima koji su se cijepili najmanje, a umirali najviše. Ako govorimo o potresu to se vidi kao činjenicu da 6 dana prije druge godišnjice potresa u gradu Zagrebu nije napravljeno ama baš ništa na obnovi, a onda je sovjetska raketa pala na Jarun. Ta situacija nije šala. Samo srećom nije došlo do ozbiljne materijalne štete, a da uopće ne govorim o mogućim ljudskim žrtvama. Međutim, ono što zaista izgleda šala je način na koji se o tom ozbiljnom incidentu komunicira sa javnošću. Igramo se sa živcima i osjećajima ljudi koji su ionako pod dovoljno a i previše stresa. Ruska je, ukrajinska je, bila je naoružana, nije bila naoružana, bomba je imala 120 kg, bomba je imala 40 kg, bezopasna je, opasna je, nije bila namijenjena Hrvatskoj, bila je poruka Hrvatskoj. Naravno da država ni na koji način ne može kontrolirati što piše ili govori u medijima i na društvenim mrežama. Ali ono što može i što bi trebala kontrolirati je kako komunicira sama, odnosno kako komuniciraju njezini predstavnici. Prvo je trebalo 12 sati da uopće itko išta progovori, a nakon toga smo dobili takav kaos kakav ne bi ni pas s maslom pojeo. Ja ne mislim da je lako u ovoj situaciji dati informacije koje će smiriti ljude i dati im uvid u događaje, a s druge strane zadržati ono što nije za javnost u ovom trenutku. Ali ono što smo vidjeli zadnjih dana zaista se može nazvati samo jednom riječju, a to je neozbiljno. Ako niste sigurni je li bilo eksploziva na raketi ili je eventualni eksploziv bio bomba ili … [[Govornica se ne razumije.]] samouništenje pričekajte do kraja istrage, a ne da se o toj temi nagađa danima do toga da sad i glavni tajnik NATO-a ušao u miks izjava o naoružanju i nenaoružanosti sovjetske rakete. Da se razumijemo, puno je tu propusta za koje Hrvatska nije kriva počevši od činjenice da je taj projektil uopće došao do nas, ali i u situaciji u kojoj se razotkrila sva slabost naše protuzračne obrane i u kojoj letjelice veličine autobusa padaju na Zagreb zadnja stvar koja nam treba je kaos u porukama između ljudi na čelu države. Ima ovih dana i još jedno novo normalno, a zapravo se radi o nečemu starom i nenormalnom a to su cijene goriva. I dalje uopće nije jasno zašto su cijene tako narasle iako se barel nafte nije ni približio cijenama na kojima je bio pred više godina. A kad cijene derivata nisu bile ni blizu današnjim sve države sa kojima Hrvatska ima kopnenu granicu imaju niže cijene goriva. Tako je već dugo godinama. Vlada je u zadnje vrijeme reagirala i najavljene su i nove mjere, ali ono što treba napraviti je ozbiljno objasniti ljudima zašto imamo najskuplje gorivo? Jesu li to davanja državi?

Sada će govoriti poštovana kolegica Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka. Izvolite.

Hvala svima koji ste sudjelovali u raspravi, prelazimo sada na dnevni red.

gospodara. A temeljem tog poljoprivrednog zemljišta se isplaćuju milijunski poticaji i osvrnut ću se samo na ono što se zove povijesna prava. Naime, kada smo ulazili u EU tada su stočari koji su u to vrijeme bili stočari stekli jednu povlaštenu situaciju da dobivaju veće poticaje nego svi ostali. U međuvremenu su njihove štale postale prazne. Velika većina njih više stoku ne drži i dok je naše stočarstvo na koljenima imamo jednu grupu povlaštenih kojima se isplaćuju ta tzv. povijesna prava samo zato što su oni nekad držali stoku koje danas više nema.

Stanka je odobrena. Dakle, tražim stanku u ime kluba za Pravednu Hrvatsku u trajanju od najmanje deset minuta kako bi još jednom ukazali na sve nelogičnosti odnosno na neustavnosti i nezakonitosti kojima obiluje ovaj prijedlog zakona, dakle od toga da nam procedure donošenja nisu ispoštivane na što nas je i sama EU upozorila kroz semestralna izvješća koja smo im u obvezi dostavljati pa do toga da zapravo u ovom prijedlogu postoji mogućnost izvlaštenja čak i rušenja zagrada koje su u skladu sa pravilnicima o jednostavnim zgradama, čak i uklanjanja trajnih nasada ako tako procijeni sudski vještak odnosno procjenitelj. A protiv ove odluke zapravo sami poljoprivrednici odnosno vlasnici tih legalnih zgrada i vlasnici nasada nemaju pravo na žalbu. Dakle, drugim riječima u postupku komasacije može vam se rušiti legalni objekt, uklonit nasad, a vi se na to ne smijete žaliti. Po meni je to ozbiljan problem i smatram da se o tome treba još puno govoriti. Zahvaljujem. Kolegice Mrak Taritaš, izvolite. Molim stanku u trajanju od deset minuta u ime kluba Centra i GLAS-a. Na ovim našim prostorima se u prošlih stotinjak godina mijenjale su se vojske, mijenjala su se društvena uređenja, mijenjali su se i nazivi država, ali postoje neke stvari koje su bile konstanta, a to je da mi pričamo o kanalu Dunav-Sava tamo još od doba Austro-Ugarske o tome da li pruga kroz centar Grada Zagreba treba se dići gore ili se treba spustiti ispod zemlje, o tome da se treba navodnjavati i pričamo o komasaciji. I sad se nalazimo u 2022.g. i točno gdje smo? Točno tamo negdje na samom početku. Sam predlagatelj u uvodnom obrazloženju zakona je napisao konstataciju koja kaže, primjena zakona u praksi pokazala da postoje zapreke koje usporavaju komasaciju poljoprivrednog zemljišta, a druga rečenica, dakle riječ je o zadnjem zakonu iz 2015., na temelju do sada propisanog postupka za komasaciju poljoprivrednog zemljišta nije proveden nijedan postupak. I umjesto da napravimo jednu dobru analizu, jednu dobru uopće usporedbu hodogram što smo imali do sada, a što zapravo želimo, ključno pitanje koji si uvijek trebamo postaviti što je cilj. Da li mi stvarno želimo imati komasaciju? Da li želimo stvarno da se ta komasacija provede? Da li zaista želimo riješiti taj problem ili želimo imati niz zakona koje ćemo donijeti u saboru pa će onda 2022. biti donesen još jedan zakon pa za sljedećih sedam do deset godina će se zaključiti da on u određenim eremitima nije provediv. Kao što sam imala petminutni govor rekla sam da živimo u nekom novom normalnom, vrijeme koje živimo je nenormalno. Ja apsolutno mislim da zakon o komasaciji treba biti brz, učinkovit [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] i operativan, a to ovaj nažalost nije. Kolega Daus, izvolite. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba IDS-a od deset minuta kako bi se dodatno konzultirali, ali zapravo i ukazali na nekoliko stvari. Da Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta je potreban, nužno je potreban pogotovo za Primorsku Hrvatsku, za područje s kojeg mi dolazimo s obzirom na rascjepkanost katastarskih čestica, na složenost katastra. No ima i prepreka za njegovu realizaciju, to bi htjeli posebno ukazati. On je u praksi teško provediv, pogotovo u našem dijelu i to iz nekoliko razloga. Neriješeni su imovinskopravni odnosi, u gruntovnici se još nalaze neki vlasnici koji su pred stotinjak godina bili vlasnici, njihova djeca razasuta po svijetu, po 30 suvlasnika na parceli od 1000 kvadrata, nalaze se u Americi, Australiji, ne znam ni ja zemljama Europe. Nakon toga optanska imovina dakle nikad do kraja riješeno pitanje imovine nekadašnjih vlasnika koji su nakon II. svjetskog rata opredijelili se za državljanstvo nekih drugih zemalja i neriješeno posjedovno stanje. Mi imamo u praksi da nam katastar po sedam, osam godina kasni za gruntovnicom, da se ovako plastično izražavam, dakle pogotovo kod pitanja posjeda zna se dogoditi da je još ne znam nono upisan, a već je sin svome sinu prepisao tu česticu, a o kupoprodaji da niti ne pričam i katastarski operati naravno koji su neusklađeni sa realnim stanjem na terenu.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a u trajanju od deset minuta da se još malo konzultiramo i učvrstimo stavove i da ukažemo na činjenice koje su bitne i važne što se tiče ovog zakona. Sigurno je jedno da će ovaj zakon okrupniti poljoprivredne površine, riješiti imovinsko pravne odnose i po meni ono što je najvažnije doći će i otkrit će se još puno, puno poljoprivrednih površina koje su do sad uzurpirane a u vlasništvu su RH i zato smatramo da je ovaj zakon i da je ministarstvo i vlada prije svega odlučna, hrabra da se krene u komasaciju jer je ona nužno potrebna kako bi se pokrenule daljnje radnje za i navodnjavanje i sve ono što je potrebno kako bi se poljoprivredna proizvodnja racionalizirala i da bi naši poljoprivrednici imali konačno benefit od svoje poljoprivredne proizvodnje. Stanka je odobrena. Imamo još jedan zahtjev, poštovana kolegica Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba SDP-a u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom razmotrili sam kontekst donošenja ovog zakona. Krenimo od činjenice da imamo važeći Zakon o komasaciji koji je usvojen 2015. godine, kao što su i moji prethodnici rekli na kojeme se nije poduzelo apsolutno ništa. Također bi napomenula da važeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen 2018. godine zakonodavno nije usklađen sa postojećim Zakonom o komasaciji i to zapravo govori o neambicioznosti ovog ministarstva i neusklađenosti propisa na koje upozoravamo zaista već dugi niz. Smatramo da je sam postupak provedbe komasacije vrlo složen i dugotrajan i dodatan uteg cjelokupnom postupku će biti to da su neuređene zemljišne knjige i imovinsko pravni odnosi još uvijek, još uvijek nesređeni te da su vlasnici nedostupni i nepoznatog prebivališta ili boravišta. Također kod odredbi vezanih za sastav povjerenstava postoji bojaznost da brojne lokalne samouprave neće imati dovoljne administrativne kapacitete za provedbu ovog posla. U javnom pozivu kojeg ste objavili tijekom prošle godine odnosno koncem prošle godine gdje je bio i javni poziv za zapravo iskaz interesa za komasaciju ste pozvali i jedinice regionalne samouprave, no u ovom zakonu jedinice regionalne samouprave ne mogu biti nositelji komasacije. Sve to zapravo dovodi do zbrke i zapravo govori o tome kako će taj složen i dugotrajan postupak biti i kako će to povjerenstvo raditi zapravo samo u praksi. Imamo još jedan zahtjev za stankom, kolegica Martinčević, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče sabora. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo unutar Kluba Reformista i HSLS-a još jednom raspravili ovu iznimno važnu temu. Ja sam o komasaciji govorila prije 2 tjedna kada smo ovdje raspravljali o strategiji poljoprivrede. Jasno sam naglasila da bez provođenja postupka komasacije mi ne možemo uopće govoriti o provođenju strategije poljoprivrede. Danas 70% hrvatskih poljoprivrednika obrađuje manje od 5 hektara zemlje, a na sjeveru Hrvatske u sjevernim županijama prosječna parcela je 0,38 hektara. Naravno da bez komasacije mi ne možemo pokrenuti niti realizirati projekt navodnjavanja, niti možemo koristiti mehanizaciju na adekvatni način, niti samim time možemo uopće biti konkurenti. Ja pozdravljam činjenicu da je ministrica sada izašla sa ovim prijedlogom zakona međutim moramo potpuno jasno naglasiti da ovaj zakon da bi mogao ići u realizaciju treba određene pretpostavke, a to je prije svega, o tome su već ovdje kolege i govorili to su izmjene i dopune Zakona o nasljeđivanju kao i izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama. Dakle, bez novog Zakona o nasljeđivanju komasacija znate da nema šanse. I isto tako ono što bi svakako trebalo napraviti je da se na razini županija uspostave instituti koji će u roku od 3 godine pružati besplatnu uslugu čišćenja zemljišnih knjiga i na taj način nekako prisiliti dakle da se te imovinsko pravne zavrzlame koje postoje dakle u svim tim česticama razriješe kao dakle ključna pretpostavka komasacije. Mi sad imamo sustav u kojem dakle kada se radi o komasaciji po ovom zakonu, a koja kao što se vidi ide prvenstveno u smjeru državnog zemljišta nema oporezivanja dok kod privatnih vlasnika u zamjenama imamo dapače duplo oporezivanje, a to je također nešto što bi svakako trebalo Onda ćemo napraviti malu stanku do

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bi mogli nastaviti sa radom. Pozivam sada ponovno poštovanu ministricu poljoprivrede Mariju Vučković da da obrazloženje Prijedloga zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici. Trenutno je na snazi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta objavljen u Narodnim novinama broj 51 iz 2015. godine. Primjena odnosno neprimjena ovog zakona pokazala je da postoje određene zapreke koje usporavaju provedbe postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta pri čemu je točno da je ovo Ministarstvo poljoprivrede više puta iniciralo od strane jedinica lokalne samouprave koje su bile izabrane za pilot područja da tako što i pokrenu, no to i pisanim putem no na žalost to nije išlo. Na temelju do sada propisanog postupka za komasaciju poljoprivrednog zemljišta, dakle nisu provedeni postupci komasacije. To naravno utječe na učinkovitost korištenja poljoprivrednog zemljišta koje je rascjepkano u veliki broj parcela male površine, nepravilnog oblika, često neprikladnih za poljoprivrednu proizvodnju. Zakonom se nisu na odgovarajući način mogli ostvariti cilj i svrha komasacije poljoprivrednog zemljišta, a komasacija, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta od strateškog su interesa za Republiku Hrvatsku. Svrha je ovog prijedloga smanjenje administrativnih zapreka, bolja i učinkovitija provedba postupaka komasacije poljoprivrednog zemljišta, stavljanje u funkciju poljoprivrednog zemljišta sve u cilju povećanja produktivnosti, stvaranja više dodane vrijednosti, boljeg i kvalitetnijeg korištenja poljoprivrednog zemljišta u RH. Donošenjem novog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta stvorit će se preduvjeti za okrupnjavanje katastarskih čestica male površine i nepravilnog oblika u veće i pravilnije, stvoriti pretpostavke za povećanje poljoprivredne proizvodnje, te bolji preduvjeti za obrađivanje poljoprivrednog zemljišta uređenjem puteva i komunalne mreže. Stvorit će se preduvjeti za bolje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu što će u konačnici provedbom propisa značajno i pozitivno utjecati na razvoj i unapređenje ruralnih prostora.

Prijedlogom zakona omogućit će se stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje rascjepkanog i zapuštenog poljoprivrednog zemljišta posebno onog kojem je otežan pristup. Okrupnjavanjem se optimizira oblik i površina poljoprivrednog zemljišta, omogućuje planiranje i izgradnja pristupnih puteva, vodnih građevina za melioracije i druge infrastrukture. Propisuje se da Vlada Republike Hrvatske donosi program komasacije poljoprivrednog zemljišta koji izrađuje Ministarstvo poljoprivrede, a kojim se utvrđuje provođenje komasacije poljoprivrednog zemljišta na okvirnoj površini zemljišta za određeno razdoblje i u skladu sa planiranim financijskim sredstvima. Propisuje se da Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja i vodi informacijski sustav komasacije u elektroničkom obliku u okviru kojeg se nalazi i registar komasacije. Propisuje se da se komasacija pokreće na osnovi idejnog rješenja komasacije koje će izraditi jedinica lokalne samouprave, odnosno grad Zagreb kad se utvrdi da postoje značajne površine poljoprivrednog zemljišta koje se ne koristi u svrhu poljoprivredne proizvodnje ili se loše iskorištava, a više od 50% tog zemljišta nalazi se na njihovom području što mora biti u skladu sa programom. Propisuje se da će Ministarstvo poljoprivrede radi ubrzanja postupka komasacije poljoprivrednog zemljišta donijeti Odluku o izradi prijedloga idejnog rješenja komasacije, odnosno pokrenuti postupak komasacije ako jedinica lokalne samouprave nije donijela Odluku o izradi prijedloga idejnog rješenja za značajne površine koje se ne koriste ili se loše iskorištava a ministarstvo preuzima nadležnost za postupak komasacije koje je jedinica lokalne samouprave pokrenula, ali ga ne provodi. Propisuje se da nositelji komasacije mogu biti jedinica lokalne samouprave i grad Zagreb ili Ministarstvo poljoprivrede. Propisuje se da se radi provođenja postupka komasacije imenuje povjerenstvo kao kolektivno tijelo koje koordinira uređenje vlasničkih stvarno-pravnih i drugih odnosa na zemljištu, radova na izgradnji građevina za melioracije i drugih radova, te priprema izrađuje prijedloge akata koje donosi nositelj komasacije. Propisuje se da je stručna osnova za provedbu komasacije projekt komasacije kojim se utvrđuju područja na kojem će se provoditi komasacija, izvori financiranja, rokovi za provedbu, popis zemljišta sudionika komasacije koje je uneseno u komasacijsku gromadu i drugo. Utvrđuje se izdvajanje zemljišta svakog sudionika komasacije kojemu pripada naknada u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena ministrice. Učinkovito korištenje poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je upravo zbog usitnjenih i međusobno udaljenih obradivih površina. Znamo da je produktivnost hrvatske poljoprivrede na 31% prosjeka EU. Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva je nešto manja od 7 hektara. Sigurno da će se okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta doprinijeti učinkovitosti i naravno i većim prinosima što svakako podržavamo. Rješavat će se imovinska, pravna pitanja ali moje pitanje vama imaju li sve jedinice lokalne samouprave dovoljno kapaciteta za njegovu provedbu i što će biti sa onima koji možda nemaju dovoljno resursa za istu. Za one jedinice lokalne samouprave koje nemaju dovoljnih kapaciteta i to se pokazalo kao nedostatak postojećeg zakona sada se propisuje odgovornost i mogućnost Ministarstva poljoprivrede da preuzme takav postupak ako je u skladu sa interesima, ako se radi o poljoprivrednom zemljištu koje može osigurati vredniju proizvodnju. Također što se tiče produktivnosti, da ona je niska no prije pet, šest godina na početku mandata ove Vlade je bila negdje između 26, 27% u odnosu na prosjek EU, pa i kada smo počeli raditi strategiju bila je 29. Danas je 31% Mi naše indikatore ostvarujemo, neće ona skočiti preko noći. Zahvaljujem. Poštovana ministrice, važeći Zakon o komasaciji usvojen je u 2015. ali se kako smo čuli do danas nije napravilo apsolutno ništa. Prošle ste godine upravo vi ministrice zajedno sa premijerom u nekoliko navrata najavljivali da zakon nije dobar i da ga treba mijenjati. Da, slažem se trebalo ga je već odavno uskladiti jer brojne aktivnosti po odredbama tog zakona provodi Agencija za poljoprivredno zemljište koja je ukinuta Zakonom o poljoprivrednom zemljištu još 2018. godine. Od tada nije izvršeno usklađivanje zakonodavnog okvira, dakle pune četiri godine. Zbog tog nemara nisu iskorištena EU sredstva namijenjena za tu svrhu. Naime, u programu ruralnog razvoja od 2014.-2020. konkretno podmjere 4.3 Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezana uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivredi ili šumarstva, tip operacije dva, komasacija poljoprivrednog zemljišta planirana su sredstva pri čemu je intenzitet potpore iznosio do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova. Mi smo sva sredstva Programa ruralnog razvoja to je odgovor na prethodne rasprave, mi njih dobro koristimo, mi smo osnovna sredstva iskoristili, dakle potrošili na razini od 85% za razdoblje 2014.-2020. što nas je dovelo na peto mjesto u EU i to je statistički podatak koji je točan. Dakle, sredstva koja se ne koriste sukladno specifičnim ciljevima i pravilima za korištenje fonda se onda preusmjeravaju tamo gdje je potrebno, a imali smo krize i druge strukturne potrebe. Sredstva se također nisu koristila između ostalog, ali naravno koristili su se za druge jednako važne svrhe zato što je zakonom predviđeno tko može nositi, pokretati, tko može biti korisnik sredstava a nije bilo interesa i to rješavamo ovim izmjenama. Hvala lijepo predsjedniče, uvažena ministrica. Isto tako kao čelnik jedinice lokalne samouprave svjedok sam kako Vlada velika pomama za poljoprivrednim zemljištem i smatram da će upravo zakon brojeva, zakon tržišta napraviti svoje kako će ovaj Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta donijeti dobro i da će se sa tim zakonom upravo i okrupniti poljoprivredne parcele, ali i urediti upravo ovi odnosi između jedinica lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede. Moje pitanje glasi kada bi mogli očekivati neke konkretnije mjere i koliko će se ove izmjene, zadnje izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu ticati promjena regulativa vezano za posao koji bi obavljali djelatnici u općinama i gradovima. S obzirom na rokove koje propisujemo pred jedinicama lokalne samouprave je velika i važna zadaća brze provedbe, no Ministarstvo poljoprivrede će u timove, u povjerenstva imenovati jednog svog člana kojeg će prethodno obučiti. Izrađuje se informacijski program koji bi trebao ubrzati postupke i konačno se donosi prijedlog bodova koji je u skladu sa Strategijom poljoprivrede i nacrtom našeg strateškog plana koji će odagnati sve nejasnoće, omogućiti brzo, jasno rangiranje i ugovaranje bez ikakvih prijepora i dvojbi što je posebno novost, pa i velika reforma koje donose ove izmjene. Poštovana ministrice, Hrvatska ima nešto više od 154000 čini mi se obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Kolika je prosječna površina poljoprivrednog zemljišta unutar jednog OPG-a i kolika je prosječna parcela po veličini i gdje smo tu u usporedbi sa ostatkom EU? Parcele koje se odnose na ono poljoprivredno zemljište koje je upisano u ARCOD prosječno hrvatsko u vlasništvu ili u korištenju, u zakonitom korištenju jednog poljoprivrednika, poljoprivrednog gospodarstva u upisniku su čini mi se 6,7 ha. Ako uzmemo u obzir one sve površine manje koje postoje u Hrvatskoj, koje se donekle obrađuju, a koje nisu u ARKODU zato što ne udovoljavaju osnovnim pravilima onda se to penje na 11 hektara. Što se tiče prosječne veličine parcele ovdje je iznesen točan podatak danas nešto više od 0,8 hektara. Poštovana ministrice u 10 mjesecu prošle godine vaše ministarstvo objavilo je javni poziv zainteresiranima za komasaciju, a kroz provedbu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka do 2026. godine. S obzirom da znamo da se na isti poziv javilo tek nešto manje od 30 jedinica lokalne samouprave, a smatrajući ovaj zakon nakon današnje rasprave i vrlo brzog usvajanja više nego dobro došlim zanima me kada možemo očekivati, dakle konačni javni poziv i dakle provedbu komasacije zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave. Mi smo, mi ćemo poštivati rokove koji su pred nama i koji su vrlo zahtjevni. Dakle, po usvajanju ako Hrvatski sabor podrži Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Vlada je dužna na prijedlog Ministarstva poljoprivrede u roku od šest mjeseci napraviti Program komasacije. Što se tiče javnog poziva koji je bio krajem listopada 2021. godine javilo se 23 jedinice lokalne i područne samouprave sa iskazanim interesom za 46,6 tisuća hektara. Mi imamo osigurana sredstva za 18 tisuća hektara zajedno s Državnom geodetskom upravom i ostalima koji su uključeni u cijeli program. Mi sad već radimo i završavamo prijedlog prioritizacije koji će biti takav da će i možemo iskoristiti na vrijeme ova sredstva od 18 tisuća hektara, ako tih 18 tisuća hektara na vrijeme komasiramo onda ćemo komasirati i sve drugo što bude moguće u Hrvatskoj.

I sad prema svoj dostupnoj literaturi vaš plan je bio da se do kraja 2021. donese zakon, dakle tu malo kasnimo.

Tako je prema onome što sam ja, do čega sam dospjela. E sad, da li vi imate potpunu sliku koliko mi zapravo zemljišta imamo koje treba okrupniti odnosno podvrgnuti komasaciji, tu ste spominjali nekih 46 tisuća ili koliko, pa vas molim konkretan podatak.

Sada oni koji su za to u državi stručni radi na prioritizaciji kako bismo komasirali prvih 18 tisuća hektara. Naravno da će ova vlada nastojati i povećati sredstva ako za to bude potrebe. Naš je cilj, sve ste dobro rekli što se tiče rokova, završiti ovih 18 tisuća hektara. To nas neće sprječavati ako sve bude dobro odnosno kad sve bude dobro išlo, a ići će da onda taj program i povećamo. Naš je cilj 18, prvi iskaz interesa je pokazao da postoji interes za 46 i 600. Koliko ukupno vidjet ćemo po slijedećim pozivima. Poštovana ministrice, dakle svi smo se složili da je za konkurentnost i razvoj naše poljoprivredne proizvodnje komasacija ključna. Drago mi je da danas raspravljamo o ovom zakonu, ali isto tako mislim da se svi možemo složiti i danas je o tome bilo već govora da za i realizaciju ovog zakona su nužne izmjene i dopune Zakona o nasljeđivanju, Zakona o zemljišnim knjigama i ukidanje dvostrukog oporezivanja, pa molim da nas izvijestite, dakle to su resori vaših kolega ministara, vi sigurno znate u kojoj su fazi izmjene tih zakona, kada ćemo o njima raspravljati, kada će one nastupiti, a kao što sam rekla kao nužna pretpostavka za provođenje ovog zakona.

No za prvih 18 tisuća hektara, pa i za mnogo više po prioritizaciji koju mi sad radimo i podacima koje imamo zajedno s Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa i uprave neće bit nužna izmjena drugih propisa, za neke za koje bi bila dobra… [[Govornik se ne razumije]] možda da, ali za ove prve koje smo si dali za cilj neće bit nužne. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice, dakle unutar programa ruralnog razvoja kroz mjeru 4. ulaganje u fizičku imovinu, konkretno operacija 4.3.2 koja se odnosila na komasaciju i regulaciju poljoprivredne i šumske infrastrukture na raspolaganju nam je bilo 32 milijuna eura za ulaganje u investiranje u komasaciju poljoprivrednog i privatnog šumskog zemljišta minimalno je bilo predviđeno 5 tisuća eura po projektu, a maksimalno do 3 milijuna eura po projektu.

Ovo Ministarstvo poljoprivrede je učinilo sve da se ono koristi na način da smo mi izmijenili program ruralnog razvoja i jedino ovoj mjeri omogućili financiranje projektno tehničke dokumentacije. To nije bilo omogućeno u izbornom programu od '14. do '20. nego smo mi to promijenili.

Uvažena ministrice, može li RH aktivno sudjelovat u komasaciji na način da osigura sredstva za otkup zemljišta koje je uključeno u komasacijsku gromadu ukoliko neko od sudionika želi prodati zemljište?

No zakonom kojeg predlažemo želimo ostvariti naš reformski cilj, želimo komasirati onih 18 tisuća hektara koji će se moći najbrže, najjednostavnije i sa najvećim učincima napravit. Naravno da će Vlada RH učiniti sve da to ne stane na tih 18 tisuća hektara i da odgovori i na neke posebne i pojedinačne situacije, a ovaj zakon je predviđen da se donese program, da se potroše sredstva u zadanom roku koja su osigurani i da bude praktično pilot od 18 tisuća za sve ono drugo što će iza toga slijediti. Poštovana ministrice, mi često imamo situacije da na pola hektara imamo po 7-8 vlasnika od kojih polovica više nije među živima, a druga polovica je razasuta kao rakova djeca po cijelom svijetu od Australije, Amerike, Novog Zelanda itd. Na ovom prvom sastanku se inzistira koji je u Članku 20. definiran inzistira se na sastanku uživo. Namjeravate li možda dati nekakvu mogućnost da se sukladno tekovinama 21. stoljeća ljudi koji su zainteresirani uključe video vezom pa da onda cijeli proces možda još više dobije na legalnosti i vjerodostojnosti. Dakle, zakonom je predviđeno da se osigura suglasnost najmanje 50% vlasnika, 50 plus 1 koji imaju najmanje 67% površina. Isto tako, s obzirom da je riječ o vrlo izazovnom postupku koji se desetljećima nije radio i zadire u stvarno pravne imovinsko pravne odnose predviđeno je za one koji nisu tu, predviđen je postupak imenovanja u pisanom obliku punomoćnika te se koriste pravni instituti iz drugih područja za slične situacije. To je također novitet i ovog zakona.

Gospođo ministrice na temelju dosadašnjeg zakona provedeno je 5 pilot projekata, no utvrdilo se da u stvari zakon treba unaprijediti i zbog toga je ministarstvo izradilo novi zakon, raspisalo javni poziv, javilo se 22 jedinice lokalne samouprave. Mene zanima da li znate gdje je provedeno ovih 5 pilot projekata i koji su bili rezultati i s kojeg područja Hrvatske dolazi ovih 22 jedinice lokalne samouprave? Da li su one posebno smještene u nekom dijelu Hrvatske gdje je jači interes za komasaciju?

Što se tiče 5 pilot područja one su se provodile u različitim područjima Hrvatske, obuhvaćale su i Dalmaciju i Istru i kontinent, ona su se planirala oprostite. Mi smo krajem 2019. ili početkom 2020. godine neovisno i ne znajući tada da ćemo ovu reformsku aktivnost predložiti za Nacionalni program za otpornost i oporavak jer nismo svi zajedno u svijetu znali ni da će do njegove potrebe doći, poslali pisane zahtjeve i upite za iskaz interesa o nastavku planiranih aktivnosti. 4 jesu se izrazile jedinice lokalne samouprave da su zainteresirane od tih 5 no nažalost nisu ipak konkretizirali taj, taj interes kroz razgovore o korištenju programa ruralnog razvoja. Ovih današnjih iskazanih 46.600 hektara se moraju stručno obraditi na način da oni koji su stručni za to moraju reći što od toga jest pogodno ali mi već vidimo da nećemo imati probleme s indikatorima i da će biti više od onoga [[Upadica: Hvala.]] što je planirano provedbom komasacije i pokušat ćemo povećati sredstva ako dođe do potrebe. Poštovana ministrice na području moje općine komasacija je dijelom provođena '40.-ih godina, a dijelom '80.-ih godina prošlog stoljeća i ostale su neriješene neke poljoprivredne površine odnosno komasacione gromade. Kako sam dugogodišnja općinska načelnica i htjela sam riješiti tu problematiku i zajedno sa županijskim povjerenstvom za provođenje komasacije smo u više navrata i po zakonu iz vremena Jugoslavije i po ovom Zakonu o komasaciji iz 2015. godine pokušavali to riješiti, ali još uvijek je status quo. Još uvijek nije riješeno iz razloga zato što je zakon neprovediv i nije zaživio na terenu. Smatrate li vi da će se ovim novim zakonom otkloniti ta tromost, pojednostaviti i da ćemo riješiti se toga svega što nas kočilo kroz provođenje ovoga i da ćemo mi napokon te komasacione gromade ukloniti. Umjesto 17 tijela, 11 tijela i 1 povjerenstvo koje izrađuje nacrta akata, javne nabave, informatički sustav, mogućnost da komasaciju provodi ministarstvo tamo gdje to ne može ili evo nije spremna jedinica lokalne samouprave, a potrebno je korištenje pravnih instituta koji u ovoj državi postoje, a nisu bili korišteni odnosno nije bilo moguće ih koristiti kroz prethodni zakon jamstvo su da si učinimo veliki korak naprijed. Osigurana sredstva kroz NPO drugi su značajan iskorak i jamstvo da ćemo ovih 18.000 najmanje hektara komasirati, a to je puno više nego što je napravljeno posljednjih desetljeća. I isto tako naravno da ćemo, da smo spremni sagledavati sve pojedinačne slučajeve i da smo spremni planirana sredstva nadograđivati, to smo pokazali u svim ovim vremenima i za sve strukturno važne aktivnosti, ovaj nadograđivati i sredstvima iz državnog proračuna. Poštovana ministrice prema važećem Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta iz 2015. godine nije pokrenut niti jedan postupak i tako se propustila zapravo mogućnost povlačenja sredstava iz programa ruralnog razvoja baš za taj, tu svrhu iz perioda od 2014. do 2020. godine. Vi sada kažete da su se sredstva utrošila, ali jesu al općenito na razini programa, ali ne u tu svrhu jer se komasacija nije provodila što je činjenica. Sada će jedinice lokalne samouprave odnosno nositelji komasacije postupke sufinancirati u 20%-tnom iznosu, a moglo se znači financirati do 100%-tnog iznosa prema tom programu koji je tada vrijedio. Ovako je to teret jedinicama lokalne samouprave, a jedinice područne samouprave su u tome izostavljene bez obzira što je u tom pozivu za iskaz interesa su jedinice regionalne samouprave bile uključene, pa vas molim za taj komentar toga čemu je to tako.

11 tijela umjesto 17 će značajno olakšati. Jedinice lokalne samouprave su mogle koristiti operaciju, planiranu operaciju iz programa ruralnog razvoja. Nisu iskazale interes. Ne možemo ih puškom natjerati. Zato sada oni koji su iskazali bilo JLS, bilo područne samouprave znaju šta moraju raditi jer je to napisano u javnom pozivu i zato sada ovo Ministarstvo poljoprivrede može umjesto njih sve pokretati, osiguravati im nedostajuće kadrove, nedostajuća tehnička, nedostajuća materijalna sredstva i zato ćemo sada svih tih 18 tisuća hektara najmanje napraviti. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana ministrice, evo najprije moram iskazati jednu pohvalu da evo barem otkada sam ja ovdje nekih mjesec do i po dana najviše upravo prijedloga zakonskih i akata je išlo iz vašeg ministarstva, tako da evo zahvaljujem vama i vašim suradnicima što upravo poljoprivredu u ovim vremenima itekako stavljate na razinu koju ona zaslužuje. Kako dolazim iz područja Dalmacije znamo okrupnjivanje da je posebno ja bih rekao teško sprovedivo na području Dalmacije jer znamo da su male parcele, a evo primjerice u Sinjskom Polju prije nekoliko 10-ljeća se prilikom melioracije polja dogodila značajna i komasacija. Međutim, nasljeđivanjem i dijeljenjem zemlje to se opet došlo u početnu fazu, pa ne znam je li razmišljate primjerice po uzoru na Austriju da se onemogući daljnje dijeljenje zemlje pri nasljeđivanju? Ovim zakonom je predviđeno da sve ono što se komasira ne može se dijeliti u narednih 99.g. Također ovo Ministarstvo poljoprivrede odnosno Vlada RH dala je i određene prijedloge kroz zakon o izmjenama, kroz Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje sprječavaju daljnju parcelaciju i uništavanje poljoprivrednog zemljišta, dakle i jednim i drugim propisom radimo na tome.

Evo, u ovih 18 tisuća hektara za koje ste se odlučili što bi bilo 1% od zemljišta koje je sada obrađeno, ovo koje se obrađuje, kada bi se ovih 313 milijuna na to nekako raspodijelilo to bi znači ispalo da je to nekakvih 17 tisuća i nešto kuna po hektaru, najveći dio toga je dakako iz ovog europskog fonda. Međutim, mene zanima, recimo u čl. 17. govori se o prijedlogu idejnog rješenja i sada je na JLS na koji način ćete nadgledati da se ne događaju stvari koje imate iskustva da se događaju na lokalnoj samoupravi i što je ono što smatrate da je ključna razlika ovog zakona da će napokon biti proveden? Dakle program je temelj, program kojeg donosi vlada, jedan program, a ne pojedinačni programi kako je bilo predviđeno … [[Govornik se ne razumije]] Program će krenut od onoga za što su osigurana sredstva. To je isto tako jedna od ključnih razlika, nisu bila osigurana sredstva prethodnim propisom odnosno prethodnim propisom da. Dalje se spominje kao jedan od ključnih pojmova idejno rješenje komasacije.

Kao što je idejno rješenje osnova za pokretanje, a trebalo bi ga donijeti predstavničko tijelo, tako je projekt komasacije kojeg će raditi stručnjaci na temelju provedenog postupka javne nabave stručna osnova za provedbu komasacije, odluku sam rekla da donosi predstavničko tijelo, osigurana su financijska sredstva, broj povjerenstava je značajno manji, uključeni su predstavnici drugih tijela na način da su predložili i koje pravne institute možemo koristiti.

Poštovana ministrice, povijest Istre, Dalmacije, otoka i primorja zadnjih 100.g. nažalost je takav da su ljudi emigrirali i bili primorani teškim životom, ali ostali su vlasnici zanimljivih čestica usred nekih velikih površina, vlasnici koji su pre 50 ili 100.g. umrli u nekom New Yourku, Melborneu, a još uvijek se vode, nikad nije to provedeno bilo gruntovno, a posljedično ni katastarski. I sad me zanima kako tome doteći, kako riješiti na jedan pravi način s obzirom da intencija vaša ponavljam je dobra ministarstva, ali sve ovo ostalo ne znam koliko prati. Sve što su zastupnici isticali, a vezano je za jadransku Hrvatsku je točno, a mi to vidimo i po inicijativama koje smo zaprimili odnosno odgovorima na javni poziv i meni se čini nažalost da nemamo dovoljno iskaza interesa iz jadranske Hrvatske, a tamo bi komasacija vjerojatno donijela ključne promijene. Mi se sada moramo baviti s ovih 18 tisuća hektara koje će prioritizirati, koje će prioritizirati stručna tijela na način da potrošimo sredstva u zadanom roku i to će donijeti dobro Hrvatskoj. Naravno da ćemo se nastaviti baviti i drugim situacija, no ne može ovo ministarstvo i ova vlada u jednom danu sve te probleme riješiti, sve ih staviti na stol jer onda neće riješiti niti jedno, idemo korak po korak. Poštovana ministrice, dakle nekoliko puta ste naveli sva ona skraćenja na koja ste se odlučili uopće da bi se jer je bivši zakon pokazao da je trom, da je inertan i sve ostalo. Dakle, sve ovo ste skratili vezano uz odluku o pokretanju komasacije, donese se odluka i iza nje ono što sam uspjela iščitati, nadam se da nisam pogriješila i da nisam nešto zaboravila, su 4 različita vrsta rješenja koja će se donositi, dakle temeljem pojedinih odredba i, e sad moje pitanje je vrlo operativno, dakle ajde da ovo sve ćemo skratiti sve ostalo i dalje nam ostaju četiri vrste, četiri različita vrste rješenja, protiv njih ne ide žalba nego ide upravni spor obzirom na sve ostalo.

To rješenje o komasaciji treba naravno postati pravomoćno. Međutim, na prijedlogu su radili stručnjaci koje je imenovao Geodetski fakultet, Državna geodetska uprava, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo poljoprivrede, Pravni fakultet u Zagrebu dakle radilo je pet, šest ljudi unutar povjerenstva, uža radna skupina od najvećih eksperata za ovo područje pri čemu su se značajno koristili već postojeći pravni instituti. Naravno da ovo ministarstvo kao i uvijek do sada će razmotriti sve primjedbe i prijedloge koje čuje i u HS-u pa će vidjeti je li moguće još daljnje ubrzati postupke.

Zahvaljujem. Poštovana ministrice. Evo o ocjeni stanja ovoga zakona kaže znači da je Zakon o komasaciji na snazi od 20. svibnja 2015. iza toga kaže da je primjena zakona u praksi pokazala da postoje zapreke koje usporavaju komasaciju, a onda stavak iza toga na temelju do sada propisanog postupka za komasaciju poljoprivrednog zemljišta nije proveden niti jedan postupak. Izgubili smo sedam godina, od 30 godina postojanja RH u kojoj nije riješeno dan danas pitanje državnog poljoprivrednog zemljišta, a nije proveden niti jedan postupak komasacije barem prema ovome što ovdje piše. Komasacija je nekome majka, nekome maćeha i bez nasilnog na neki način načina rada ona se neće provesti. Ja smatram da i ovaj zakon kao i onaj prije koji je imao sve lijepe epitete, ukrasne pridjeve u to vrijeme isto tako neće riješiti problem

Imali smo i imamo zastoj isto tako na poljoprivrednom zemljištu, ali napravili smo programe, imamo skoro 200 natječaja koji su završili ili koji su u tijeku, a ovaj prijedlog izmjena isto tako rješava i ona ključna pitanja da niko više nikad neće moći u tom procesu donositi diskrecijske odluke i to je ključna vrijednost i ovog zakona koji se bavi s jednom dugom i teškom temom u hrvatskoj poljoprivredi. Imali smo i par postotaka ugovaranje potrošnje programa Ruralnog razvoja pa danas imamo 105% ugovorenog, 85% od izvorne alokacije, potrošenog i već smo počeli trošiti nove znači mogu samo na temelju iskustva reći da ćemo ovo napraviti u zadanom roku. I na kraju gospođa Orešković koja nije bila greškom upisana. Hvala predsjedavatelju. S obzirom da se radi o prvom čitanju reći ću nešto više kao prijedlog, kao komentar ne toliko kao pitanje, čisto za razmišljanje. Mislim da općenito trebamo napustiti jednu lošu naviku da svaki puta kada nešto treba provesti formiramo posebno povjerenstvo. Iako ste vi u odgovorima na druge replike pojasnili da se ovim zakonom smanjuje broj povjerenstava, moj prijedlog bi bio da mi uopće napustimo koncept kao takav. Naime, i ovdje ćemo imati situaciju da brojne jedinice lokalne samouprave neće moći po ovim kriterijima formirati svoja povjerenstva pa će onda njihove uloge preuzeti povjerenstvo koje je formiralo ministarstvo, međutim mi na taj način kreiramo kaos u sustavu.

Povjerenstvo je kolektivno tijelo kojeg imenuje nositelj, sastoji se od sedam članova, svi imaju zamjenike. Predsjednik iz redova nositelja, to može biti jedinice lokalne samouprave, Grad Zagreb ili Ministarstvo poljoprivrede, traže se određeni stručni uvjeti. Dva članova iz redova državnih službenika Ministarstva poljoprivrede, jedan iz redova sudaca, sudskih savjetnika ovlaštenih zemljišno-knjižnih referenata i jedan iz redova službenika Državne geodetske uprave, a jedan se bira između vlasnika. Ovo predstavlja prilično ubrzanje, postavlja sustav, postavlja dakle traži određene stručne kvalifikacije, ali postavlja sustav na način da su svi i vlasnici i JLS i stručnjaci ministarstava koji mogu pomoći Državnoj geodetske uprave unutra.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite, predsjednica. Izvolite. Gospođo ministrice sa suradnicima, zastupnice i zastupnici.

Odbor za poljoprivredu je sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskog sabora proveo raspravu o navedenom prijedlogu zakona kao matično radno tijelo. U raspravi su članovi odbora pozitivnim ocijenili prijedlog akta. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa postavljen je upit o mogućnosti ubrzavanja rješavanja istih. Upitano je i koliko je jedinica lokalne samouprave iskazalo interes za provođenje postupaka komasacije. Rečeno je i kako rad Povjerenstva za provođenje postupaka komasacije treba biti transparentan. Predloženo je da se razmotri mogućnost smanjivanja postotka predloženog člankom 20., stavkom 6. koji se odnosi na suglasnost vlasnika zemljišta za pokretanje postupka komasacije. Ukazano je i na dobre prakse nekih jedinica lokalne samouprave u kojima su kroz isplate potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta već okrupnjene poljoprivredne površine. Rečeno je kako je člankom 20. trebalo propisati pravila za utvrđivanje identiteta za pravne osobe, te opravdane razloge zbog kojih vlasnik zemljišta nije u mogućnosti sudjelovati na sastanku vlasnika zemljišta uključujući i mogućnost sudjelovanja zastupnika vlasnika. Predloženo je da se propiše mogućnost održavanja ovih sastanaka na daljinu. Aktom je potrebno jasnije propisati i predvidjeti sankcije za izvođača stručnih radova za poslove izrade prijedloga projekta komasacije u slučaju nepridržavanja roka za izradu predloženog člankom 29. stavkom 2. prijedloga akta. Isto tako predloženo je da se propiše točan vremenski rok za sazivanje skupa sudionika komasacije koji se predlaže člankom 30. prijedloga zakona. Postavljen je i upit tko su druge nadležne osobe u čiju korist se prenosi zemljište za zajedničke potrebe bez plaćanja naknade što je predloženo člankom 32. stavkom 2. Rečeno je da bi se jasnije trebali propisati uvjeti za isključivanje zemljišta iz komasacijske gromade što je predloženo člankom 34. stavkom 2. prijedloga zakona. Upitano je na koje doprinose je zakonodavac mislio vezano uz obavezu koja se predlaže člankom 45. stavkom 4. prijedloga zakona, a obzirom da je Zakonom o upravnim pristojbama izuzet trošak komasacije, a Zakonom o porezu na promet nekretnina izuzeto je zemljište koje se komasira. Rečeno je kako bi u članku 46. stavku 2. trebalo jasnije propisati postupanje sa posebnim uređajima koji se bez veće štete mogu odijeliti od zemljišta, odnosno pitano je tko će iste ukloniti ako to prijašnji vlasnik ne napravi i tko će snositi trošak uklanjanja? Isto tako, potrebno je jasnije propisati kojim kriterijima će se utvrđivati vrijednost korisnih nasada i uređaja koji se bez veće štete ne mogu odijeliti od zemljišta a koje je novi vlasnik dužan preuzeti uz naknadu stvarne vrijednosti prethodnom vlasniku što je predloženo stavkom tri članak 46. Kako se člankom 47. prijedloga zakona predlaže da se nakon izdavanja uporabne dozvole, vodne građevine za melioraciju predaju na upravljanje pravnoj osobi nadležnoj za upravljanje vodama upitano je radi li se ovdje o Hrvatskim vodama. Zatraženo je obrazloženje komentara Hrvatskog agronomskog društva iz e-savjetovanja kojim se upozorava da je agronomska struka ovim prijedlogom marginalizirana uz izuzetak agronoma koji su djelatnici Ministarstva poljoprivrede koji će biti uključeni u provedbu ovog akta. Predstavnica ministarstva odgovorila je većim dijelom na izrečene primjedbe dok je dostavljeno i pisano očitovanje na ostatak primjedbi koje su proslijeđene svim članovima odborima. Ukoliko netko od zastupnika koji nisu članovi odbora zainteresiran dobiti odgovor može se obratiti našem odboru. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 7 glasova za i 1 glas suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke: Prihvaća se prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

I ako nema drugih izvjestitelja otvaram raspravu. I prva je gospođa Vesna Vučemilović koja će govoriti ispred Kluba zastupnika i zastupnica Hrvatskih suverenista, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što smo već čuli posljednja komasacija je provedena u prošlom stoljeću osamdesetih godina kada su tadašnji kombinati, a danas velike tvrtke provele okrupnjavanje poljoprivrednih parcela. Sve to u principu naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva dovodi u izuzetno nepovoljan položaj, jer ako se preko 30 godina nije radila komasacija onda ne čudi i činjenica da su upravo usitnjene površine jedan od temeljnih problema naše poljoprivredne proizvodnje, ali isto tako i ograničavajući čimbenik razvoja. Na većim parcelama su manji troškovi, olakšana je upotreba velike mehanizacije, smanjuje se ukupni trošak proizvodnje, a posljedično diže produktivnost koja je kod nas manja nego u EU. I ne treba previše mudrovati i razmišljati kako bi došli do zaključka da je upravo ta manja produktivnost naše poljoprivredne proizvodnje posljedica upravo tih usitnjenih parcela. Stoga učinak komasacije je uistinu jako bitan, jer on nije samo na produktivnost već isto tako i kreira bolje uvjete za obrađivanje zemljišta. Isto tako pozitivno djeluje na uređenje puteva i komunalne mreže i u konačnici ima utjecaja na sam razvoj i unapređenje ruralnih prostora. E sad, zašto mi 30 godina nismo ništa radili na tom polju to je po meni ključno pitanje danas na koje bi trebali dobiti odgovor, jer komasacija nije nešto što se radi s vremena na vrijeme nego se mora raditi kontinuirano. Jer ako mi imamo važeći zakona šest i pol godina i vidimo da on nije polučio željene rezultate čak se i agencija u međuvremenu ukinula koja bi trebala znači raditi na komasaciji stvarno je prvo i osnovno pitanje zašto ministarstvo već odavno nije pokrenulo postupak ili izmjene i dopune postojećeg zakona ili donošenje novog zakona koji je danas na našim klupama jer svi znamo da su imovinsko pravni odnosi složeni i često su prepreka i ozbiljnim investicijama, poduzetničkoj aktivnosti, a ovdje kad govorimo o poljoprivredi i poljoprivrednom zemljištu su uistinu jedan značajan ograničavajući čimbenik jer mi imamo u katastru jedno stanje, u gruntovnici drugo, zemljišne knjige su nam često još iz vremena Austrougarske i onda nam se događa ono što sam i navela u replici da na pola hektara imamo 7-8 vlasnika gdje polovica više nije među živima, a druga polovica živi razasuta po cijelom svijetu. Tako da ovaj odgovor koji sam dobila od ministrice vezano za Članak 20. i taj prvi sastanak na kojem bi se trebali vlasnici izjasniti ne znam koliko će biti provediv, evo najiskrenije jer velika većina se uopće ne bavi poljoprivrednom, nisu uopće zainteresirani za te male parcele. Kako ćete doći do tih 50% vlasnika plus jedan odnosno do 67% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta na području na kojem se planira komasacija čini mi se da će to i dalje ostati jedan popriličan i značajan problem koji će opet i temeljem ovog zakona biti ograničavajući čimbenik. Osim toga, znači ostaje tu još nekih problema i mi se, ja se stvarno moram zapitati zašto je al ama baš svako područje kad god se nekako malo zagrebe ispod površine, vidi se ono što se najblaže, najblažim riječima može okarakterizirati kao nerad i nemar jer svi znamo da smo mi došli iz tog nekakvog socijalističkog uređenja kojeg je tu nekih 45 godina bilo na ovim prostorima gdje je društveno vlasništvo značilo otprilike da je sve svačije i ničije, ali to ne može biti opravdanje za nerad zadnjih 30 godina zašto se nije provodila komasacija, a prema nekim informacijama od ljudi koji su u toj struci, geodeta itd., kad sam se pripremala za ovu raspravu rekli su mi da mi čak imamo ukupno nekih 15 miliona katastarskih čestica, naravno nije sve poljoprivredno zemljište ima tu i građevinskog, ali to je jedan takav, takav jedan kaos koji ova komasacija po ovom zakonu da sad krenemo i da ju provodimo uistinu onako ozbiljno mislim da nam treba narednih 30 godina da to sve skupa sredimo. Kad svemu tome dodate znači i ove nesređene zemljišne knjige opet će provođenje ove komasacije biti jedan onako ozbiljan zalogaj. Ali evo ja čestitam ministrici što je uopće krenula u taj postupak jer kažu neki da ima neobrađenog zemljišta između 700 i 800.000 hektara. Meni se to čini malo onako prevelika brojka, ali eto neki kažu da je to to, tako da ove brojke od 18 odnosno 46.000 hektara što je predviđeno kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti ne ulijevaju sigurnost. Pretpostavljam da je i ovo napuhano. Ja dolazim iz Slavonije tamo je uistinu svaki pedalj obrađen. Gdje je tih 700, 800.000 ne znam ali kada se malo vozite dolje Dalmacijom onda ima onoga što je zaraslo u šikaru i previše. I vjerujem da nije brojka takva, ali da ima dosta neobrađenog zemljišta ima ga. Znači ono što je ključno i što bi provođenje sustavne komasacije trebalo polučiti je u stvari povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. E sad, ne možemo ni to promatrati, a da ne uzmemo u obzir jednu činjenicu, a to je da 2023. istječe embargo na prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim ulagačima koji nisu zainteresirani upravo zbog rascjepkanosti i slabe infrastrukture koja u stvari i dovodi do toga da je trenutno cijena poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoga među najnižima u zemljama EU. Stranci nisu zainteresirani za male parcele. Oni su zainteresirani za velike parcele gdje će im naravno i produktivnost i sukladno tome zarada biti prihvatljiva. E sad, je li se čekalo toliko, jesmo li sad malo požurili pa evo baš sasvim slučajno i europskim sredstvima se financira ova komasacija i baš se nekako poklapa sa tim ukidanjem znači istjecanjem embarga na prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim ulagačima. Nisam pobornik teorija zavjere, ali baš se nekako sve lijepo poklopilo. I to su prava pitanja koja mi moramo danas postaviti jer u Slavoniji i danas stranci i Mađari i iz Srbije koji imaju dvojno državljanstvo kupuju vrijedno poljoprivredno zemljište i u Baranji i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a cijene variraju ovisno o tome kolika je veličina parcele. Znači to se i sada događa. Mi i sada ostajemo bez vrijednog resursa, a to je naše poljoprivredno zemljište. 2023. će to naravno biti i više, ali stranici nisu zainteresirani za male parcele. Njih zanimaju velike parcele gdje oni mogu ostvariti pripadajuću dobit. Ima tu još nekakvih čisto tehničkih pitanja vezano za to tko je recimo nadležna osoba nad zemljištem za zajedničke potrebe. Sukladno Članku 29. stavak 2. izvođač je u roku od 6 mjeseci dužan samo izraditi prijedlog projekta komasacije, pa onda dok to sve, to je proces koji će trajati. Neće to baš ići tako brzo. Znači vidimo već po ovim nekim rokovima da će to poprilično trajati. Isto tako recimo čl. 46. ostavlja dosta nejasnoća i otvorenih pitanja koje bi se trebalo otkloniti do drugog čitanja. Neke stvari će se tu podzakonskim aktima definirati, možda bi bilo bolje to staviti u zakon.

Nastavljamo dalje, u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista govorit će uvažena zastupnica Natalija Martinčević, izvolite. Poštovana potpredsjednice sabora, poštovana ministre, tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Evo nakon neuspjeha Zakona o komasaciji iz 2015.g. vlada je odlučila ići sa novim zakonom, sa jednostavnijom procedurom i jasnijim postupkom nadležnosti kod donošenja odluka.

Dakako da je u odnosu na 900 tisuća hektara oranica, te 700 tisuća hektara neobrađenog zemljišta to očito gotovo beznačajna površina, dakle ovdje mi ne možemo govoriti o pravoj komasaciji, mi ovdje govorimo o pilot projektu komasacije. Međutim, iz iskustva s komasacijom u proteklih pola stoljeća i potpunog kolapsa prošlog zakona ne gledamo s optimizmom ni realizaciju ove pilot komasacije. Već sam govorila o tome da 70% hrvatskih poljoprivrednika obrađuje manje od 5 hektara zemlje. Isto tako znamo da je komasacija pretpostavka realizacije projekta navodnjavanja, a jedno i drugo su temelj konkurentnosti naše poljoprivrede. U odnosu na mediteranske zemlje navodnjavamo 5 puta manje površina, a iznijela sam već nekoliko puta i u raspravi oko Strategije poljoprivrede primjer njemačkih proizvođača krumpira, govorim o krumpiru jer je to namirnica koja je poljoprivredni proizvod koji je kod nas najviše zastupljen na sjeveru Hrvatske, dakle svaki drugi u Njemačkoj ima parcele veće od 50 hektara, u Hrvatskoj to je tek svaki 70-ti. Trenutna struktura poljoprivrednog zemljišta u cijeloj Hrvatskoj pokazuje da sa 160 tisuća poljoprivrednih gospodarstava imamo prosječno 0,8 hektara po parceli što nas u startu čini nekonkurentnima. Upravo zato naglasila sam i danas i ponovo se dakle vraćam na Strategiju poljoprivrede o kojoj smo raspravljali prije nekakva dva tjedna da bez provedene komasacije nikakve Strategije razvoja poljoprivrede kod nas nemaju šanse. Nažalost ako ostanemo samo na ovom zakonu, a ne ponudimo paralelno prvo izmjene Zakona o nasljeđivanju i Zakona o zemljišnim knjigama koje bi konačno spriječili daljnje i svaki put ponovno usitnjavanje posjeda, komasacija nažalost nema šanse. Isto tako ako istovremeno s ovim zakonom na razini županija ne uspostavimo tijela koja će u roku od 3.g. imati zadatak pružiti besplatnu uslugu za čišćenje gruntovnice i katastra, a vlasnicima ne propišemo taj rok za obvezu čišćenja komasacija ponovo neće imati šanse. I treće ako ne uspostavimo banke zemljišta, ako ne omogućimo zamjene bez poreznog tereta od 3% ne samo po Zakonu o komasaciji nego za svaku zamjenu zemljišta i cijela ideja okrupnjavanja postaje upitna. Mi danas imamo ovdje jednu nevjerojatnu situaciju u kojoj kada imamo zamjene zemljišta u ovih 18 tisuća hektara tada oporezivanja nema, a kada imamo zamjene zemljišta privatnih osoba tada imamo dvostruko oporezivanje. Takav pristup je potpuno neprihvatljiv. Ja evo predlažem ministrici da čim prije uputi inicijativu nadležnom ministarstvu, Ministarstvu financija za izmjene ovakvog načina oporezivanja. Sve ovo o čemu govorim posebno je važno nama u Varaždinskoj županiji i na sjeveru Hrvatske jer primjerice od 60 tisuća hektara poljoprivrednih površina u Varaždinskoj županiji samo je 30 tisuća u ARKO sustavu vlasnički sređeno i prima poticaje, a 30 tisuća to nije, dakle oni su u potpunosti van sustava. Cijeli ovaj proces mora bit praćen ne samo sa predviđenih 263 milijuna kuna europskog novca i 50 milijuna kuna koliko je predviđeno iz nacionalnih sredstava koje kao što vidimo namjeravamo koristiti za tih 18 tisuća hektara, već i snažnim i kontinuiranim od strane i financiranjem od strane države u slijedećih 10-tak godina. Jer okvirna cijena komasacije, to je tu jako važno reći, po hektaru je oko 2 tisuće eura. Primjerice cijena hektara na sjeveru Hrvatske je od 5 do 10 tisuća hektara, a kada uzmemo prosjek na razini cijele Hrvatske ta cijena je manja od 3,5 tisuće eura. Naravno da bi provođenje sustavne komasacije rezultiralo povećanjem vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, a svi smo svjesni činjenice, o tome je upravo maloprije bilo riječi, da s početkom 2023.g. istječe embargo na prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim ulagačima. Upravo zbog te rascjepkanosti i slabe infrastrukture cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj su među najnižima u zemljama EU. Tako primjerice u Češkoj hektar zemlje vrijedi 7,5 tisuća eura, u susjednoj Sloveniji 18,5 tisuća eura, u Italiji 42 tisuće eura, za Nizozemsku i neke druge zemlje uopće da ne govorimo. Usprkos svemu sama činjenica da o komasaciji govorimo da se izašlo i sa ovim, ovakvim kakav jest prijedlogom zakona, da se osiguralo sasvim sigurno nedovoljan za ozbiljnije potvrde, ali ipak europski novac je pozitivna. I da zaključim, dakle ovaj zakon ima šanse ako bude dio cjelovitog paketa zakonskih izmjena, pod prvo dakle bez onoga što sam govorila izmjeni Zakona o nasljeđivanju, izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama i izmjeni Zakona o dvostrukom oporezivanju, to nema šanse. Dakle, ako ga bude pratio dakle izmjene cjelokupne izmjene zakona kontinuitet ulaganja i ono o čemu sam također govorila to je uspostava sustava koji će tako očitu nužnu komasaciju učiniti prihvatljivom za poljoprivrednike, a samim time i mogućim.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovana ministrice, poljoprivredno zemljište je dobro od strateškog interesa za RH. Ono je strateški resurs. I onda to nije strateški resurs samo za RH i budućnost RH, nego budućnost cijeloga svijeta. Jesu li zbog toga komasacije potrebne? Jesu. Komasacija odnosno okrupnjivanje zemljišta je jedan od preduvjeta razvoja poljoprivrede. Komasacija odnosno okrupnjivanje zemljišta ima izravan učinak na konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. U trenutku kad imate okrupnjene, uređene poljoprivredne površine količina proizvoda koju proizvedete je veća s manje utrošenih sredstava. Zato je komasacija odnosno okrupnjivanje zemljišta bitno. Bitno je također reći gdje smo mi danas. Prosječna veličina parcele upisana u ARKOD na razini Hrvatske 0,87 hektara. Još je gore stanje u Zagrebačkoj županiji gdje je 0,57 hektara prosječna veličina parcele. Najtragičnije je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje je 0,23 hektara prosječna veličina parcele. I to je sadašnje stanje. Što se je napravilo u zadnjih 20, 30 godina da se to promijeni? Vlada je 2009. donijela program okrupnjavanja zemljišta za razdoblje 2009.-2021., dogodilo se ništa. Vlada je imala mogućnost od 2014. do 2020. iz EU fondova povući preko 300 miliona kuna. Povukla ništa. Vlada je donijela Zakon o komasaciji 2015. Tvrko Jakovina. Komasacija nula do danas. Ova vlada u zadnjih 5 godina po pitanju komasacija nije napravila ništa. Lažem, napravila je nešto, ustvrdila je nakon 5 godina da zakon nije dobar.

području Slavonije i Baranje 490.000 hektara okrupnjeno s izgrađenom kanalskom mrežom, sustavima odvodnje tamo gdje je potrebno. Najveći poljoprivredni kapacitet korištenja u Slavoniji i Baranji. Tuga je što je to napravljeno za vrijeme bivše Jugoslavije. Od tog trenutka do danas ništa. Danas imamo zakon u kojem nažalost možemo konstatirati da je i ovaj neprovediv kao što je bio Jakovinin neprovediv. Zašto? Vlada se hvali da je dodijelila 380 milijuna kuna za komasaciju. Nije dovoljno. Ja sam očekivao minimalno ovdje i ministra pravosuđa koji će nam reći kako će se to napraviti, koje će se mjere, koji će se zakonski okvir dogodit koji će on predložiti da se komasacija može provesti. Znači nema ni toga. Povrh svega toga donosi se zakon u kojem se kaže sve to, svu tu odgovornost mi ćemo prebaciti na lokalnu samoupravu. Zanimljivo. U 12 godina vlada sa stotinama zaposlenih nije napravila jednu komasaciju, nula komasacija, e sad će to lokalna samouprava s par zaposlenih riješiti u koliko, u par godina, sve će riješiti. Znate, isti taj argument da će biti lakše to provesti na razini lokalnih samouprava koristili ste za Zakon o poljoprivrednom zemljištu kad ste rekli provodit će se zakon, provodit će se lakše dodjeljivanje zemljišta kad to bude na razini lokalnih samouprava. Rezultati su vam bili porazniji nego kad je to bilo na razini države. I bez obzira što to, što je pokazano da vam taj argument jednostavno nije točan, nije precizan, nije ispravan, vi nastavljate s istim temom.

Vjerojatno ovo zainteresirani gledaju, pa ovim putem njih pozdravljam. One uvažena ministrice koji su me jutros zvali npr. u Sinjskom polju koji su zasadili sjemenja određena, ali je suša, sad moraju zalit. Dajte vi sad presedan trenutno, mi govorimo aktualno, kad govorimo o samodostatnosti, kad govorimo o krizi, ljudi su uložili, posijali međutim imamo odvodne kanale koji se mogu i zalijevati. Zatvorile da ti poljoprivrednici ne mogu zaliti svoje poljoprivredne usjeve pa evo ovim putem ih pozivam da u Sinjskom polju otvore klapne i da poljoprivrednici u Sinjskom polju mogu zalijevat iz kanala svoje sjeme jer je suša, ogromna je suša i bio je vjetar tako da imamo problema puno jer obećanja kojih smo se naslušali, ovaj zakon je toliko smišan da bi lokalna samouprava tribala doslovno sve raditi. I ono od 2009. godine kad je donesen za vrijeme HDZ-a da će riješiti do 2021. komasaciju pa do 2015. što je kolega Petrov rekao gdje je donio Jakovina tada u SDP-ovoj vladi i sad ste vi 5 godina ministrica. E i sad bi tribali lokalni čelnici sa velikim svojim kapacitetima sve riješit. 5 godina. Pa ste čuli da je samo Tito to kažu da je napravio tu komasaciju koju vi želite sad provesti. Znači on je to proveo, kako ja ne znam, neću ulaziti u to. Kako je to, evo ne znam kako je Slavoniji riješeno. Kada gospodin Bulj postavlja pitanje, to je retoričko pitanje.

Poslovnik je da oni komuniciraju i naravno da Ne, ali ne sa mjesta.

Činjenica da još nekoliko mjeseci, u 7. mjesecu stranci će moći kupiti poljoprivredno zemljište. Tako ja bi sam sebi postavljam pitanje možda je i bolje da djelomično i nismo napravili tu komasaciju jer bi to davno otišlo za sitne novce tko zna kojim lobijima. Jedan lobij određeni je odradio da jedan dio zemlje ode Rusima. Tako da možda imamo sriću što niste proveli sve to što ste imali na umu. A ja još jednom pitam vas zbog čega ne date zakon o zabrani prodaje poljoprivrednoga zemljišta kao strateškog resursa RH, a vidimo koliko je značajan. Zabranu prodaje poljoprivrednoga zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama jer ako je i Orban valjda je i Mađarska u EU, zabranio kupovati hrvatskim pravnim i fizičkim osobama zbog čega mi nismo jednakopravni, zbog čega nismo jednakopravni u tim odnosima. Ja znam šta će reći, neće biti prvootkup države onda kako je prispilo to u ruske ruke što je bio vlasnik Agrokor. Ili ne znam koje drugo zemljište. 700.000 hektara ministrice je neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta, 700.000. Da sad donesete vi kao ministrica poljoprivrede, poljoprivredne predložite premijeru Plenkoviću koji se više doslovno upravlja ratom u Ukrajini, umjesto da donesete odluku kako ili mjere kao poljoprivrednicima osigurati besplatno gnojivo, kako aktivirati traktore, tehničko operativna sredstva da zasadimo sve, dajte mjere. Evo ja kao gradonačelnik sam spreman to sufinancirati, napravite zakonski okvir i mjere, pa ćemo uzorat sve. Posadit ćemo kumpire, a ne da ga im ga nećemo imati u robnim rezervama kilu kumpira i ako bude ovakva suša i ovakvo vrijeme nećemo imati ništa jer doslovno ste naše OPG-ove pomeli uvoznim lobijima jer doslovno lička pola u Plitvičkim jezerima se prodaje u turističkim, u restoranima se prodaje kao ponuda iz Egipta kumpir, a od naših OPG-ova niste kupili. Ličke pole od egipskog kumpira. Ovo vam je istina što govorim. Ovo je istina. Ja stojim iza ovoga. Tako da u ovome trenutku za sve imamo sriću i sve ste pribacili jedinicama lokalne samouprave kao ostavili ste nam poglavito u mom Sinju ogromne kapacitete prethodna vlast koja je bila iznad mene. Znaš kakve kapacitete. Sada je na redu gospođa Marija Vučković u ime predlagatelja.

Naprotiv, za razliku od postojećeg zakona Ministarstvo poljoprivrede preuzima tu vrlo velike dužnosti tamo gdje vrijedi pokrenuti komasaciju, a jedinice lokalne samouprave to ne mogu ili neće. Evo zadržimo se na, to je posve pogrešna teza i netočna. Smanjujemo im obaveze, smanjujemo i dajemo sebe više u to sve skupa. I vi znate svi dobro da ćemo to provesti. Netočno je da je neprovediv zakon, na zakonu su radili najbolji stručnjaci u Hrvatskoj, zakon se radio brzo, efikasno i zakon predviđa korištenje svih pravnih instituta u Hrvatskoj i njihovu međusobnu komunikaciju i zato će biti tako brzo provediv za razliku od svih prethodnih. To je jedna teška nebuloza i ja nemam ljepše riječi. Gospodine Bulj vama želim reći što se tiče problematike Sinjskog polja, ponovit ću ono što sam vam rekla na našim sastancima. Što se tiče navodnjavanja država tu radi što može, molim vas osigurajte od strane jedinice lokalne samouprave 70% interesa korisnika jer ne možemo bacati novce poreznih obveznika to je pravilo koje vrijediti za sve pa treba vrijediti i za Sinj i na tome treba raditi jedinica lokalne samouprave. Što se tiče okrupnjavanja niste se javili na naš poziv koji smo objavili u 10. mjesecu, oprostite ako govorim krivo. Što se tiče gnojiva mi smo, mi radimo program pomoći od 200 miliona kuna kao žurnu reakciju. Nema 2 mjeseca da smo isplatiti 200 milijuna kuna za hrvatske stočare, pri tome nismo povećali dug nego smo napravili preraspodjelu u državnom proračuni i sa drugim programima koji sad radimo to je pola milijarde kuna za hrvatske poljoprivrednike, a naravno da u ovakvim okolnostima ne možemo napraviti sve da nitko ne osjeti posljedice, ali prilično čvrste dokaze imamo da nitko nije radio ni više, ni brže. Gospodin Bulj replika. Uvažena ministrice, naravno da ste sve prebacili na lokalnu samoupravu i perete pilatovski ruku od vaših županijskih čelnika koji vrše pritiske na vas i ne smijete ih više niti spomenuti. Za navodnjavanje je obaveza bila županije, a županija apsolutno nije ništa poduzela, točno ni u Sinjskom Polju, ni vi kao dožupanica u Neretvanskoj županiji. Šta vam je sa Konavoskim Poljem, kolko ste, kolko vam je doli u prosjeku, vi ste doli, vi poslali poziv interesa, na ovaj zakon poziv interesa di ukopajete i perete pilatovski ruke da lokalne čelnike prepustite bez da ste riješili imovinskopravne odnose. Gdje vam je ovdje ministar pravosuđa da kaže na koji će način on riješiti imovinskopravne odnose? Pa šta bi mi bili, oni koji će doći i govoriti i sasjeći mi ćemo nacionalizirat to.

Konavosko Polje, super što ste to spomenuli, možete se obratiti načelniku koji je već poduzeo aktivnosti oko idejnog rješenja koji se javio na naš javni poziv i da bit će to polje zbog toga komasirano, naravno da se ne može i bez JLS.

Gospodin Bulj je tražio povredu Poslovnika ako sam dobro shvatio, jel da? Ministrica omalovažava saborske zastupnike implicirajući im nešto da su oni morali raditi što mora raditi ministarstvo. Tisuće vaših djelatnika samo su radile u interesu uvoznih lobija i Monsanta velikih kompanija. Evo imajte hrabrosti dati Zakon o glifosatu, zabranit ga, što je Austrija napravila i druge zemlje, da ne trujemo svoju djecu, svoje ljude, svoj okoliš, svoje ptice, ne smite.

Gospodin Grmoja. Povrijeđen je čl. 238 [[Upadica: A povreda Poslovnika]] nismo mi reagirali kada ste nas vi upozorili nego smo upravo mi prvi reagirali, a nakon toga ste vi nakon naše reakcije počeli nešto po tom pitanju raditi, tako da ne obmanjujete javnost.

Gđo ministrice ne možete odgovoriti jer je bila povreda Poslovnika, nije bila, nemojte da se ljutim na vas sad isto, nemojte. Ovaj g. Grmoja ima opomenu naravno jer je replika, a on se i slaže vidim ne. Gospodin Bulj ima treću povredu Poslovnika ako želi, ako želi, ako ne želi ništa … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Ne, ne, dobili ste već dvije … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] A da, dobili ste već dvije.

Poštovana ministrice, vratimo se mi malo u Slavoniju, malo ste previše otišli tamo u neke druge krajeve gdje imaju viška mandarina, sada je embargo e pa nemaju kud s njima jel inače u Rusiju odu, ali činjenica je da Hrvatska ima preko 500 JLS.

Svaki prijedlog saborskih zastupnika koji se odnosi na ovaj zakon će se naravno ozbiljno razmotriti, ako može biti bolji bit će bolji. Zahvaljujem. Uvažena ministrice, zamislimo molim vas evo da ovako kako ste vi zamislili i stvarno krene uspješno provođenje zakona i na lokalnoj razini, kako ćete spriječiti one ljude koji u tome naravno da vide svoju priliku i ako se pokažu izuzetno vješti i ako krenu i počnu provoditi tu komasaciju ovaj kako ćete spriječiti ipak na kraju ono što dosta ljudi sada postavljaju sumnju u to da se možda to poklapa sa ulaskom odnosno sa skidanjem zabrane prodaje zemljišta, hoće li to zapravo omogućiti tim ljudima da počinju prodavati ili ćete imati onu istu odredbu koju imate u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu [[Upadica: Hvala lijepa, vrijeme, vrijeme.]] da to

Što se tiče prodaje, dakle ovdje smo čuli, nemojte mi sada zamjeriti puno toga što uopće ja ne mogu shvatiti da se to može ovdje govoriti. Primjerice o ruskim vlasnicima i zemljištu koje će njima otići u prodaju, a radi se o državnom zemljištu koje je u zakupu i koje ničim nije predviđeno za prodaju i koje se uopće ne može i neće moći prodavati. To su takve nejasnoće. Poštovana gospođo ministrice i ja bih bio nervozan da sam na vašem mjestu iz razloga što financijski vi gubite 2 i pol Pelješkog mosta na neobrađenim, neobradivim poljoprivrednim zemljištima što je 10 Peljeških mostova za vrijeme jednog mandata. I ja bih bio nervozan danas. Možda ste izgradili 1, ali ste izgubili 10 iz razloga što je neobradivih poljoprivrednih zemljišta negdje otprilike 500.000 nogometnih igrališta. To je ono što je činjenica. I ja bih bio nervozan na vašem mjestu. A drugo, ne bih se smijao ne, a druga stvar vezano za komasaciju znači od 2009. do 2021. godine strategija, ništa niste okrupnili. 2015. godine doduše Jakovina ništa nije okrupnjeno i zadnjih par godina vi ste ministrica u tom resornom ministarstvu, ništa nije okrupnjeno.

Ja vam nisam nervozna imam prava ukazati kad govorim istinu koju naravno mogu uvijek putem dokazati zastupnicima koji ne govore istinu, a nervozni su oni, a ne ja, a oni nisu navikli da im netko govori istinu pa ću ja tu njih, pa ću ih ja navikavati. Što se tiče podataka o 500.000 nogometnih igrališta malo prije smo čuli 700.000 hektara što je netočno, netočno i netočno, ovo ne mogu komentirati jer u ovom trenutku ne znam koliko je to hektara pa ću vam komentirati pisano ako može.

Trebala je biti prije replike, ali ok. Uvaženi potpredsjedniče povreda Članka 238., vi ste trebali reagirati na ove riječi gospodina uvaženog zastupnika Troskota gdje on govori ministrici da se ne smije, on njoj implicira što će ona raditi i kakvu će gestikulaciju imati, a iznio je toliko neistina da jednostavno ja mislim da hrvatska javnost mora ostati zaprepaštena onim o čemu je on govorio, ali niste reagirali pa evo samo u svrhu toga da malo pojačate budnost.

Poštovana ministrice, ranije niste odgovorili na pitanje koje su to lokalne samouprave koje su iskazale se znači javni interes odnosno prijavile su se na javni poziv pa vas molim da odgovorite barem iz koje regije su zastupljene u većini. I da li postoji negdje popis gdje se može vidjeti koje su to jedinice točno navedene. Također ste govorili da se regionalne jedinice samouprave nisu javile na taj javni poziv pa iz toga razloga nisu uvrštene kao nositelji komasacije u ovom zakonu. No, to znači da se ubuduće neće moći ni javiti jer su izostavljene kao nositelji komasacije, pa mislimo da trebaju biti svakako uvršteni u ovaj prijedlog zakona da bi se eventualno javile za neke buduće javne pozive. Nisu nositelji komasacije još određeni. Mi smo imali javni poziv za iskaz interesa sukladno našim obavezama kroz Nacionalni program za otpornost i opravak i rekla sam da su se javile 23 jedinice lokalne samouprave. Što se tiče bivših planiranih pilot područja koliko ja znam postoji na internetu, na internetu je postojao određeni dokument koji je govorio o tim pilot područjima i dokumentima. Obuhvaćaju Istru i Istru i kontinent i Dalmaciju i 4 od njih, 5 su bile na naš upit krajem negdje 2019. godine kad sam postala ministrica, nisam 5 godina ministrica, kad sam postala ministrica mi smo poslali upit o iskazu interesa. 4 su rekle da su zainteresirane, imali smo nekoliko sastanaka, taj se iskaz nije realizirao i mi ćemo naravno omogućiti i drugima da se i dalje javljaju, ali krenit ćemo od onoga što sada stručne službe imaju na temelju javnog poziva [[Upadica: Hvala lijepa.]] na temelju iskaza interesa kako bismo U ovoj raspravi netočno je rečeno da je više agencija za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem stavilo u funkciju državna poljoprivredna zemljišta od jedinica lokalne samouprave. Apsolutno netočan podatak. Dakle, molim da i ovaj Hrvatski sabor se izvijesti koliko je dakle jedinica lokalne samouprave raspisalo natječaj i za zakup i za prodaju u odnosu na razdoblje 2011.-2015. godine. Što se tiče okrupnjavanja i komasacije dosad provedenih, imamo slučaj u Hrvatskoj gdje su provedeni dakle geodetski elaborati i okrupnjeno državno poljoprivredno zemljište.

Nema odgovora, hvala. Doista moram reagirati na niz ovih neistinitih stvari koje su iznijeli ovdje kolege, jer da ne bi ostalo tako doista želim govoriti o činjenicama, a evo na prostoru Baranje, na prostoru općine Draž, katastarska općina Topolje u posljednjih nekoliko godina ukrupnjeno je preko 800 ha poljoprivrednih površina novim katastarskim izmjerama. I upravo kroz programe raspolaganja poljoprivrednim državnim zemljištem koje su jedinice lokalne samouprave bile dužne napraviti i omogućiti prodaju i zakup poljoprivrednih čestica. Moguće je bilo i one jedinice koje su to uredno odradile mogle su okrupnit čestice stvarajući tehnološke cjeline, na taj način izlaziti u susret s poljoprivrednicima, omogućiti im kvalitetniju obradu tla. To su neke jedinice napravile. Sada na ovim površinama se radi upravo sustav navodnjavanja vrijedan Radi se okrupnjavanje putem i Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je na snazi putem mogućnosti zamjene, putem drugih mehanizama koji postoje.

Što se tiče statistike doista je posve netočno da je u vrijeme bivše Agencije za poljoprivredno zemljište ugovoreno više, odnosno stavljeno u funkciju. Osobito je netočna ova teza stavljanja u funkciju, jer se ja sad suočavam sa činjenicom kad smo proveli kontrole da se puno toga od onoga malo što je tada dato u natječaj nije obrađivalo u skladu sa gospodarskim programom i sad imamo problema sa tim.

Možete li nam reći onda u postotku, evo ne morate točnu površinu, koliko je od onoga što je planirano okrupnjeno.

Rekla sam da se radi o pojedinačnim okrupnjavanjima, a da je ovo sustavan doprinos države ovaj zakon.

Mislim da bi bilo dobro da se sazove nekakva stanka, budući da je povrijeđen članak 238., da imamo različite informacije koje dolaze od strane ministrice i od strane gospodina Piletića i Šašlina, pa da se oni dogovore i da vidimo gdje smo i što smo. Jer očito je tu jedno nesnalaženje i nepoznavanje materije. Gospodin Grmoja kunem vam se da nisam vam htio dati opomenu jer sam mislio da ćete reći da nije rečeno ono što je rečeno jer je greškom bilo rečeno. Gospođa Jelkovac, povreda Poslovnika također. Kolega Grmoja povrijedio je članak 238. Poslovnika jer se ponaša na način kako se ne bi trebao ponašati ovdje u Hrvatskom saboru. Daje konstatacije da ministrica i zastupnici iznose suprotstavljene teze što nije točno. Bolje poslušajte ili pročitajte tematiku, jer ne razumijete. Naši zastupnici su govorili o pojedinačnom okrupnjavanju, a ministrica govori o zakonu koji je danas na dnevnom redu.

Ja ne znam potpredsjedniče jel' imam opomenu, ali ako imam dakle

Pa nije replika, dakle govori da ovdje iznosimo suprotstavljene podatke što je netočno i da se ne snalazimo, dakle samim time vrijeđa. Ja nisam rekao da smo proveli komasaciju, nego da smo sukladno geodetskim elaboratima proveli okrupnjivanje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Gospodin Grmoja je dobio opomenu i onda moram dati opomenu i vama. Gospodin Šašlin imate potrebu još uvijek? Gospodin Grmoja obmanjuje javnost doista, jer mi smo govorili o činjeničnom stanju, o činjenicama. Znači to možete provjeriti bilo gdje tih 800 ha je stvarno ukrupnjeno i doista se tamo radi sustav navodnjavanja 25 milijuna kuna vrijednosti na tim površinama i ostalim površinama koje su trenutno u vlasništvu Belja koje rade tamo također. Prema tome, zašto vi na sinjskom polju, vi se sinjskog polja očito sjetite samo ovdje u Saboru. Ide opomena po sili Poslovnika.

Hvala lijepa. Meni su naravno najdraži oni u Istri, pa imam tu jednu situaciju koju bih volio malo da čujem i ministricu. U Istri će biti iznimno teška procjena vrijednosti određene čestice u odnosu na drugu pogotovo ako ta druga nije u neposrednoj blizini prve. S druge strane već do sada imamo neugodnih iskustava sa cijenom državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno kvadrata puno siromašnije zemlje koja je skuplja nego kvadrat neke bogatije u ravničarskom dijelu Hrvatske. I također porez koji će biti na te čestice koje budu u postupku cijelog procesa s obzirom da se procjenjuje na nekoj vrijednosti po tablicama koje ne moraju nužno biti i prave vrijednosti odnosno i sama cijena je skuplja s obzirom na geografsko područje, a radi se ovdje o poljoprivrednom zemljištu i cilj nam je pomoći samim poljoprivrednicima da to bude što blaže i s one financijske strane.

Uvažena ministrice. Dva pitanja, dakle možete li za hrvatsku javnost jasno reći, ako sam dobro razumio materijale predviđeno je iz proračuna 150 milijuna kuna do '24., pa molim vas komentar na to. Je li to dovoljan novac za cijelu ovu našu priču? I drugo, da jednom za svagda prekinemo sa pričom neobrađenog zemljišta, ovih podataka, onih podataka. Možete li javno hrvatskoj javnosti reći kao ministrica pet godina ako se ne varam, a imate dugogodišnje iskustvo, imate dakle u poljoprivredi u različitim sektorima, dakle koliko točno u metar imamo neobrađenog zemljišta u RH? Što se tiče točnih brojki one nisu ni blizu jednake 700.000 hektara, mogu govorit da približno točna procjena za državno poljoprivredno zemljište govori da ga imamo 460.000 hektara, da smo programa raspolaganja dobili u vrijednosti u blizu od 300.000 hektara, 290 i da se po nekoj osnovi zakonito bilo po privremenom ugovoru, dugogodišnjem zakupu koncesiji ili zakupu koristi približno 250.000 hektara i mi naravno predviđamo promjene kako bismo svih tih projiciranih 460 stavili u funkciju i kako bismo institut privremenog ugovora, kako bismo institut privremenog ugovaranja potpuno više izostavili i omogućili ljudima dugoročne zakupe.

Mogu se prepucavat, ali nije smisao u prepucavanju nego u molbi da se stvarno ozbiljno uhvatite ovoga problema.

Mene ne interesira dobra komunikacija, mene interesira jasno, konkretno način rješavanja imovinskopravnih odnosa koje će nam doći ovdje ministar izložiti kroz jasan zakonski okvir kako će se moći komasacija provesti.

Što se tiče mene ja nisam naručila takvu vrstu studija i ja nisam ministrica pet godine, ja sam ministrica dvije i pol godine pri čemu je točno da sam Ministarstvu poljoprivrede radila na različitim temama, da je to vrijedno iskustvo, a nisam radila na zemljištu uopće. Dakle, nikad se nisam prije toga bavila ovom temom. Ovom temom se bavim kao i svim drugima, radila sam po programu sve što sam rekla kada sam preuzimala dužnost je izvršeno od strategije, od onoga što smo trebali započeti s digitalizacijom, od ugovaranja i potrošnje novog fonda, od izrade nacionalnog strateškog plana, a kao što vidite uhvatili smo se i onoga što nismo bili u tom trenutku stavili u osnovi u program. Slažem se da se ne treba prepucavati, samo to ne treba biti to ne treba biti odgovor kad ja kažem istinu.

Inače tražim da mi pismeno napišete da niste upoznati i da nikad niste znali za tvrtku Oikon. Evo, hvala vam lijepa. Naravno ide po sili poslovnika opomena. Ne ulazim u sadržaj i ne ulazim u meritum stvari, ali opomena mora ići jer je bila replika.

Dobro, ali ne bi bilo smiješno da govori u ime HDZ-a, ali govori u ime SDP-a jer je član SDP-a. Izvolite. Zahvaljujem [[Upadica Radin: Članica, članica.]] Kao i za svaki zakon koji dolazi iz neambiciozne radionice ministrice Vučković moramo javnosti pojasniti kontekst odnosno narativ donošenja ovog zakona. Ne sumnjamo da će ministrica reći da su napori koje njen tim ulaže na visokoj ljestvici u provedbi zadataka u razvoju poljoprivrede, no krenimo od činjenice koju smo danas nekoliko puta izrekli da imamo važeći Zakon o komasaciji koji je usvojen 2015.g., a od tada nemam niti jedan započeti postupak komasacije prema tom zakonu. Prošle godine smo i kako smo i imali priliku za čuti i ministrica i premijer u nekoliko navrata govorili da je potrebno ili donijeti novi zakon ili izmijeniti postojeći. Mi se slažemo da je potrebno ga uskladiti jer od zadnjeg donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu 2018.g. nije usklađen propis i mi već četiri godine imamo znači u važećem zakonu da komasaciju provodi Agencija za poljoprivredno zemljište koja je ukinuta još prije i 2018.g. Znači neusklađenost propisa problem problem je to što se kasne pune 4.g., a sedma godina zapravo od važećeg zakona. Brojne države članice EU zaista provode komasaciju u kontinuitetu i svjesni su zapravo da je to prioritet za rješavanje poljoprivredne proizvodnje, za poboljšanje, za uključivanje i dodatne vrijednosti. Bez toga ne ide poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje dodatne vrijednosti i neshvatljivo je kako tek sada smo mi prepoznali odnosno ministrica kako je tek sad prepoznala važnost komasacije. Zbog tog nemara nisu iskorištena sredstva EU u tu svrhu. Naime, u programu ruralnog razvoja u periodu od 2014. do 2020.g. baš u operaciji „Komasacija poljoprivrednog zemljišta“ su planirana sredstva potpore u kojima je vrijednost potpore iznosio do 100% prihvatljivih troškova. Naravno u tom dijelu nisu iskorištena sredstva i nemamo, jer nismo imali i nemamo još uvijek usklađen zakonodavni okvir i iskorišteno je 0% sredstava.

Za sudjelovanje u javnom pozivu propisana je obveza prijavitelja da o svom trošku izradi jednostavno idejno rješenje komasacije. Za visinu i iznos financiranja navodi se da je provedba komasacije sufinancirana sredstvima EU u iznosu od 80% dok je sufinanciranje od prijavitelja u iznosu od 20% Dakle, ono što je moglo biti financirano u 100%-tnom iznosu sada se traži za prijavitelje odnosno lokalnu samoupravu da sufinancira troškove do iznosa 20%

Upozoravali smo na hitnost donošenja ovoga zakona ili izmjene postojećeg, a ministarstvo je planiralo ovaj zakon upravo donijeti do kraja 2022.g., a mi sada u ožujku tek imamo raspravu u prvom čitanju. Također moramo i napomenuti i loše tempiran period javnog savjetovanja o čemu danas nismo razgovarali i dužini trajanja, a to trajao je 15 dana od kraja prosinca do početka siječnja iako javno savjetovanje u pravilu traje do 30 dana i to sigurno nije doprinjelo kvalitetnom postupku i skraćena savjetovanja treba zasigurno izbjegavati ako je važna kvalitetna povratna informacija od zainteresirane javnosti. Što se tiče prijedloga zakona moramo upozoriti na nekoliko nelogičnosti. Smatramo da čl. 6. u kojem se definiraju pojmovi treba postati čl. 2. jer definicija pojmova se obično određuje iza predmeta i cilja propisa. Nedostaje također članak koji se odnosi na zaštitu tla, voda, okoliša i prirode jer se kroz trenutne odredbe navodi samo zaštita krajobraza što smatramo nedovoljnim.

Ministarstvo poljoprivrede bi pripremilo godišnji program na temelju provedenog javnog poziva i izrade odluke o područjima prihvatljivim za provedbu komasacije. Zbrka je i oko javnog poziva koji se prema predloženim odredbama objavljuje nakon izrade prijedloga idejnog rješenja.

Naš je prijedlog da se cijeli postupak provodi na drukčiji način. Proces bi trebao trajati i započeti zapravo objavom javnog poziva, izradom jednostavnog idejnog rješenja uz dobivanje suglasnosti većine vlasnika zemljišta za izradu prijedloga, a ne suglasnosti za provedbu komasacije. Nakon toga treba izvršiti administrativnu obradu prijava i od strane povjerenstva objaviti odluku o područjima prihvatljivim za sudjelovanje u programu na mrežnim stranicama ministarstva. Ta odluka bila bi temelj za izradu godišnjeg programa.

Što se tiče preuzimanja posla nositelja komasacije od strane ministarstva, ukoliko znači nositelj komasacije nije odradio potrebne radnje i pravovremeno pokretanje i provođenje postupka komasacije sporno je zapravo imenovanje povjerenstva sa sastavom po slobodnoj procijeni ministarstva, što bi zapravo značilo da ministrica ovdje može raditi i zapravo imenovati povjerenstvo kako hoće i koga hoće ona staviti u to.

Nakon zaprimanja mišljenja prijedloga se može, prijedlog se može dopuniti ako je potrebno, te poslati na suglasnost ministarstvu. Sad se postavlja pitanje ko ministarstvu daje suglasnost ako je on nositelj komasacije? To je bilo riješeno kada je postojala Agencija za poljoprivredno zemljište koja je ukinuta i tu ministarstvo smatramo da treba jasnije definirati. U našoj državi općenito vlada visoko nepovjerenje u rad institucije i građani su vrlo nepovjerljivi što se tiče transparentnosti u radu različitih povjerenstava, te smatramo neprihvatljivim zaista da se na taj način ministarstvo uzima i preuzima poslove sa određivanjem povjerenstva da se imenuje kako ona želi odnosno imenuje članove po njenoj volji. Smatramo da je sam postupak provedbe komasacije vrlo složen i dugotrajan, dugotrajan uteg cjelokupnom poslu je i neuređena zemljišna knjiga odnosno zemljišne knjige i imovinskopravni odnosi što će sigurno otežati cjelokupni postupak gdje su nedostupni i podaci vezano za prebivalište ili boravište zainteresiranih vlasnika. Također kod odredbi vezanih za sastav povjerenstava postoji bojaznost da brojne jedinice lokalne samouprave neće imati dovoljno kadrova i tu smatramo da svakako treba omogućiti jedinice regionalne samouprave da i oni budu nositelji komasacije kako bi se možda ovdje osigurao nedostatni resurs što se tiče kadra. Ne bi se čudili da za godinu dana ili dvije imamo ovaj jako dobar kako ministrica kaže ispred nas, već u izmjeni gdje će se popravljat i konstatirati da određene stvari ne idu dobrim tijekom i da treba puno toga popravljati jer to smo navikli, evo pogotovo s obzirom na raspolaganje poljoprivrednog zemljišta. Plan izrade podzakonskih akata nije poznat, a završetak ulaganja u iznosu od 250 milijuna kuna se predviđa do prvog kvartala 2026.g. kada bi se trebalo komasiriti oko 18.000 hektara zemljišta, a zakon imamo tek u prvom čitanju.

Uvaženi državni tajniče. Poštovane kolege i kolegice. Danas se skoro sedam godina nakon stupanja na snagu sadašnjeg zakona pred nama našao potpuno novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Bez obzira na mišljenja pojedinaca ovo je zapravo dobar put u prilog ovome govori i činjenica da trenutno važeći zakon niti u najmanjoj mjeri nije poslužio svojoj svrsi jer nijedan konkretan postupak okrupnjavanja odnosno grupiranje poljoprivrednog zemljišta po njemu nije završen, točnije većinom ovdje smo čuli da je bilo primjera okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, prema nekim informacijama posljednja komasacija provedena je davnih osamdesetih. Upravo iz tog razloga moramo imati potpuno novi pristup, korjenitu promjenu, a ona je moguća jedino donošenjem novog zakona. Trenutna struktura poljoprivrednog zemljišta ukazuje na nužnost provođenje komasacije. U Hrvatskoj je registrirano oko 160.000 poljoprivrednih gospodarstava s prosječno 7,2 hektara poljoprivrednih površina na 8,6 parcela prosječne veličine 0,8 hektara po parceli. Ovakva struktura svjedoči o velikoj rascjepkanosti parcela što znatno povećava troškove, ali i vrijeme koje je potrebno za njihovu obradu. Nažalost, parcele koje se obrađuju su uglavnom usitnjene, imovinskopravni odnosi složeni pa cijeli postupak komasacije u ovom trenutku ne može proći glatko. Bez okrupnjavanja nema ni napredne poljoprivredne proizvodnje, a okrupnjavanje bi bilo ujedno i praktično i pragmatično jer su na velikim parcelama uvijek manji troškovi upravo zbog mehanizacije jer velika mehanizacija s velikim radnim zahvatom smanjuje ukupni trošak proizvodnje svake kulture. Zamislite trošak koji ima neki poljoprivrednik koji do jedne od svojih parcela putuje 20-ak kilometara, a nerijetko poljoprivrednici koji obrađuju veću količinu poljoprivrednog zemljišta imaju i po nekoliko desetaka sitnih parcela. Komasacijom bi se u funkciju stavilo i neobrađeno poljoprivredno zemljište kojeg nije malo, uredila bi se i poljoprivredna infrastruktura te osigurala ekonomična i modernija proizvodnja hrane na selu. Ovo su samo neki od razloga zašto je dobro što se neke općine sustavno pripremaju i to katastarskim izmjerama kao podlogom za buduću komasaciju. Novi pokušaj komasacije mora dovesti do povećanja poljoprivredne proizvodnje, stvoriti veću dodanu vrijednost u toj proizvodnji, staviti u funkciju zapušteno poljoprivredno zemljište, ali i bolje uvjete za obrađivanje tog zemljišta uređenjem puteva i komunalne mreže. Nipošto ne smijemo zanemariti ni to da bi provođenje sustavne komasacije trebalo rezultirati povećanjem vrijednosti poljoprivrednog zemljišta jer je upravo zbog rascjepkanosti i slabe infrastrukture cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj trenutno među najnižima u zemljama EU. Sve to bi u konačnici trebalo utjecati na razvoj i unapređenje naših ruralnih prostora. Međutim, bojim se kako bi u procesu okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta koji je pred nama nažalost moglo biti i problema, prvenstveno zbog već spomenutih imovinskopravnih odnosa. O tom problemu ovdje smo govorili nekoliko puta, prvenstveno kada smo raspravljali o katastarskim izmjerama. Problematični imovinskopravni odnosi definitivno će usporiti cijeli proces jer su primjerice u katastru navedeni jedni podaci, u zemljišnim knjigama odnosno gruntovnici drugi. Čest je slučaj i da na pola hektara zemlje postoji veći broj suvlasnika od čega je većina nažalost preminula ili na neki drugi način nedostupno.

Otpor je smatram najveći jer se ljudi boje da neće dobiti istu kvalitetu i klasu zemlje ili da će biti u manjoj parceli zašto se nadam da se neće dogoditi prije svega zbog definiranih načela jednake vrijednosti te načela oblika uporabe i položaja zemljišta. Ključ uspjeha u pojednostavljivanju postupka kroz smanjene jeste administracije i educiranju ljudi.

Smatram da je zbog toga dobra odredba koja predviđa da tamo gdje postoje značajne površine poljoprivrednog zemljišta koje se loše iskorištava, a lokalna samouprava nije poduzela potrebne korake inicijativu za provođenje komasacije može pokrenuti nadležno ministarstvo. Nije zgorega razmisliti o mogućnosti smanjivanja postotka predloženog čl. 20. st. 6. prijedloga zakona koji se odnosi na suglasnost vlasnika zemljišta za pokretanje postupka komasacije. Također čl. 20. trebalo bi propisati pravila za utvrđivanje identiteta za pravne osobe jer to trenutno nije učinjeno, kao i opravdane razloge zbog kojih vlasnik zemljišta nije u mogućnosti sudjelovati na sastanku vlasnika zemljišta uključujući mogućnost sudjelovanja zastupnika vlasnika. Pandemija nas je naučila kako održavati dobar dio sastanaka na daljinu, pa možda treba razmisliti o mogućnosti održavanja i ovakvih sastanaka na daljinu. Zakonski prijedlog definitivno izgleda kao ogroman pozitivan iskorak koji ne smije nipošto dovesti do svojevrsnog deja-vua. Svima nam je u interesu da zakon se u praksi provodi i zbog toga svi trebamo zapet u njegovom provođenju.

Kolegice i kolege, saborske zastupnice i saborski zastupnici, ja slušam ministricu, slušam njene suradnike, slušam sve vas i ne znam il bi se smijao, il bi se plakao.

Još '30.-tih godina prošlog stoljeća se umiralo od gladi u Hrvatskoj, a 95% naših predaka, vaših predaka su upravo bili ti stočari koji su napasali pašnjake stokom za tuđe interese, ne za svoje jer su oni bili gladni, koji su obrađivali i natapljali znojem tu zemlju o kojoj vi sad pričate za tuđe interese, a ne za svoje jer su bili gladni, za interese stranih vlasnika, za interese ljudi koji su upravljali iz Beča, iz Mletaka, iz Budimpešte, iz Vatikana ako hoćete jednim velikim dijelom. Taj narod je bio gladan, gladan, a radio je od zore i prije zore do mraka da bi preživio, a veći dio toga su uzimali stranci ili strane sluge u smislu naših plemića, hrvatskog plemstva onih dama i gospoda kojih je bilo 1% koji su uživali i imali sve, sve do prije praktički 70-tak godina. Prva ideja oko reguliranja, poštenog reguliranja prava na zemljište na prostoru RH je došlo od HSS-a, od Stjepana Radića, od Antuna Radića, od cijelog niza ljudi koji su stvorili originalnu hrvatsku političku ideju o tome da bi ljudi koji obrađuju zemlju, koji svoju stoku, svoju stoku vode na svoje pašnjake trebali biti ti koji će imati najveće koristi od toga, a ne umirati od gladi. Tko je vas Ličane, vas Bosance, vas Hercegovce, vas Dalmatince doveo u Slavoniju, ko je počeo to raditi na sustavnoj kolonizaciji i podjeli zemljišta u Slavoniju do Stjepana Radića i HSS-a '20. i '30.g. prošlog stoljeća? Nitko, dovodili su strance, strance su dovodili. Tko je tu ideju na grub način preuzeo od Radića i na grub način, ali ipak djelomično ili dobrim dijelom proveo poslije '45. Onaj protiv kojeg su svi bili, a danas ga se s tugom možemo sjećati jer je to jedini period gdje je hrvatski čovjek većim dijelom živio dobro od svog poštenog rada i prolivenog znoja na svojoj zemlji ili na svom kamenu. I što danas? 30.g. mi raspravljamo kako ćemo i što ćemo sami na svom, svoji smo na svom, da bismo za nekoliko mjeseci sve ovo skupa mogli poderati, bilo kakav zakon donijeli, poderati i baciti u smeće jer ćemo otvoriti prostor da sve to skupa kupe stranci ili pak oni koji već imaju, a to je ona ista kasta 1% sluge odnosno sluge onih koji su možda ne stranci, ali dio vladajuće kaste uglavnom HDZ-a. Pa zna se jako dobro tko drži zemlju po Slavoniji, tko je, tko ima tisuće i stotine tisuća hektara u zakupu nezasluženo je dobio po političkim linijama. Zna se jako dobro tko je to napravio, tko je to kome omogućio i tko od toga će imati koristi. Tko je stvorio Agrokor? Tko je danas gazda Agrokora? Tko za to pita uopće? Tko je to? Bio sam gradonačelnik 12 godina i to velikog i ozbiljnog grada. Nema jednostavno mogućnosti provesti te zakone. Dakle, to se neće provesti što god se dogodilo, a i ono što će se provesti kad se otvori prostor da poljoprivredno zemljište kupuju stranci vratit ćemo se znate kud? U vrijeme prije Stjepana Radića samo sa jednom bitnom razlikom nas više dame i gospodo, kolegice i kolege, Hrvatice i Hrvati, nas više nema. Nema više poljoprivrednika, nema više stočara, nema više seljaka i nema više hrvatskog sela. Doći će tu neki drugi ljudi i ova priča koja traje 30 godina će vrlo, vrlo skoro završiti i pisat će na ekranu game over, bila jednom ovdje država koja se zvala Hrvatska i bio ovdje jedan narod koji se zvao hrvatski. Ima jedna poslovica za kraj, odnosi se na vatru. To su me učili još dok sam bio mali. Vatra je dobar sluga, a loš gospodar. A to se odnosi na Hrvate i hrvatske građane. Mi smo dobri, odlični, možda i najbolji sluge, a najlošiji gospodari u povijesti vjerojatno ljudske civilizacije. Hvala vam lijepa. I sada će govoriti gospodin Emil Daus ispred Kluba zastupnika IDS-a.

Da, pred nama je Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta i nužno je potreban pogotovo za primorsku Hrvatsku zbog malih poljoprivrednih površina. Neke od njih smo već i čuli i kroz replike i kroz izlaganja dosadašnjih kolegica i kolega. Ja ću pokušati ukazati na nekoliko njih i kako to vidimo iz pozicije Istarskog demokratskog sabora ili poljoprivrednika u Istri i primorju. U praksi je provediv teško iz razloga prvo neriješeni imovinsko-pravni odnos. Vi znate dolazimo sa onog područja što sam rekao i prije zadnjih stotinjak godina migracije su velike bile sa područja Istre, primorja, otoka, Dalmacije. Gruntovnice se nalaze još uvijek, odnosno u zemljišnim knjigama, vlasnici koji su čak neki od njih i umrli pred stotinjak godina ili pred 50, 70. Tad su se nalazili u Americi, Australiji, Kanadi, zemljama Europe. O otocima da, da niti ne pričamo kakva je situacija ostala. Drugo je što se pojavilo to je bilo dosta prisutno u Istri, ne znam kako je u ostatku jadranske Hrvatske optanska imovina.

Neriješeno posjedovno stanje, posjed je još uvijek na pokojnom djedu, na pokojnom nonetu iako je već njegov sin dao svome sinu, dakle već unuk je vlasnik čestice, a još uvijek se vodi posjed na pokojnog noneta. Katastarski operati neusklađeni sa stvarnim stanjem na terenu. Da bi dobili jednu pravu sliku pokušat ću vam jedan primjer iz prakse većine zemljišta na primjer u središnjoj Istri odakle ja dolazim. Ovdje kad čujem kolegice i kolege da je na pol hektara ili hektar nekoliko vlasnika to je kod nas super. Tamo zna biti na jednom hektaru vjerovali ili ne i do stotinjak suvlasnika, odnosno vlasnika na jednom hektaru, a onda još i suvlasnika po svakoj čestici itd. I kako to riješiti sada s obzirom na sve ono što sam prethodno naveo? Kako na taj način komasirati zemljište, kako zamijeniti sa česticama tih vlasnika jer se tu često radi o nekim površinama koje su nekad bile jako dobro, kvalitetno poljoprivredno tlo. Danas je to na žalost šuma. Također čitajući zakon primjećujemo da, bit će potreban veliki broj stručnjaka za povjerenstva za provedbu, pa nadam se da ćemo ih imati toliko u svim tim malim sredinama to je s jedne strane, a tamo gdje te male općine neće moći to provesti, ako provodi ministarstvo da li će stići u nekom kvalitetnom roku obraditi sve te postupke. I nekako se stječe dojam koji je meni shvatljiv, ali nije naravno prihvatljiv, da je nekako pisan zakon više ne namjerno, ali jednostavno tako iz prakse za ravničarsku Hrvatsku, za velike poljoprivrednike a najveći problem u praksi zapravo je da se vratim na početak primorska Hrvatska jer je tamo rascjepkanost tih čestica jako velika i tamo je mnogo malih poljoprivrednih proizvođača i reljefni su razlozi i kvaliteta tla itd. I ono što sam i prije u replici ministrici rekao u Istri će biti iznimno teška procjena vrijednosti određene čestice u odnosu na drugu pogotovo ako nije odmah u njenoj neposrednoj blizini. Imamo već neugodnih iskustava sa državnim poljoprivrednim zemljištem, odnosno sa vrednovanjem istog gdje je jedan kvadrat državnog poljoprivrednog zemljišta u Istri, ponavljam državnog poljoprivrednog ne nešto što je na tržištu gdje je kvadrat skuplji nego onaj na primjer u Slavoniji gdje je puno kvalitetnije tlo i kvaliteta tla. Tako da još jedan moment, da ono što sam i prije spomenuo i sam porez koji će se plaćati prilikom samih procesa usklađivanja svega i prijenosa vlasništva itd. koji će se mnogostruko više po onom kako sad stoje stvari plaćati nego što bi trebao. I zato mislim kad se radi jedan ovakav zakon odnosno kad se kreće u takav proces tada bi ga trebalo učiniti još jednostavnijim. I ono što je također važno osigurati preduvjete za takav proces, to znači riješeni imovinsko-pravni katastarski preduvjeti i kad se ide u reformu agrara, a komasacije bi trebale biti jedan dio reforme poljoprivrede, onda ta reforma mora biti cjelovita i sustav mora biti usklađen kad nije to pitanje samo Ministarstva poljoprivrede nego i ostalih ministarstava ostalih nadležnih institucija. Ovdje se radi o jednoj strateškoj državnoj odluci gdje bi trebalo zapravo inkorporirat sve koji su u tom procesu i tako stvorit preduvjete da i sam taj zakon u primjeni, u praksi ima, ima puno lakši put zapravo da dođemo i do cilja. Iako je cilj ubrzati postupke i staviti u funkciju poljoprivredno zemljište koje zbog da se ponavljamo rascjepkanosti malih površina nije u funkciji ovo će biti administrativno ipak u praksi, a to znamo svi koji smo do sad imali s tim iskustva, administrativno će biti vrlo složen postupak, dugo će trajati iako se pokušava smanjit i cilj je smanjit broj tijela u postupku sa 17 na 11 što svakako pozdravljamo, ali i dalje smatramo da će biti presložena administracija. Jer ponavljam kako riješiti zamjenu zemljišta s nekim vlasnikom za koga ne znaš ni da li je živ, koji se nalazi u nekoj dalekoj zemlji ako je uopće živ ili njegovih ne znam 30 potomaka suvlasnika na parceli od 1.000 kvadrata, a svi razasuti po bijelom svijetu. Da li treba posebno naglašavat, ali mislim da je to važno jer nama u Istri je, takve parcele su odavno obrasle vegetacijom, stvaraju probleme u prostoru posebno poljoprivrednim proizvođačima. Nakon njihovog zapostavljanja posljednjih nekoliko desetljeća od strane vlasnika ili posjednika njihovoj obraslosti vegetacijom danas su postale područja koje mijenjaju zapravo bioraznolikost cijelog tog prostora, područja gdje se koti divljač, divljač koja radi velike štete na usjevima i višegodišnjim nasadima. I postoje mnogi poljoprivrednici koji bi to raskrčili, to je u neposrednoj blizini njihovih čestica, ali nije njihovo i ne smiju, a vlasnici ako ih uopće znaš koji su nisu dužni takve površine držati u kulturi s važećim zakonima. A s većinom će biti nemoguće provesti komasaciju, zamjenu parcela ili bilo koji postupak koji bi trebao. Dakle, prije same komasacije potrebno je riješiti osnovne preduvjete. Ponavljam, prije svega imovinsko pravne odnose i katastar, ali i podići odgovornost vlasnika u važnosti održavanja njihovih parcela. Pa da li to znači i možda i neki novi akt donijeti u ovom domu gdje bi natjeralo same vlasnike da imaju svoje parcele poljoprivredne površine u kulturi ili ako ne da daju nekome tko ih želi obrađivati. I zapravo mi dolazimo do apsurda da, da smo zadnji put kvalitetno uređenje, gospodarenjem ruralnim prostorom imali za doba Austrougarske, a katastar je još stariji u doba one Carevine Austrije iz 1920. ima 200, 200 godina i nakon toga nikad novi nije učinjen, nikad nije kako treba ovoga to kasnije sprovedeno. Na samom kraju pozdravljamo namjeru ministarstva da se želi problem riješiti, rascjepkanosti poljoprivrednog zemljišta kao isto da bude što više njega privedeno poljoprivrednoj namjeni, no ovaj zakon neće nažalost biti dovoljan za to učiniti.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, dakle unaprijediti selo i poljoprivrednu proizvodnju nužan je proces u očuvanju ruralnog prostora za koji se deklarativno u RH i svi zalažu. No, što smo dosada učinili? Kakvo je uistinu postojeće stanje sela i ruralnog prostora? Jesu li naši posjedi usitnjeni? Kakva nam je zakonska regulativa? Koliko je neograđenog odnosno napuštenog zemljišta? Koliko je istinskih mladih poljoprivrednika, a koliko je staračkih domaćinstava? Pratimo li u poljoprivredni napredne tehnologije? Postoje li kvalitetne edukacije i kakvi su njihovi rezultati? Ugrožavaju li našu poljoprivrednu proizvodnju suše i poplave odnosno jesmo li poljoprivrednicima kroz dostupne projekte navodnjavanja i odvodnje umanjili štete? Kakva je doista konkurentnost naših poljoprivrednika? Sve su ovo ozbiljna pitanja na koja bismo trebali moći dobiti odgovore od strane mjerodavnih institucija. Postupak komasacije je zasigurno mjera kojom bi se smanjili ili potpuno eliminirali mnogi od navedenih problema. Rezimirajmo kratko situaciju na ovom polju dakle, postupak komasacije do 2015. godine. Od 1991. do 2008. godine ne provodi se komasacija. Dok drugi rade mi spavamo. Zemlje poput Slovenije, Srbije, Makedonije, Češke, Poljske, Bugarske, Rumunjske, Turske, Njemačke, Litve, Latvije, Estonije sve intenzivno rade na postupcima komasacije i time pomažu jačanju konkurentnosti svoje poljoprivrede. 2008. godine sklopljen je poseban ugovor između RH i Kraljevine Švedske o implementaciji faze projekta komasacije u RH. Svrha projekta bila je poduprijeti nacionalnu politiku okrupnjavanja zemljišta kroz dizajn i razvoj zakonodavnog okvira za okrupnjavanje zemljišta. Koji su rezultati projekta? Educirani službenici, osviještenost građana, osnova za Zakon o poljoprivrednom zemljištu, ali nema zakonskog okvira za komasaciju. Zakonski okvir predlaže Ministarstvo poljoprivrede u 2014., zakon je stupio na snagu 20.5.2015., tada nas je većina bila uvjerena kako se napokon pokrećemo s mjesta nakon 24 godine. Agencija za poljoprivredno zemljište tada je uspostavila bazu koju će koristiti za implementaciju komasacije, radilo se na bazi izradi baze podataka o državnim, o državnom poljoprivrednom zemljištu. Drugi podaci koji su se tada trebali objediniti su one, oni koje je imala Agencija za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Također je trebala biti dostupna i koristiti se evidencija naplate ugovora o zakupu i koncesijama planirano preko FINE. Trebali smo poznavati status svake katastarske čestice, njenu povijest i njenu budućnost. Također je trebala biti postavljena baza podatka privatnog poljoprivrednog zemljišta. Ciljevi provedbe komasacije bili su okrupnjavanje katastarskih čestica u veće i pravilnije, osnivanje i izgradnja poljoprivrednih putova, izgradnja vodnih građevina za melioracije, izvođenje i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, zatim sređivanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu. On obuhvaća kreiranja većih i pravilnijih čestica odnosno posjeda zbog njihovog ekonomičnijeg iskorištavanja i stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, povećanje konkurentnosti poljoprivrednika stvaranjem povoljnijih uvjeta za proizvodnju, mogućnost kupovine ili prodaje zemljišta u postupku komasacije, zatim poboljšanje fizičkih uvjeta svake parcele, poravnanje zemljišne površine i provođenje mjera za unaprjeđenje tla, poboljšanje ruralnog okoliša, promjenu namjene zemljišta dakle slabo plodno u šumsko ili močvarno područje, zatim izgradnja prometnica da odgovaraju krajobrazu, obnova vodnih tijela, osiguranje zaštićenih područja i stvaranje osnovnih uvjeta za navodnjavanje, dakle glavni preduvjet za izradu projektne dokumentacije sustava navodnjavanja, kao i za njihovu izgradnju su površine na kojima je provedena komasacija, izgrađeni i kvalitetno održavani hidro melioracijski sustav i za odvodnju s pravilno oblikovanim poljoprivrednim parcelama, te kanalskom i putnom mrežom s odgovarajućim objektima, zatim poboljšanje uvjeta života i rada poljoprivrednika i drugih u selu, rezerviranje adekvatnog zemljišta za nove kuće, radna mjesta, rekreacijsku namjenu, investicije obnova neiskorištenih objekata i njihovo pretvaranje u drugu društvenu i komercijalnu uporabu. Zatim imamo i socijalne aspekte komasacije, dakle poboljšanje standarda i uvjeta života, stvaranje promjena u poljoprivrednom sektoru u ruralnom prostoru kroz učinkovitije višestruko korištenje seoskog prostora nakon balansiranja interesa poljoprivrede, krajolika i okoliša, rekreacije i prijevoza, stvaranje transparentnog tržišta nekretnina, izrada novih, novog katastra i zemljišne knjige, osiguravanje posjeda i vlasništva, stvaranje novih prostornih podataka itd., itd. Primjena spomenutog zakona u praksi je pokazala da postoje zapreke koje usporavaju komasaciju poljoprivrednog zemljišta. Na temelju do sada propisanog postupka za komasaciju poljoprivrednog zemljišta nije proveden nijedan postupak što utječe na učinkovitost korištenja poljoprivrednog zemljišta s obzirom na rascjepkanost i velik broj zemljišnih čestica male površine. Zakonom se nisu na adekvatan način u praksi mogli ostvariti cilj i svrha komasacije poljoprivrednog zemljišta zbog čega se ne može očekivati ni napredak u poljoprivrednoj proizvodnji. Tijekom primjene zakona uočeno je da bi propisani postupak komasacije poljoprivrednog zemljišta bilo potrebno pojednostaviti, da je potrebno učiniti jasnijim, jasnijom i konkretnijom nadležnost samih tijela koja donose odluke, zatim učiniti efikasnijim nadzor nad provedbom postupka komasacije, kao i urediti financiranje i dostupnost sredstava potrebnih za komasaciju, dugotrajnost postupka, složeni mehanizmi donošenja odluka, različiti rokovi trajanja postupaka niz subjekata koji sudjeluju u samom postupku samo su neki od elemenata koji utječu na neučinkovitost, te ostvarenje cilja i svrhe komasacije poljoprivrednog zemljišta. Predloženim zakonom Ministarstvo poljoprivrede ponovno priječi pravo na žalbu. Primjerice govorim o čl.9., tijekom komasacije, a ako je to potrebno radi ostvarenja svrhe komasacije može se odrediti premještanje odnosno rušenje jednostavne građevine stambene ili gospodarske zgrade s tim da za premještanje ili rušenje postojeće jednostavne zgrade ili građevine izvedenih u skladu s pravilnikom kojim se uređuje određivanje jednostavnih i drugih građevina i radova odnosno krčenje nasada vlasniku pripada naknada. Međutim, utvrđivanje visine naknade iz st. 1. ovog članka obavit će stalni sudski vještak za procjenu nekretnina ili sudski procjenitelj. Zatim ako stalni sudski vještak ili sudski procjenitelj u skladu sa st. 2. ovog članka utvrdi da je određeni nasad neplodan odnosno zastario toliko da za njegovo održavanje ima više troška nego što vrijede njegovi prinosi odlukom iz st. 3. ovog članka određuje se da se ne daje naknada za taj nasad s nalogom za njegovo uklanjanje, što je vlasnik obvezan izvršiti u roku iz naloga i o svom trošku. Protiv odluke iz st. 3. ovog članka dakle kojeg sam i pročitala, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Mislim da svi znamo koliko su upravni sporovi komplicirani, dugotrajni i skupi. Drugim riječima, u postupku komasacije koji se predlaže ovim prijedlogom može vam se srušiti legalni objekt, može vam se ukloniti nasade i vi se ne smijete žaliti. Držim kako je ovim i sličnim odredbama ponovno naš poljoprivrednik građanin drugog reda. Ostaje nam samo nadati se da će ovaj zakonodavni okvir doprinjeti stvaranju dodane vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji kao rezultata uređenosti poljoprivrednog zemljišta, efikasnijem postupku komasacije, smanjiti će se broj tijela koja sudjeluju u postupku, nadamo se i smanjenju broja alata na temelju kojih se provodi komasacija, nadamo se i uvođenju informacijskog sustava u postupak komasacije s obzirom na prirodu postupka koji traje više godina. Sve spomenuto neće biti na štetu naših poljoprivrednika, tome se najviše nadamo, kojih je svakim danom sve manje i nakon ovako rigoroznih prijedloga s pravom se možemo zapitati tko će nam se sutra uopće baviti poljoprivredom i proizvoditi nam hranu.

Pred nama je u prvom čitanju Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Kao što je predlagatelj uvodno rekao postojeći zakon koji je iz 2015. nakon evo malo manje od 7.g. se je pokazao da postoje zapreke koje usporavaju komasaciju poljoprivrednog zemljišta i da na temelju do sada propisanog postupka za komasaciju poljoprivrednog zemljišta nije proveden niti jedan postupak a što utječe na učinkovitost korištenja poljoprivrednog zemljišta. Ja bih u ovoj raspravi krenula od nekoliko važnih elemenata i nekoliko važnih stvari. Prva stvar je, da li se mi zaista zalažemo za komasaciju poljoprivrednog zemljišta? Da li zaista to mislimo napraviti? Koji nam je cilj? Jer ako se zaista zalažemo, ako zaista to mislimo napraviti i koji nam je cilj onda bih voljela i to ću zbog toga da uđe u raspravu pa da za drugo čitanje predlagatelj napravi u obrazloženju ovog zakona trebalo je onda biti usporedba dva hodograma. Jedan hodogram kako to sukladno zakonu koji je iz 2015. izgleda postupak komasacije, što se radi, koliko povjerenstava, koliko tijela, koliko dana za nešto a što će to biti prijedlogom ovog zakona. Dakle, ja sam inače tehničke naobrazbe, razmišljam u slikama da ne kažem u kućicama i ako se odluči nakon sedam godina se zaključi, ljudi moji u tom džaba smo krečili tu nešto ne štima. Ova situacija koju imamo sa koronom, situacija gdje imamo u Europi rat bez obzira kako mi to zvali, možemo zvati invaziju, možemo zvati ovo ili ono, ali to se događa u Europi. To se ne dešava kao što je prije bilo tamo negdje daleko, to se dešava u Europi. Posljedice rata kojeg imamo na Ukrajini će Europa trpiti sljedeći 10 do 15 godina ne samo na temi svakodnevnog života, na temu nekakvih drugačijih preslagivanja, na temu demografije, na temu energenata, na temu hrane. Dakle, ako mi želimo poboljšati našu poljoprivrednu proizvodnju, a mislim da se tu svi možemo složiti da želimo, ako želimo odraditi komasaciju, a svi se nekako mi se čini da nisam čula niti jedan do sad niti jednu raspravu ni u ime klubova niti replika ministrici iz kog bi bilo ne, mi smo protiv komasacije, dakle želimo to, ajdemo onda vidjeti kako probati doći do nekakvog rješenja. Nitko nema čarobni štapić i niko ne može propisat rješenja koje ovaj čas može funkcionirati, ali ono što mislim da bi trebalo biti minimum, to je da vidim nekakve usporedne. To je danas na odboru sam ja pitala i suradnica koja je bila zajedno sa državnim tajnikom je pokazala pojedine kartograme odnosno priče, ajde da vidimo koliko je to temeljem zakona iz 2015. dana, mjeseci, godina od početka do kraja, a koliko će to biti temeljem zakona iz 2022. dana, mjeseci, godina jel bojim se da mi ovdje ne govorimo ni o danima, ni o mjesecima nego govorimo o godinama. Dakle, to je jedna stvar koja je minimum standarda kada dođete s ovakvim jednim zakonom. Druga stvar je, ajdemo vidjeti na kojim elementima mi to baziramo. Mi to baziramo na katastarskim općinama, katastarskim česticama u cijelom postupku moraju biti uključeni dakle i geodeti i imovinskopravni odnosi i to nam je rak rana. Rak rana ove naše zemlje u kojem nas nema puno i koja nije ni prevelika niti bilo, dakle nama je rak rana situacija u kojoj imamo u katastru odnosno u kojoj imamo u gruntovnicu. Još i kad sredimo koliko toliko nešto katastar onda dođete do gruntovnice i to su i kolege do sad, pogotovo iz pojedinih krajeva rekli. Dakle, valjda smo već osvijestili i valjda smo već došli do toga da imali smo tu odluku kroz sljedećih deset godina će se sređivati katastar za građevinsko područje RH i ja pretpostavljam da tamo gdje idemo u komasaciju će isto to biti sređivanje katastra i gruntovnice vezano uz komasaciju jer bez toga se to neće moći provesti, bez toga nećete imati sve elemente koje trebate imati. Treća stvar o kojoj trebamo voditi računa, ja sam s ove govornice nekoliko puta spominjala, spomenut ću i ovaj put. Nešto što je nama u prostornom planiranju RH bila jedan kartogram na kojem smo bazirali različite stvari su bile slike odnosno snimke iz zraka s 15. veljače '68.g. koji je tad radila vojska i te sve snimke za područje Hrvatske da ne kažem da za područje cijele bivše Jugoslavije postoje. Nama koji smo se, ja koja sam se bavila i nekako si utvaram da još uvijek nekako to prostorno planiranje mi je bazična nekakva mjesto kojim krećem, nama je to trebalo da vidimo temeljem tog su se utvrđivale i što je legalno, što nije legalno, utvrđivale su se i neke granice, što je grad, što je naselje sad da ja tu jer nije ovo tema s tim vas ne davim, meni su one bile fascinantne. Dakle, mi smo zadnje snimke uspjeli dobiti 2015.g. išli smo u Beograd po njih i sad je to jedna duga zgodna priča za nekakve anegdote kako smo uspjeli izvuć te snimke Hrvatske jer je kad je otišla 5. vojna oblast onda je sa sobom unijela sve, ali to ne treba sada o tome i onda sam ih ja gledala i uspoređivala jer me je zanimalo kako su procesi u prostoru se dešavali, kako su ljudi širili naselja ili gradova i onda se točno vidjelo da su to širili po jednoj uobičajenoj metodi. Bili su poljski putovi, bila je usitnjene parcele koje su dobili, po tom poljskim putovima po tim usitnjenim parcelama se poljoprivredno zemljište pretvaralo u zemljište na kojima se ili građevinsko ili bespravna gradnja. Ali nešto što koristim ovu priliku što želim naglasiti je sljedeće, tad '68. 15. veljače '68. su tad bili do tad su bili preleti i Hrvatska bila obradiva. Kad vi vidite koliko je u Hrvatskoj bilo obradivog poljoprivrednog zemljišta i napravite preklop sa snimkama vi ih i sad možete imati. Dakle, mi smo radili tad 2011. preklop, ostanete zapravo iznenađeni. To nije štetu na poljoprivredi napravljena prenamjena tog poljoprivrednog u građevinsko zemljište ili nije štetu na poljoprivredi dakle napravili gdje ste vi širili su se naselja, štetu na poljoprivredi napravljeno neobrađivanje jer se zemlja nije obrađivala. Kad se zemlja nije obrađivala to što se nije obrađeno i pretvoreno u šume i šumska zemljišta. Mi danas otprilike 49,3 to je zadnji podatak imamo pod šumama i šumskim zemljištima. Nisu te šume i šumska zemljišta nastale organizirano, dakle sadnjom da sad ne gnjavim koliko vrsta ima šuma nego se poljoprivredno zemljište, točno možete pratiti je djelomično prelazilo uz one nekakve šumarke, dakle šume su se, odnosno stabla su se na to širila. I kad vi usporedite tu šezdeset i osmu što za prostor nije sad nešto strašno daleko i sadašnje vi vidite koliko se poljoprivrednog zemljišta nestalo i pretvoreno je u te nekakve šumarke. E sad, ključno pitanje i u ovom zakonu je što mi hoćemo? Dakle, ako smo svjesni toga, a trebali bi biti svjesni, jer ne znam što bi nas još trebalo lupiti po glavi, dvije godine živimo u koroni koja je cijelo vrijeme govorimo o tome da u proizvodnji hrane moramo biti samostalni i dostatni.

Mi smo to sve prošli pa znamo kako to izgleda. Dakle, nama bi ovo trebao biti prioritet. I sad je tema da li ovaj zakon to stvarno omogućava, da li su rađeni scenariji u kojem vidimo da to ovaj zakon omogućava. Znate kad pitate dajte da vidimo jesu li te procedure skraćene, pojednostavljene i sve ostalo odgovor je, jedan od odgovora ali nat o se nisam ni referirala, kaže bivši zakon je imao 79 ili ne znam koliko članaka. To nije to. To je da vi napravite jedan veliki hodogram i u tom hodogramu vidite koliko dana što stoji. Nije slučajno da sam i u replici ministrici se referirala čak ne ni na onaj prvi dio, nego u trenutku kad donosite odluku o pokretanju komasacije koliko samo imate rješenja, koliko to dana traje i ja se bojim da mi to dalje ne govorimo ni o mjesecima, nego govorimo o godinama.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Prije nekog vremena upravo sam za ovom govornicom govorio o problemu komasacije i koliko je komasacija bitna i važna za razvoj poljoprivredne proizvodnje, odnosno i za opstanak. I zato danas sa zadovoljstvom mogu sudjelovati u raspravi o Prijedlogu zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Mnogo smo danas čuli i brojni su problemi u poljoprivredi, lako ih je nabrojati i od toga ne treba bježati. Mala i nekonkurentna gospodarstva, veliki broj staračkih gospodarstava, rascjepkanost poljoprivrednog zemljišta, male parcele, nedovoljna primjena agrotehničkih mjera, slaba produktivnost, loše zbrinjavanje … [[Govornik se ne razumije.]] i poljoprivrednog otpada. Ali od toga nitko ne bježi i sa njima se treba nositi, boriti da nam bude bolje. I sigurno da kada pogledamo definiciju iz udžbenika što znači komasacija da jednom suvremenom obradom i primjenom agro tehničkih mjera koje omogućuje grupiran i uređen posjed, racionalnije se iskorištava zemljište, smanjuju se troškovi proizvodnje, povećava se produktivnost i povećavaju se prinosi u poljoprivrednoj proizvodnji. Činjenica je da su poslije provedene komasacije na većim površinama poljoprivrednog zemljišta primjenjuje suvremenije mjere poljoprivredne proizvodnje, kako na društvenom, tako na individualnom posjedu. I da su one uvijek dale stanoviti gospodarski učinak. Vjerujem i siguran sam da će poljoprivredni proizvođači, odnosno vlasnici poljoprivrednog zemljišta u postupku komasacije riješiti imovinsko-pravne odnose pri čemu siguran sam da ćemo naći jako puno uzurpiranog državnog zemljišta koje će se staviti u funkciju poljoprivrednog proizvođača. Nakon provedenog postupka sigurno da će doći do manjeg broja površinski većih parcela, te s obzirom na konfiguraciju terena i naravno s povoljnijom orijentacijom. Sigurno je jedna činjenica i točna je da se posljednja komasacija zabilježena prije tridesetak godina i logično je pitanje zašto se u međuvremenu nije napravila kvalitetnija druga. Naravno stručnjaci ističu i danas smo čuli probleme koji su vezani uz komasaciju, ali opet govorim da od problema treba bježati, sa problemima se treba nositi i rješavati se. Brojni su troškovi, to je činjenica koji uključuju izradu idejnog projekta, izvođenje geodetskih poslova, procjenu, utvrđivanje imovinskog pravnog stanja, troškove županijskih državnih povjerenstava. Ovim prijedlogom zakona planira se provesti komasacija na 18000 ha poljoprivrednog zemljišta. Uz to će biti uloženo 250 milijuna kuna. Prijedlogom zakona smanjuju se administrativne zapreke kako bi se omogućila provedivost, te ubrzali postupci komasacije, stavilo u funkciju poljoprivredno zemljište koje se zbog rascjepkanosti i malih površina otežano koristi ili se uopće ne koristi u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Kako bi se povećala produktivnost i stvorila dodana vrijednost proizvodnje, te bolje i učinkovitije koristila, koristilo poljoprivredno zemljište. U RH prevladavaju mali i usitnjeni posjedi. U 2018. godini bilo je registrirano 157.394 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva sa prosjekom od 7,2 hektara površina u 8,6 parcela prosječne veličine 0,7 hektara po parceli. Zbog mnogo razloga, a prvenstveno visokih troškova uređenja zemljišta komasacija se preporuča za županije sa manjim brojem ali prosječnom većih zemljoposjednika dok se ostalim županijama preporučuje neki drugi oblici okrupnjavanja površina i proizvodnje kako, kao što su dragovoljna zamjena, prodaja ili stvaranje nekih novih proizvođačkih oblika, povezivanje u proizvođačke organizacije, ali imamo i dobrih primjera iz prakse gdje mnoge jedinice lokalne samouprave potiču okrupnjavanja poljoprivrednih proizvoda, tako, poljoprivrednih površina tako da se poljoprivrednici mogu na jedan kvalitetan način međusobno dogovorit, kupit, a za to ih stimulira jedinica lokalne samouprave. Komasacijama se stvaraju povoljniji uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje osnivanjem većih i pravilnih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenih poljoprivredi pri čemu se posvećuje dužna pažnja u očuvanju i prirode odnosno krajobraza. Komasacija se može pokrenuti ako se zbog rascijepljenosti i nepravilnog oblika zemljišta ne može svrsishodno obrađivati, ako se zbog postojećih stvarno pravnih odnosa ili zbog velike rascjepkanosti zemljišta ne može organizirati proizvodnja koja osigurava bit uloženih sredstava na područje na kojem se izrađuju ili su već izrađene vodne građevine za melioracije ili izgradnju nove prometne infrastrukture ili drugih infrastruktura, infrastrukturnih građevina kao uređenje većih vodotoka. I naravno tu je bitno da se ta usitnjenost zemljišta poveća i redi. Ako se komasacija predlaže zbog izgradnje vodnih građevina za melioracije može se pokrenuti ako su među ostalim uvjetima ispunjeni i uvjeti za izgradnju tih sustava propisani posebnom zakonom. Neće se pokrenuti ako se utvrdi da bi se provođenjem komasacije mogli i pogoršati uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju vlasniku zemljišta na području na koje se planira komasacija ili nisu osigurane propisane mjere zaštite na bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Na nacrtom zakona dakako da su predviđene i sankcije odnosno kazne za fizičke i pravne osobe. Provođenje sustavne komasacije kako je ovdje u zakonu predviđeno trebalo bi se u konačnosti, konačan rezultat bi trebalo biti povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta osobito u kontekstu činjenice da do početka 2023. godine ističe embargo na prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim ulagačima, a isto tako vjerujem da će i ta, to okrupnjavanje dignuti i visinu infrastrukture na tom poljoprivrednom zemljištu na razinu gdje ćemo doći na mjesto koje nam u stvari i zbog vrijednosti naših poljoprivrednika i njihovom znanju i pripada. Klub HDZ-a podržat će Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta u prvom čitanju. Klub zastupnika Socijaldemokrata odnosno Socijaldemokrati je sad na redu i zastupat će ga gospodin Nikša Vukas. Izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajnice, državni tajniče, kolegice i kolege pa pred nama je Zakon o komasaciji ali mislim da prije samog razgovora o zakonu moramo se vratiti na strategiju poljoprivredne proizvodnje 2030. o kojoj smo u ovom saboru razgovarali prije par tjedana i naravno da u toj strategiji je komasacija jedan od preduvjeta da napravimo neko poboljšanje i da pomognemo našim poljoprivrednicima za ono sve ovih 2-3 sata što mi slušamo da budu konkurentni, da budu samodostatni, da možemo im smanjiti te troškove velikih rascjepkanosti poljoprivrednih parcela da bi na neki način i smanjili trošak i hod od jedne do druge parcele, ali ono što je najbitnije tu što je i kolegica Anka Mrak Taritaš da li mi to želimo donijeti i u praksi sprovesti ili ne želimo to je glavno pitanje. Kada vidimo da imamo tu preduvjet Zakon o nasljeđivanju, da imamo neriješene imovinsko pravne odnose, da imamo poljoprivredno gospodarstvo u Hrvatskoj OPG koji u prosjeku ima nešto više od 6 hektara poljoprivredne površine za obrađivanje, kad vidimo da prosjek veličine jedne čestice je 0,7 ili 0,8 hektara onda vidimo u biti stvarnu problematiku hrvatske poljoprivrede. I ja mislim da nema osobe u ovome domu koja ako se imalo razumije u poljoprivrednu, koja neće reći da treba napraviti komasaciju. I još dok sam bio studen agronomije uvijek je glavna teza bila komasacija, komasacija, komasacija i nije sporno da li komasaciju treba donijeti ili ne treba nego je sporno da maknemo sve one prepreke i sve one barijere i sve one stvari koje od komasacije sutra mogu napraviti problem. Kada vidimo šta nam se događa na Baniji gdje imamo novce, gdje trebamo obnoviti kuće ljudi koji žive u kontejnerima koji su u teškome stanju pa vidite kako je to sve skupa sporo, traljavo i nikako ide, a onda ne mogu biti neki optimist pa da sada kažem da ćemo Zakonom o komasaciji predviđenih 18.000 hektara napraviti u nekom vremenskom periodu koji bi bio brz, koji bi bio učinkovit na adekvatan način, a da neće bit problema kojima smo se u prošlosti susretali. Ono što mogu reći da u toj Strategiji poljoprivrede gdje vidimo u biti i po popisu stanovništva koliko su ljudi odselili upravo iz razloga što teško dolazi do poljoprivrednog zemljišta, upravo iz razloga gdje ih birokracija koči, nekonkurentnosti malih parcela, mislim da ovaj Zakon o komasaciji je trebao biti zakon od državnog interesa i mislim da je država to trebala prije svega biti glavni nositelj Zakona o komasaciji, da se to nije trebalo prebaciti na jedinice lokalne samouprave i uz dužno poštovanje prema tim jedinicama pomalo sam skeptičan kako će to sve skupa biti. Ono drugo što nije dobro, kaže ministrica trebalo je 17 tijela donijet neku odluku, sada će biti 11 i 11 tijela je ogromno, 4 rješenja je puno, neriješeni imovinskopravni odnosi i nisam siguran da ćemo u nekom vremenskom periodu, a to mislim za godinu dana, dvije imati nekakve dobre pokazatelje vezano za okrupnjivanje i Zakon o komasaciji. Ono što me baš posebno smeta je što o toj komasaciji se priča preko 20 godina, a ništa se nije napravilo. O člancima zakona i nekim primjedbama neću baš puno sada govoriti imamo vremena do drugoga čitanja, vidjet ćemo kako će konačni prijedlog izgledati, ali ono što je bitno naglasiti da sama ta komasacija od 2015. kada je taj zakon stupio na snagu nije se napravilo ništa. Prije tog zakona 2015. isto se nije napravilo ništa. Kad vidimo kako smo raspolagali poljoprivrednim zemljištom i kad vidimo da imamo u vlasništvu RH 460.000 neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, pa tko je za to kriv? Kako se jedna ozbiljna država sebi može dopustiti da kroz svoju povijest 30-ak godina ima 460.000 neobrađenog poljoprivrednog zemljišta? I to je tragedija. Pozdravljam Zakon o komasaciji, moramo ga donijeti, moramo spriječiti sve te barijere koje taj zakon ima da bi se sproveo i nisam zadovoljan sa svim tim povjerenstvima. Kada slušam cijelo jutro taj Zakon o komasaciji mislim da je agronomska struka skroz podcijenjena, da je agronomska struka maknuta i nigdje nisam čuo uopće neke agronomske stručnjake koji će procijeniti koja poljoprivredna proizvodnja, koje kulture, dati podršku, sve se svelo na DORH, na geodete i na građevinare. I to mogu reći da me podcjenjuje kao agronoma da agronomska struka je skroz maknuta i pitanje je uopće da li Agronomski fakultet u Zagrebu u Osijeku uopće koji je njihov bio upliv i koliko su oni mogli pomoći ovomu Zakonu o komasaciji. Ono što želim još napomenuti da kroz cjelokupno gospodarenje hrvatskom poljoprivredom došli smo do toga da smo se sveli na uvoz, uvoz svinjetine, mljekare smo naše potukli skroz do kraja, proizvođači goveda su također na dišnim aparatima i ako išta mislimo raditi u poljoprivredi moramo okrupniti poljoprivredne površine, a zadatak je države i ministarstva da napravi sve preduvjete da se to donese u čim prije vremenskom periodu i da vidimo tko će biti odgovoran. Mene zanima kada ćemo imati i prvi izvještaj kad donesemo zakon u drugom čitanju, kada ćemo imati prvi izvještaj pred HS-om da možemo reći evo zakon na komasaciju je stupio toga i toga datuma i za godinu dana smo napravili taj i taj projekat i koja će bit osoba koja će u Hrvatskoj biti sinonim za komasaciju. Mora jedna osoba iz ministarstva uhvatit se te problematike, reć ja ću nositi tu komasaciju na leđima to će bit moja tema, neću se baviti populizmom, jedino što želim napraviti poljoprivrednim proizvođačima i jedinicama lokalne samouprave da im napravim one sve preduvjete da se sa Zakonom o komasaciji ne dogodi upravo ono što se dogodilo u Baniji, da je država najveći kočničar obnove i da sada još dan danas imamo ljude u kontejnerima koji ne mogu se vratiti u svoje domove jer država je napravila sustav koji nije dopustio da se novi potroše koji stoje na računu za obnovu kuća. I kako ćemo sada moći garantirati našim poljoprivrednicima da ovaj zakon uz neke male zamjerke koje bi se mogle popraviti kada se donese da će se to za par godina dogoditi i da će se tih 18.000 hektara ili u perspektivi tih 46.000 koje su krajnji cilj, koja je garancija da će se to dogoditi? Doći će ponovo neki izbori, formirat će se nove vlade, vi ste druga ministrica u mandatu ove Vlade, već danas se u par rečenica povučete ručnu kažete nisam ja, ja sam se u Ministarstvu poljoprivrede bavila samo tim i tim resorom što je također vjerojatno istina, ali prebacivanje loptice s jednoga na drugog neće riješiti onaj problem, a to je problem malih površina, to je rascjepkanosti, to je ne gospodarenjem jer da je država, nebitno koja je Vlada i koja je stranka bila na vlasti da se brinula kao pravi gazda o svojim poljoprivrednim površinama, ne bi se dogodilo da 460.000 kao što ste vi rekli ministrice vas citiram, državnog zemljišta je neobrađeno. Vi me možete kasnije demantirati. Ali meni je smiješno da mi ne pričamo o problemima poljoprivrednika, da ne pričamo o onim stvarnim problemima koji se događaju nego … već slušam godinu dana je li 800.000 hektara ili 50 to je nebitno, ajmo napraviti jedan zakon … pomoć poljoprivrednim proizvođačima jer ovo prije svega radimo za njih. Ovdje nitko se manje-više osim možda kolege Lenarta ne bavi poljoprivrednom proizvodnjom, ali svi ljudi koji ovdje sjedu oni se neće baviti većina poljoprivrednom proizvodnjom. Hajmo to napraviti našim poljoprivrednicima, zato smo tu, oni nas plaćaju. Ostavimo sitni populizam i napravimo zakon koji će u stvarnosti biti provediv, da ćemo nakon godinu, dvije dana moći reći svaka čast, napravili smo zakon i po tom zakonu tih 18000 ha se okrupnilo. Imamo benefite u mljekarstvu, u govedarstvu, u ratarstvu i to je cilj zašto se ti zakoni donose.

Pripremajući se za ovu raspravu naišao sam na jednu misao koja otprilike kaže ovako: „Bar jednom u životu trebat ćeš liječnika, odvjetnika, policajca, propovjednika ali svakoga dana najmanje tri puta trebat ćeš poljoprivrednika ili njegovih ruku djela“ Vjerujem da ćete se složiti sa time. Poljoprivredna proizvodnja temeljna je grana gospodarstva, a poljoprivrednici neophodni nositelji prosperiteta i budućnosti zemlje, ali obilježili su i povijest ove zemlje. Cijenim radičevštinu, cijenim ono što je kolega Beljak ovdje spomenuo, ali je zaboravio spomenuti da u tridesetim i četrdesetim godinama prošlog stoljeća ključne za gospodarstvo ovog terena, ovog naroda su bile zemljišne i šumske zajednice. Ja sam slučajno naletio na to. Dakle, nije bilo bitno vlasništvo nego proizvodnja, nego upravljanje resursima, nego što će se ostavit na ugaru, što će se obrađivati, koliko će tko od toga dobiti, koliko će se prodati. Dakle, bio je jedan tip upravljanja zemljištem i šumskim bogatstvom koji su činili sami ljudi. To je jedna kvaliteta hrvatskog naroda zbog koje je i bila trn u oku Kraljevini SHS u tim godinama zbog ekonomskog prosperiteta o kojem mi jako malo znamo, odnosno jako malo vrednujemo. Članstvo u EU Hrvatskoj je otvorilo veliko tržište za plasman poljoprivrednih proizvoda, ali istovremeno je domaće poljoprivrednike izložilo snažnoj konkurenciji. S druge strane pandemija korona virusa sa kojim živimo već dvije godine, energetska kriza i sada rat u Ukrajini izazivaju snažne globalne poremećaje koji će dugoročno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, prehrambenu sigurnost te dostatnost i dostupnost hrane.

U Hrvatskoj poljoprivredne površine su dostatne no drugo je pitanje jesu li iskorištene i zašto nisu iskorištene.

Međutim, ti podaci su isto poprilično varljivi. Ovisi kad ih snimate iz zraka, ako snimate u jesen ili zimi onda ćete tretirati i ono što vidite zeleno kao poljoprivrednu površinu jer još nije izraslo ni jedno stablo na njoj. Ako to činite u proljeće onda će te razlikovati boje da li je nešto obrađeno ili nije kod snimki iz zraka, tako da ovo su podaci koje treba uzeti sa rezervom, ali hajmo im vjerovati jer je to jedina evidencija. Uz brojne boljke sa kojima se domaći poljoprivrednici suočavaju ono što svakako predstavlja problem za konkurentnu i produktivnu poljoprivrednu proizvodnju jeste usitnjenost zemljišta. U Hrvatskoj je registrirano oko 170 000 poljoprivrednih gospodarstava. Pri tome 76% poljoprivrednika koristi površine manje od 5 ha. Podaci su porazni. Prosječna površina parcele je 0,36 ha što je vrlo malo, nedovoljno za ikakvu konkurentnu proizvodnju, te dugoročne i ozbiljne projekcije razvoja poljoprivrede. To je problem u svim dijelovima Hrvatske. Upravo bi Prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta o kojem danas raspravljamo trebao ići u pravcu rješavanja ovog problema. U klubu HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika pozdravljamo navedeni prijedlog obzirom da bi on trebao smanjiti administrativne zapreke, te ubrzati i pojednostaviti postupak komasacije što bi u praksi značilo povećanje produktivnosti, stvaranje dodane vrijednosti i boljeg i kvalitetnije korištenje poljoprivrednog zemljišta. Kako se navodi u prijedlogu komasacijom bi se stvorili povoljni uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom plovnih puteva i građevina za melioracije, te izvođenjem drugih radova na uređenju zemljišta. Za provedbu ovog zakona bi u prvoj fazi trebalo omogućiti komasaciju najmanje 18000 ha do kraja prvog kvartala 2026. godine što je osigurano, sredstva su osigurana kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti otprilike 250 milijuna kuna.

Vjerujem i nadam se da je interes iskazan u svim županijama i vjerujem da ćemo velikom većinom u ovom visokom domu podržati ovaj prijedlog zakona. Pardon, obzirom da je prijeko potreban želimo li u budućnosti razvijati ozbiljnu i konkurentnu poljoprivrednu proizvodnju, provođenje sustavne komasacije trebalo bi rezultirati i povećanjem vrijednosti poljoprivrednog zemljišta osobito u kontekstu činjenice da početkom 2023. istječe embargo na prodaju poljoprivrednog zemljišta stranim ulagačima. Upravo zbog rascjepkanosti i slabe infrastrukture cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj su trenutno među najnižim u zemljama EU, što se ne bi moglo reći za sve krajeve Hrvatske. Pred 5.g. u Istri je bilo 5 eura po m2, danas je ta cijena poljoprivrednog zemljišta od 15 do 20 eura sa potencijalnom špekulacijom da će se to nekad negdje pretvoriti u građevinsko zemljište, barem onaj dio koji je uz put, što uvijek ovaj onemogućava određene aktivnosti vezano uz okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. No ono što me brine u provedbi ovog zakona i što bi u praksi moglo znatno usporiti proces komasacije jest problem nesređenih zemljišnih knjiga i vlasničkih odnosa. Potrebno je što prije ozbiljno krenuti u proces uređenja poljoprivrednih zemljišta u katastarskom i zemljišnoknjižnom smislu. Znači ovo nije samo posao koji je vezan uz jedno ministarstvo već će biti potrebna sinergija nekoliko resora, nekoliko resora. Komasacija je sama po sebi kompleksan posao i zakon bi trebao biti jednostavniji i što efikasniji. Da zaključim, poljoprivredna proizvodnja može izgledati lako i uspješno kada je olovka plug, a oranica ured u gradu. No svi mi znamo da je poljoprivreda mnogo teža, složenija i zahtjeva mnogo više angažmana, a pogotovo želimo li da ona bude produktivna, konkurentna i kvalitetna. Treba upamtiti uvijek onu staru uzrečicu da zemlji nisi gospodar, zemlji si sluga. Pitam i za slijedeće čitanje bi trebalo riješiti još neke probleme koje osobno mene muče, a to je pitanje nedostupnosti vlasnika malih parcela, što s ljudima koji su iseljeni i s kojima niko ne može doć u kontakt 50-tak i više godina, pitanje dosjelosti i pojednostavljenje upisa u vlasništvo kad neko koristi tuđe zemljište ili državno zemljište, pitanje politike zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, da li ima smisla da u okruženju 5-6 parcela koje se obrađuje stoji jedna parcela bez obzira na vlasništva koja samo smeta i zapuštena je zar upravo moramo se baviti isključivo vlasništvom ili može se dat neka potvrda da se to može obrađivati, pitanje zamjene zemljišta. To su sve detalji koje bi trebalo još više pojasniti do drugog čitanja. Prijedlog Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta ide u smjeru koji je nužan i Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika će ga podržati. Hvala lijepa.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Okrupnjavanje poljoprivrednih posjeda dakako da u zeleno-lijevom bloku u potpunosti podržavamo i tu namjeru, međutim ne možemo ne izražavati iste sumnje koje su ovdje već danas više puta izgovorene. Iskustvo je takvo kakvo je. Osobno sam daleko najviše upoznat sa situacijom koja je baš ovdje na prostoru Zagreba. Kada se pogleda snimka Grada Zagreba tu se vide brojne velike poljoprivredne površine, prije svega kao potencijal, zatim tu se dalje širi na Zagrebačku županiju, na Prigorje, na Zagorje i već smo čuli danas da su prostori Zagrebačke županije upravo te parcele još bitno smanjenije nego što je to prosjek na državnoj razini i/ili je gotovo kako je rekao kolega dolje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje je 0,20 i ne znam koliko je rečeno hektara po, u prosjeku po parceli. Gđa. ministrica je rekla da posljedice ovog pilota u kojem će se 18 tisuća hektara komasirati da bi to na kraju trebalo rezultirati da više nema diskrecijskih davanja zemlje u zakup i sve ove probleme. Na pitanje moje gdje ste vi mene i kolege zastupnike i javnost vjerujem ohrabrivali time da kažete da neće biti prodaje zemljišta, nadam se naravno i to vjerujem državnog zemljišta svakako ne to je jasno, međutim pitanje je hoće li JLS i nakon toga uz dozvolu ministarstva hoće li kada se te parcele onako stvarno povećaju hoće li to onda biti mogućnost da se za neke velike proizvođače na godinu koji dolaze ovdje hoće li oni dobivati koncesiju na nešto ali na 99 godina što je isto tako ovaj evo drago mi je da mi dajete znak da neće, želimo vjerovat da neće i da će to stvarno ići u tom smjeru. I mi svakako u zeleno-lijevom bloku nemamo se razloga bojati kada bi izvana dolazili stvarno ljudi kao što je primjer koji sam ovdje nekoliko puta već rekao, iz susjedne Austrije, iz Gradišća koje je vama sigurno svjetonazorski blizu da se podrži Gradišćanske Hrvate i tu činjenicu da su oni stvarno svjetski lideri u proizvodnji ekološke hrane, da sa takvim ljudima zajedno radimo nekakve zajedničke, ja ću reći i zadruge, ali kako god to nazovete kooperacije ako vas smeta taj zlokobni naziv, ja vjerujem da ne jer danas i u zakonima postoje zadruge, ne vidim zašto ne bi sa njima sve napredne i sve moguće oblike proizvodnje u tom smislu podržavali. Ja razumijem razloge da kolegice i kolege u tome koji se više bave poljoprivrednom ili koji baš dolaze u to i koji su u tome stručniji, daleko stručniji od mene, ali i ono što su meni ljudi pisali i na što su me upozoravali da zakon liči na to da se ipak obraća sjevernom dijelu, ono što ste i sami rekli da to nije, da se nisu javili ljudi iz jadranskog dijela Hrvatske gdje postoji taj gordijski čvor nerješivih imovinsko pravnih odnosa barem u ovom trenu, ali da se iz toga iščitava da će to zapravo veliki i eventualno srednji samo još povećati te parcele i ako je to nešto što pomaže velike sustave navodnjavanja, u redu. Toliko nam nedostaje sustava za navodnjavanje da neka se i to desi iako mi je drago da je koliko sam razumio kolegu Kolareka i on upozorio na to koliko su takvi sistemi, gdje se stvarno ekstremno ono velike površine samonavodnjavaju i koje idu onda pod isključivo monokulturu da je onda to opasno baš za sve ono što je danas važno i za što ćemo od europskih fondova lakše dobivati novac, a to je pitanje bioraznolikosti, to je pitanje krajobrazne raznolikosti. Da ne dođemo do toga da je ono što je posljedica ovoliko desetljeća zanemarivanja prostora poljoprivrednih površina i sve ovo što su kolege govorile i snimkama iz zraka iz svega, da zapravo danas nažalost osim tog problema sa divljači, ali mi de facto imamo na nekim od tih prostora ovaj jedino gdje imamo zadovoljenu tu minimalnu ovaj bioraznolikost u onim prostorima govorim gdje se događa preintenzivna proizvodnja koja se samo oslanja na umjetno gnojivo i na pesticide. Svjesni smo u zeleno-lijevom bloku, dakako da smo svjesni da se to ne može odmah premostiti. I ono za što se zalažemo i o čemu ćemo puno govoriti ubuduće to je pitanje kako to kod nas zovemo urbanom politikom hrane. Zagreb kao stvarno u tom smislu kažu optimalan grad, ni prevelik, niti premali, ali već sam spomenuo ovdje Prigorje, Zagorje, ali svakako Banija koja nam je odmah ovdje i uz Sisak koji je stradao u potresu, uz Karlovac koji je veći grad, uz podizanje Petrinje i Gline koji su totalno stradali u potresu uvjeren sam da bi kvalitetna provedba okrupnjavanja i njima pomogla da po logici kratkih lanaca opskrbe tamo stvarno te mlade obitelji imaju razloga dugoročno računati na to i da će u okrupnjavanju tih parcela naći ekonomsku računicu i smisao da mogu imati obitelji i djecu i nastaviti živjeti na ovim prostorima. Ono što sam pri tom rekao i sa čime zapravo namjeravam završiti ovo. Iz svega što je ministrica govorila i kada ste govorili o tome da više neće biti diskrecijskog davanja zemlje u zakup ponavljam to, međutim vidjeli smo kako nam se, kako su se javljali u javnoj raspravi i komora agronoma i javnobilježnički komora koji sve vide sebe kao priliku da na prostoru jedinica lokalne samouprave gdje pretpostavljaju da će biti nedostatak kvalitetne snage koje će educirane koja će moći provoditi komasaciju oni razumijem da nude svoje usluge. Međutim, u ovih 300 i netko je rekao 80 ja sam vidio unutra 313 miliona za 4 godine sredstava koji će biti za ovih 18.000 hektara tu, ja mislim da se mnogi ljudi vide u mogućnosti da se u to ugrade, a treba pri tom uzeti u obzir ogroman negativan reputacijski teret HDZ-a stranke na vlasti kada je pitanje korupcije na razini jedinica lokalne samouprave to svakako treba uzeti u obzir.

Poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Prije svega dobar dan, lijep pozdrav. Od 1954.-1990. kad smo živjeli u jednom drugačijem društvenom uređenju i u planskoj privredi komasaciju je prošlo 654.000 hektara zemljišta. Zato jer postoje razlozi zašto su ta društvena uređenja propala i zašto su se neke stvari mijenjali i ušli smo u liberalni kapitalizam. No ono što je zanimljivo da smo mi tada kada smo ušli u liberalni kapitalizam od toga odustali jer je to valjda bilo nešto što je relikt planske privrede, a puno razvijenije zemlje i gospodarski, ali i poljoprivredno od RH da ne kažem perjanice EU u brojnim područjima to rade u kontinuitetu 100 godina i nisu od toga modela odustajali. Onda naravno se postavlja jedno racionalno pitanje, ako smo ušli u jedan novi model, ako smo željeli ući u EU zašto nešto što neki rade 100 godina, što smo i pokazali u 40-ak godina da znamo očito dobro raditi, nismo uspjeli pokrenuti do 2022. znači ispada više od 30 godina. 30 godina bistrimo neke navodne poljoprivredne politike i strategije, pričamo više-manje stalno iste mantre. Imali smo brojne situacije gdje jednostavno smo imali možda i mogućnost napraviti određeni zaokret, ali u svim tim godinama smo ostali tamo gdje smo bili '92., '96., '99., 2007., 2015., 2022. čak štoviše mogli bi reći da ovih 30 godina ne da naša poljoprivreda nije stagnirala nego je samo neupitno propadala sa puno krivih događanja i krivih relikata koji su se pojavili jer je svakome ko je i malo pratio hrvatsku poljoprivredu jasno kako se u nekim fazama naše državnosti dolazilo do zemljišta, kako su ih neki koristili kad pričamo o državnim zemljištima, kako smo napravili politiku da nismo ni poticali proizvodnju nego smo poticali one koji su grebatorstvom došli do čim više zemlje, pa makar rasla makija i poslije toga nastajalo sijeno bitno je da idu poticaji. Tako da bolje ikad nego nikad i lijepo je znati da nakon 30 godina konačno krećemo u smjeru koji je nužan hrvatskoj poljoprivredi i koji mislim da se sad pokazuje sa ovim krizama koje je donijela korona i koju donosi ova inflacija koliko bi nam trebao biti važan korak prema jasnijoj i smislenijoj poljoprivrednoj politici, politici nakon koje ćemo moći reći da u puno više kultura i proizvoda Hrvatska je samodostatna i ne ovisi o uvozu, uvoznom lobiju i o tome što će se događati sa cijenama na svjetskim tržištima jer obično to je jedino i isključivo išlo na štetu hrvatske proizvodnje i hrvatskih građana. Ono što moram reći iz kuta SDP-a da ćemo pozorno pratiti razradu zakona prema drugom čitanju jer kao što se slažemo s time da je to potrebno smatramo da moramo napraviti još podosta izmjena, ne zato jer je namjera da pametujemo nego zato jer smatramo da je potrebno još ponešto koraka da bi sam zakon postao životan i da bi se mogao koristiti u realnim projektima, u realnim ostvarenjima, u realnoj proizvodnji i na taj način jačati hrvatsku poljoprivredu. Za kraj nešto ću reći kao gradonačelnik, imali smo mi jako puno promjena i u pravilnicima i u tome kako koristiti državna zemljišta i kako onda da jedinice lokalne samouprave to provedu u nekakvo djelo. No ono što jedino mogu reći je da sve to uvijek do sada je bilo skoro pa totalno neprovedivo ili je bilo posloženo da se unaprijed moglo znati kome će ići u korist i kome će to biti dobra stavka za nažalost daljnje bogaćenje, a ne za razvoj naše poljoprivrede. Tako da i sa aspekta jednog grada koji je čak i poznat po prehrambenoj proizvodnji koja je nastala iz intenzivne poljoprivredne djelatnosti, mogu reći da se nadamo i da ćemo nastojati i u budućim raspravama i o amandmanima doprinijeti tome da ovaj potreban zakon postane životan, postane provediv i postane puno kvalitetniji okvir za hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju nego što smo imali do sada. Kao gradonačelnik Grada Koprivnice i sami ste naveli da ste do sada imali različitih iskustava sa različitim situacijama, projektima itd. pa me zanima da li se možda vi u onih 23 jedinica lokalne samouprave koje su se javile i iskazale interes, to je onih 46.600 hektara i jeste li upoznati sa kriterijima koji će se gledati da se odabere onih 18.000 hektara? Svjedočili smo već i čuli smo da smo u veljači 2016. imali pilot projekt u pet županija koji je neslavno propao, između tih pet županija je bila i naša Međimurska sa pet katastarskih općina, čitam sad tu detalje, bilo je vrlo puno iskazanog interesa, ljudi su dolazili na skupove zaista je to se nadalo jel da će projekt zaživjeti, međutim od toga ništa. Mislim da se ne radi o 23 jedinice lokalne samouprave nego o 28 na kraju, ali dobro sve to dođe na isto. Dakle, naravno da smo upoznati sa kriterijima i da uvijek postoji taj neki interes, ali ono što sam rekao i u svojoj raspravi, dosadašnje sve izmjene, promjene, pravilnici, uredbe sve što se donašalo na kraju nažalost nije uspjelo zaživjeti u praksi onako kako su ljudi iz ministarstava zamišljali. Ja uopće nemam želju reći da je to bila namjera jer sigurno da su ljudi u datim fazama htjeli dati najbolje. No ono što se pokazalo na terenu jednostavno nije zaživjelo jer nije sad tu samo stvar samo kriterija, imamo mi još uvijek dosta veliki nered i u gruntovnicama i sad bi se mogli raširiti u jako puno polja, a nemamo baš toliko vremena jer samo da vam dam jedan mali štiklec da imamo situaciju danas u Koprivnici gdje jedno veliko državno zemljište koje koristi jedna velika prehrambena tvrtka sad ga moramo preslagivati na drugačiji način jel je konačno završen spor nacionalizacije iz doba komunizma.

Za sudjelovanje u javnom pozivu propisana je obveza prijavitelja da o svom trošku izradi jednostavno idejno rješenje komasacije. Za visinu iznos financiranja navodi se da je provedba komasacije i sufinancirana sredstvima EU u iznosu do, od 80% dok je sufinaciranje od strane prijavitelja do 20% Još jednom podsjećam i molim vas i vaše mišljenje da je sufinanciranje po programu ruralnog razvoja za provedbu komasacije bilo do 100%, ali je od tih sredstava iskorišteno točno 0% Pa vi ste zapravo sve rekli i u svojem pitanju. Dakle, činjenica je da smo jako puno vlakova promašili i zato smo dovedeni u situaciju da sad okej idemo napraviti neki korak, idemo pokušat spasit što se spasit dade, ali si moramo priznati da smo tu izgubili onaj vlak gdje smo to mogli sve dobiti 100% na teret nekoga drugoga, a ne ostaviti niti jedan udio u našim proračunskim sredstvima ili u sredstvima građana ove zemlje. Očito je da s jedne strane nije 30.g. postojala politička volja da se krene u ozbiljnom smjeru komasacije i promjene u hrvatskoj poljoprivredi, a ono što mogu reći iz terena, ali to je nešto što i vrapci na granama znaju iz medija da smo imali 30.g. poljoprivrednih politika koje su bile najčešće okrenute velikom krupnom kapitalu i zato nas nije bilo briga za nekakvu smisleniju i jasniju poljoprivrednu politiku. Poštovani zastupniče Jakšić, da već je rečeno gradonačelnik ste Koprivnice i u ovom smislu grada uređenog i sa velikom, velikom firmom koja radi baš sa poljoprivrednicima. Međutim zanima me slijedeće, čl. 2. govori o tome kako su svi postupci radi ove komasacije hitni. Mene zanima i rekao sam već da i mi u zeleno-lijevom bloku smo itekako zagovornici i mislimo da treba okrupnit zemljište. Međutim ono što nas brine kada ljudi sa terena kažu da svaki stvarni stručnjak od integriteta ako stupi u Povjerenstvo za komasaciju je gotovo sigurno već jednom nogom u Remetincu i onda se oni povuku, a uđe ekipa koja nije im problem niti nekoliko godina ležat jer će bit dobro plaćeni. Pa dobro ste postavili svoje pitanje i ja moram reć da nasreću u Koprivnici bar koliko ja znam nismo imali takvih slučajeva. No ono što sam rekao u svojoj raspravi, sustav je 30.g. posložen apsolutno krivo i bilo je jasno da se u nekim fazama poslagivao prema nečijim interesima, a naravno kad zagrebeš po nečijim interesima ideš to probat malo izvrnuti i napraviti drugačije da se nađeš u problemu.

zastupnica Anka Mrak-Taritaš, izvolite.

Moram priznat kad sam čitala ovaj zakon i pripremala se za ovu raspravu, to je onaj od jednih momenata kad sam nekako imala potrebu da ništa ne znam, da nemam nikakvo iskustvo od prije, da ništa ne znam i da zapravo samo razmišljam o dobrim idejama i dobrim željama i da se ne opterećujem sa svim onim znanjima koja imam od prije jer kad sva ta znanja koja imam od prije i kad čitam i proučavam zapravo me uhvati jedna mala onako zaista neću reći depresija, ali ne osjećam baš se dobro i ne vidim nekakvo svjetlo na kraju tunela. Kad uzmete malo i kad malo proučavate neke stvari postoje neke situacije koje se već 100.g. ponavljaju. Jedna od tih situacija je potreba izgradnje kanala Dunav-Sava od 1890 i neke, potreba o tome da se pruga u centru grada, rasprava o tome dal će se dignuti ili spustiti bilo je 1892. kad je … [[Govornik se ne razumije]] davao ostavku zbog toga, potreba navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta i potreba komasacije. U ovih 30-tak godina nije bilo niti jedne opcije političke koja nije govorila o potrebi komasacije i potrebi navodnjavanja i gdje smo, točno tu gdje jesmo. Mi sad ponovo 2022.g. idemo sa prijedlogom novog Zakona o komasaciji i ono što zaista s ove govornice je poruka koju šaljem predlagatelju, napravite si hodogram zbog sebe, ne zbog mene, ne zbog nas tu, nego zbog sebe. Napravite jedan hodogram da vidite koji su vam sve postupci, koji su vam sve koraci i koliko vam dana treba dana, mjeseci, godina za te korake kad je situacija idealna. Dakle, ja zaista uvijek razmišljam o kućicama i kad bilo što radim imam potrebe i crtati i crtam i gledam koliko mi je dana za nešto potrebno da bi na kraju se mogle donijeti odluke. Kolegice i i kolege, u ovom sastavu Sabora u bivšem sastavu na žalost to će biti i sljedeći mi ćemo ponavljati iste rečenice koje glase da su nam nesređeni katastar, da nam je nesređena gruntovnica, da nam stanje u katastru ne odgovara stanju na terenu, da nam stanje u gruntovnici vlasništva ne odgovara stvarnom stanju. Kako mislimo ovo napraviti bez toga? Točno kako? Nikako. Dakle, to će morati biti projekti koji jesu od velikog značaja i tu će se morati naći neka druga metoda i neki drugi način. Ako idemo ovom metodom i ovim načinom za 109 godina eto nas do sređenog katastra, ne pretjerujem, ne karikiram. Moram priznati da u ovom trenutku stvarno govorim nešto o čemu znam i o čemu sam se susrela i susrećem se dalje. Dakle, ako želimo da zaista imamo komasaciju, ako želimo da zaista komasacija uspije onda to treba biti snažna politička volja, snažna stručna volja sa idejom i vizijom što hoćemo. Nisam slučajno, dakle ja uvijek u zakonima čitam onaj dio koji razumijem, referiram se na dio koji se razumijem i referiram se na dio gdje imam nekakva iskustva. I nisam opće prakse i ne razumijem se u sve i ne želim se razumjeti u sve. Samo uzmite jedno rješenje. Dakle, prvo rješenje temeljem članka 32. da razumijete o čemu govorim. Dakle, mora se podnijeti zahtjev, mora imati u zahtjevu sve. Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku imate 30 dana za donošenje rješenja, sve sukladno zakonima. Na to rješenje nema pravo žalbe, ima pravo upravnog spora. Koliko u Hrvatskoj traje upravni spor pitam vas? Ne pitam vas koliko mjeseci, pitam vas koliko godina? Sve ove tehničke stvari smo sredili, odradili, napravili. Sad dolazimo do odluke o pokretanju komasacije, dakle sve to smo izdefinirali, skupili smo 50 plus 1. Oni imaju 67. Dakle, sve ono jesmo i sad dolazimo u ovaj formalni dio. Ja znam upravnih sporova koji su trajali godinama. Ja želim da komasacija ide, želim da komasacija uspije.

Ovdje sam imao potrebu svima vama pokazati fotografiju katastarske općine Roždanik, digitalni ortofoto. Ovo vam je druga katastarska općina Rajić Gornji. Ako gledate na katastarskom planu ovako izgleda Roždanik, ovako izgleda Rajić. I zašto sam imao potrebu pokazati vam, dakle upravo ovaj digitalni ortofoto plan? Zato što je katastarska općina jedna do druge.

Od tada čuli smo i danas u Hrvatskome saboru nije bilo, dakle slučajeva komasacije. Nakon Domovinskog rata očito da su bili neki drugi prioriteti, ali ova Vlada uz sve što je promijenila, ovo ministarstvo o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, imali smo Zakon o naseljima, sada imamo Zakon o komasaciji. Napokon dolazimo do točke šta smo radili 30 godina? Prošlo je. Što ćemo raditi sljedećih 30 godina? Idemo iskoristiti više od 300 milijuna kuna sredstava bilo iz 85% iz dakle Nacionalnog plana otpornosti i oporavka i ostalih 15% iz nacionalnih sredstava. To je bit i to je ključ. Nemamo vremena za odlagati upravo zbog ovoga. U katastarskoj općini Roždanik niti jedna parcela nije neobrađena, sve do jedna registrirana u ARKOD-u što nije slučaj sa katastarskom općinom Rajić Donji gdje više od 50% nije obrađeno privatnih parcela, a da ne govorim da niti su uvedene u sustav ARKOD niti dakle doprinose da ovdje na plodnom slavonskom tlu proizvodimo hranu. Upravo zbog toga na istočnom dijelu grada Novske pet katastarskih općina prije Domovinskog rata je komasirano, u potpunosti obrađeno i 100% tog zemljišta prijavljeno u ARKOD-u. Ostale su nam tri katastarske općine, Rajić Gornji, Donji i Borovac. Na njima se nalazi više od 2000 ha poljoprivrednog zemljišta, dakle koje nije uredno, nema ovakvu mrežu kanala, nema omogućen pristup svakoj parceli, javnom prometnicom nego upravo suprotno. Zbog potrebe da se i to zemljište uredi, ali dakle da se i ispuni svrha ovog zakona mi smo kao grad naručili, dakle projekt jednostavnog rješenja, komasacije za ove tri katastarske općine i cilj je vrlo jasan omogućiti povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvoriti uvjete za provedbu hidro melioracijskih zahvata, stvoriti uvjet za neometan pristup svakoj parceli. Mi sada imamo stotine čestica koje ne možete doći a da se ili ne zamjerite susjedu ili da nemate nekakvih neugodnosti. Okrupniti postojeće posjede, tako da do sada postojeći raštrkani posjedi nakon provedbe komasacije postanu i nastanu kao ekonomski održive cjeline. I to je bilo dakle pitanje o neusklađenosti granica katastarskih općina, mjesnih odbora jedinice lokalne samouprave upravo na ovom primjeru katastarske općine Borovac, a zbog odrađene komasacije nikad provedene mi imamo neusklađenu granicu jedinice lokalne samouprave Novske i Okućana, samim time i neusklađenu granicu županije Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske, a da ne govorim da stanovnici naselja Borovac za vlasničke listove moraju ići u katastarski ured dakle u Gradišku, za jedna dio svojih parcela, za drugi katastarski ured u Novskoj. Krajnji je rok da se zakon stavi u funkciju, da iskustvo koje je Hrvatska itekako imala prije Domovinskog rata, uredila svoje poljoprivredne površine učini to i sada nakon izglasavanja dakle ovoga zakona. Ukoliko bude bilo kakvih evidentiranih poteškoća nemogućnosti provedbe vjerujem da će ministarstvo kao predlagatelj, a i mi u postupku dakle donošenja ovoga zakona intervenirati i eventualne nedostatke ukloniti. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega, pa evo u vašem izlaganju čuli smo puno toga što ste učinili, što namjeravate upravo primjenom ovog zakona učiniti. Međutim, čuli smo i neke druge poglede, neka druga ograničenja. Mene zanima sukladno svemu onom što je predlagatelj odnosno ministrica u ime predlagatelja Vlade RH iz Ministarstva poljoprivrede najavila osim niza akata koji će ubrzati i olakšati, pojednostaviti upravo primjenu ovog novog zakona također su osigurana i značajna sredstva kroz Nacionalni fond za oporavak i otpornost. Mene zanima što smatrate da će donijeti osnovne poteškoće na terenu i da li će onima koji imaju drugačiji pogled ovaj biti zakon jednako dohvatljiv kao i vama. Pa upravo zbog toga i ova slika. Nema zornijeg odgovora od ove fotografije, od ovog ortofoto. Susjed u selu do ima sve sređeno, ima put, ima kanalsku mrežu, ima dakle puno vrijednije zemljište nego ono koje je neuređeno, koje je rascjepkano, koje je na više dakle katastarskih čestica, do kojih se nekih ne može doći, neke su poplavne, dakle prinosi nisu dovoljni. I ovdje u prijedlogu zakona i objašnjenju dakle jasno ste vidjeli da samo na kulturi pšenice možete komasacijom doći do 9% većih prinosa. Dakle, to je smisao i na taj način ljudima treba se vlasnicima objasniti zašto se ide u komasaciju. Nitko nema neugodno iskustvo ili ako je imao oni su, bilježe se u promilima, ljudi nisu zaboravili što znači kada se uredi ovakvo zemljište, kada napravite dakle raster prometnica gdje najnormalnije možete doći do svoga vlasništva [[Upadica: Hvala.]] što to znači. Poštovani kolega evo nisam imao dosada prilike pa koristim da izrazim svoje poštovanje ministrici i njezinu timu što su se uhvatili u koštac sa ovim problemom, okrupnjavanjem zemljišta radi bole proizvodnje u Hrvata i jasno više i hrane na hrvatskom tržištu.

Dakle, to je zakonski propisan postupak i naravno da se očekuje dakle nakon što se provede komasacija da u komasacijskoj gromadi više ne postoji niti jedna čestica koja je postojala prije. Ponavljam, imamo iskustvo, ljudi koji su provodili komasaciju i dalje dakle prenose svoja iskustva na mlađe kolege u sustavu katastra i gruntovnice i cilj je da se vlasništvo počiva na uređenim dakle dokumentima.

I tu vjerujem da nikakvih problema, naravno ako se poštuju procedure neće biti. Zastupniče Piletić govorili ste o primjerima u gradu Novska, znači onih katastarskih općina koje su komasirane i onih koje nisu.

Ako sam vas dobro razumio mislim da sam to već u svom uvodnom izlaganju rekao. Dakle, ove nekomasirane katastarske općine, dakle preko 50% zemljišta nije obrađeno.

Dakle, dovoljno vam govori da ljudi nisu zainteresirani sami sređivati imovinsko-pravne odnose i stanje na terenu. Zbog toga tu intervenira država. Imali smo 2015. zakon koji nije bio provediv, sada nećemo žaliti za prolivenim mlijekom idemo vjerujem hrabro dalje i ovaj javni poziv koji je ministarstvo raspisalo pokazalo je da zainteresiranih za provedbu komasacije ima. A razliku produktivnosti dakle samog zemljišta koje je komasirano od onog koje se obrađuje, a nije komasirano nažalost taj podatak nemam. Poštovani kolega, evo ovako kada čujem kako je to kod vas komasacija uspješno zaživjela pa neću reći da iz perspektive osobe koja dolazi iz Dalmacije osjećam evo pod navodnike malo ljubomoru, ali zasigurno kod nas to kud i kamo teže ide, evo vidim da ste ljude uvjeravali, uspjeli ste da je to za njihovo dobro, da su veći benefiti, dodana vrijednost kada je zemlja komasirana, kad je znači okrupnjena. U Dalmaciji jasno ljudi su često puta i emotivno vezani za zemlji i kada idete udarati jel na to područje često puta doživite neuspjeh. Vi ste zasigurno imali javna savjetovanja i razna uvjeravanja od strane zasigurno i struke, evo što nam sugerirate nama u Dalmaciji koji kako sam rekao smo dosta i emotivno vezani iako nema pragmatičnosti u tome. Pa kolega Brčić ništa manje u Slavoniji mi nismo manje emotivni, tako da što se tiče zemlje zakon je jasno ovaj prijedloga zakona predvidio da u komasacijskoj gromadi naravno da unesena površina vlasništva mora odgovarati površini koju ćete dobiti u diobi komasacijske gromade i da položaj mora bit donekle istovjetan onom koji ste imali. Dakle, neće nitko ostati bez svoje zemlje pa će reć ja izgubio djedovinu. Ne, ta djedovina će bit ljepša, urednija, kvalitetnija i produktivnija.

Poštovani kolega. Drago mi je što ste u svojoj raspravi poslali poruku može se. Može se i mora se u razdoblju koje je ispred nas i sigurno da smo prijedlogom ovog zakona pokazali političku volju da se to napravi. Sigurno je da postoje određeni problemi na koje smo danas i čuli tijekom rasprave, ali ja bih samo napomenula da i vlasništvo i odnosi koji postoje neriješeni nisu identični na cijelom području RH. Mi imamo županija gdje su i katastar i gruntovnica riješeni, pa čak bi mogli reći i dobro za razliku od nekih drugih gdje je to još uvijek u početku jel rješavanja, tako da nemojmo sve gledati istoobrazno. Ono što želim poručiti i nesređeni imovinskopravni odnosi ne smiju biti prepreka.

Da sam ja očajavao i bio pesimist kao neki kolege jutros kada su napadali ministrici, a da ništa poduzeli u svojim sredinama po pitanju poljoprivrede onda ja zasigurno ne bi u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede proveo geodetski elaborat u katastarskoj općini Brestača gdje smo više od 100 hektara državnog poljoprivrednog umjesto 300 čestica dobili tri čestice koje su nastale još ranijom komasacijom. Dakle, naravno da se može. Iskustvo koje mi imamo i u izmjeri koja je trajala gotovo 10 godina govori naravno da će bit poteškoća ili problema, ali to ne umanjuje činjenicu da smo u rješavanje problema krenuli, kolikogod bude trebalo. Želimo da ova lijepa naša bude i ljepša i urednija i vidimo svaki dan da se to događa. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega. Evoga, znamo da je i najvažnija problematika koju smo evoga danas i čuli da su to neraščišćeni zemljišno pravni odnosi da bi se sprovela prava komasacija. S obzirom da dolazim iz Općine Sv. Ilija gdje smo proveli katastarsku izmjeru znači kompletno i onda kad smo prvi dio koji smo napravili je bilo snimanje iz zraka i onda smo tek u pravilu vidjeli koliko i kako su sve te naše čestice raspoređene, složene, di su svi ti putevi i di se treba napraviti, znači dobili smo jednu cjelovitu sliku. Pa vas ja sad pitam da li bi bilo dobro da se za potrebe komasacije i uvede da se najprije snimi jedan teren iz zraka pa da se onda točno vidi svi problemi koji se nalaze na terenu? Pa dakle u RH u nadležnim tijelima, bilo da je riječ o Državnoj geodetskoj upravi dakle Ministarstvu graditeljstva postoje dakle digitalni ortofoto planovi dakle svi su tereni na području RH snimljeni. To su javno dostupni podaci koji se mogu operabilno pretraživati i koristiti i za saborske rasprave i za rješavanje svih mogućih poteškoća u raspolaganju zemljištem, bilo da je poljoprivredno ili građevinsko. Naravno da upravo ovakva slika govori više od tisuću riječi kada stavite da je katastarska općina jedna do druge, razlika nebo i zemlja po pitanju sređenosti poljoprivrednog zemljišta. Ovo je najbolja poruka zašto nam ministrice komasacija nužno treba. Kolega vi ste u vašoj raspravi odnosno mogli smo vidjeti da ste napravili puno pripremnih radnji. Jedni ste od 28 jedinica koje su se prijavile na javni poziv koji je objavilo ministarstvo, znamo da su sredstva osigurana jednim dijelom i kroz NPOO. Okrupne table jamče uštedu vremena novaca, ali i ostanak u ruralnim područjima što je u ovim demografskim situacijama po meni i najbitnije.

Pa ja vjerujem da mi u našoj jedinici lokalne samouprave jesmo, dakle i po pitanju kadrova koji rade u gradskoj upravi, da li po pitanju ljudi koji rade u gruntovnici, u sklopu Ministarstva pravosuđa ili u ispostavi katastra Državne geodetske uprave ovdje u Novskoj. Za sve oni koji nisu ekipirani zakon je isto također predvidio mogućnost da se koriste kadrovi iz dakle jedinice područne samouprave, iz Ministarstva poljoprivrede i na taj način vjerujemo da ćemo kao društvo i kao zajednica i kao država sasvim sigurno odgovoriti dakle po pitanju izazova biranja kadrova za provedbu komasacije kroz predloženo povjerenstvo kako je to zakon i predvidio. Moramo bit ekipirani na terenu gdje svakodnevno raspisujemo natječaje za prodaju ili dakle koncesiju odnosno najam državnog poljoprivrednog zemljišta. Poljoprivrednicima zemljišta treba.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice, kolegice, kolege, pa evo ovaj prijedlog zakona ako možemo definirati glavni cilj odnosno jedan od najvažnijih ciljeva sigurno je smanjenje administrativnih zapreka u provedbi komasacije kako bi na taj način povećali ukupne poljoprivredne obradive površine i povećali produktivnost odnosno konkurentnost samih poljoprivrednih proizvođača. Da je to tako odnosno da je dosta u ovome prijedlogu zakona sve precizno i jasno razrađeno govori i ovaj precizan i jasan hodogram provedbe komasacije sa vrlo jasnim i definiranim zadaćama sudionika i sa jasnim i definiranim rokovima provedbe tih zadaća. Ministarstvo objavljuje javne pozive, ministarstvo objavljuje javne pozive za izvođenje stručnih geodetskih poslova, odluku o izradi prijedloga … [[Govornik se ne razumije.]] rješenja također jedinica lokalne samouprave, ministarstvo odobrava itd., da ne nabrajam sve korake koji su u samoj provedbi. Ovaj doista su oni vrlo, vrlo precizno navedeni i što je najbitnije da je smanjen broj ukupnih tijela koji su uključeni u provedbu komasacije sa 17 na nekih 11 što nam na neki način garantira pojednostavljenje cjelokupnog ovog, ovog postupka. Bez obzira na ovaj administrativni cilj ukupno najvažniji cilj sigurno je i konačni cilj povećanje poljoprivredne proizvodnje i na taj način povećanje i konkurentnosti i naših poljoprivrednih proizvođača na tim površinama i u konačnici opstanak odnosno ostanak naših, naših sela. Stanje na terenu i potrebe za provedbom komasacije sigurno su različite, to su govorili i neki govornici prije mene ovaj i razliku se od pojedine regije do regije u RH. Na prostoru Baranje komasacija je provođena negdje takom '70.-ih godina prošlog, prošlog stoljeća, znači prije pedesetak godina i ona je tada rađena za potrebe tadašnjih tehnologija odnosno mehanizacije poljoprivredne itd., to su bile površine negdje oko 5 do 10 hektara itd. su se okrupnjavale. Danas je ta situacija bitno drukčija. Sigurno da za potrebe današnje mehanizacije za prosječne aktere preko 100 konjskih snaga svaka površina ispod 5 hektara je praktički neisplativa pogotovo kad uzmete u obzir da su te poljoprivredne površine često puta udaljene od 5 do 10 pa nekada čak i više desetaka kilometara od sjedišta OPG-a i onda kad uzmete cijene današnje eurodizela itd. odnosno, odnosno ovog plavog dizela vidite da doista je rentabilnost takve poljoprivredne proizvodnje upitna i da doista moramo što hitnije i što prije krenuti ka tom okrupnjavanju odnosno provedbi, provedbi ove, ove zadaće. Ovim prijedlogom zakona daje se velika uloga i značaj jedinicama lokalne samouprave, no ja ću napomenuti da su jedinice lokalne samouprave i dosada imale vrlo važnu ulogu u gospodarenju i upravljanju poljoprivrednim zemljištem. Upravo kroz programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem jedinice lokalne, lokalne i regionalne samouprave su trebale i sugeriralo im se i pokušavale su neke više uspješno, neke manje uspješno okrupnjavati, okrupnjavati čestice u tehnološke cjeline i kroz, tada kroz natječaje za prodaju, za zakup ili koncesiju na taj način te, te površine okrupnjavati. Kažem neki su u tome više bili uspješni, neki manje, no evo danas na, na imamo doista možemo reći i pozitivnih primjera. Kažem ja tamo imamo primjere gdje na takvim površinama koje su sada negdje u prosjeku oko 7-8 hektara u komadu ovaj uspješno se provode i nekakvi drugi zahvati odnosno sustavi navodnjavanja izgrađuju itd. to, to je mislim jedan od ovako malo pozitivnijih primjera. Isto tako na terenu i svjedočimo i jednom po meni pozitivnom procesu da sami poljoprivredni proizvođači jednostavno zamjenama odnosno spajanjem svojih poljoprivrednih površina, svojih čestica okrupnjavaju te površine i na taj način, na taj način postaju konkurentni odnosno poboljšavaju svoju poziciju. Mislim da bismo trebali razmisliti, naći načina, mogućnosti kako da te površine na neki način formaliziramo odnosno da to provedemo da uštedimo i trošak tim poljoprivrednim proizvođačima i državi da se na neki način kroz nekakvu humanu ovaj da se to na neki način provede i da kažem izbjegnemo nepotrebne, nepotrebne troškove o tome jel.

Poštovani kolega, pa evo vidimo da je primjedbi i primjeni i provedbi ovog zakona prethodilo više problema koji su bili manje-više čak i realni i objektivni, međutim evo pozitivan primjer koji ste vi pokazali kroz svoju raspravu i poštovani kolega iz Novske ste pokazali da unatoč problemima da se puno toga moglo odraditi i puno toga pripremiti i spremnije dočekati provedbu ovog novog zakona koji je pred nama. Probleme možemo svesti kao najveće, najveći problem imovinskopravne odnose, međutim možemo ih nazvati i sociokulturološkim odnosima, relacijama, tradicijskim relacijama u različitim regijama RH.

Hvala kolega na pitanju. Ovaj, doista međutim ovdje je predviđeno, vidjeli ste da su, doista ovaj puta predviđena i konkretna sredstva za provedbu komasacije, u '22.g. to je negdje 18 milijuna kuna, pa je onda negdje '23. 40 i nešto, pa onda 90 milijuna kuna u '24.g. i mislim da će ta sredstva doista biti dostatna ovaj.

Kolega Šašlin, svrha ovog novog Zakona o komesaciji poljoprivrednog zemljišta je okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, zatim rješavanje imovinskopravnih odnosa, zatim veća vrijednost zemljišta, bolji uvjet za rad i obradu zemljišta, a jedna od glavnih ciljeva je unaprjeđenje ruralnog područja na kojima mi živimo, a poglavito ruralnog područja na kojima će se provoditi komesacija, pa možete li to malo prokomentirati koje će to bit prednosti.

Mi imamo takvih dosta sada, njih ne možemo zvati kao mali koji rade preko 100 i 200 hektara zemlje, ovaj moramo im omogućiti da doista na, na tim svojim parcelama primjenjuju maksimalnu odnosno zadnju, zadnju tehniku koja, koja postoji i koja je naj, najsvrsishodnija trenutno u poljoprivredi. Ali isto tako moramo omogućiti i ovim manjim poljoprivrednim proizvođačima koji se bave možda povrtlarstvom, voćarstvom itd. da i oni svoje na neki način parcele, parcele ukrupne i da povećaju poljoprivrednu proizvodnju odnosno da ju učine rentabilnijom jer sami troškovi kažem prvo dizela vidite i sami kolko, kolko sada skaču i svega toga ovaj jednostavno dovode u pitanje takvu proizvodnju.

Evo moja najveća je 4,2 hektara od 27 i ja bih volio kad bih imao barem po 5, no međutim cijena eurodizela ne igra toliko veliku ulogu u samoj rentabilnosti proizvodnje ako se racionalno proizvodnjom i strojevima radi. Poljoprivrednici sami znaju jako dobro izračunati kolika je ta njihova rentabilnost i kolike površine oni mogu obrađivat. Ja obrađujem zemljište na području grada Kutine koje je bilo komasirano tamo '60.-tih godina, postoje sitnije parcele, postoji dio koji je nekada radio PIK, danas to radi netko od gazda, nema mogućnosti da se, ovo bi se trebalo oduzet ljudima jer nema mogućnosti da se to sada nešto okrupni, znači stvari su podijeljene, komasirano. Poštovani kolega Lenart, apsolutno se slažem s vama i ja sam rekao i u svom izlaganju da su, situacija na terenu je bitno različita od istočne Slavonije, Baranje do zapadne Slavonije, Like, da ne govorim o Dalmaciji jel i doista je ovaj zakon mislim da omogućava odnosno osigurava provedbu komasacije upravo tamo gdje se bude pokazao opravdani interes i gdje se iskaže želja onih vlasnika zemljišta koji doista žele i koji imaju potrebu za, za provedbom komasacije.

Međutim, ovdje na ovim prostorima gdje su to već tradicionalno su na neki način manje parcele, ja znam da će tu biti poteškoća, ali evo ostavlja se mogućnost svima da doista se dogovore i da i država pomogne da to realiziraju svoje interese.

Međutim, mi smo mogli danas tu jutros u saboru čuti da ministarstvo uvaljuje ovaj posao iz Zakona o komasaciji, kao i o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištima JLS. Po vašem mišljenju tko je najviše zainteresiran, tko ima najviše financijskog benefita da se stanje u poljoprivredi što je više moguće sredi i po pitanju stavljanja državnog poljoprivrednog zemljišta u funkciju, kao i po pitanju dakle provedbe komasacije na terenu?

Oni doista najbolje znaju što im je u ovoj situaciji i inače u inim drugim situacijama činiti, da li je tamo komasacija, trenutno govorim o komasaciji, potrebita ili nije, ali isto tako oni su najbolje znali i prije kada se raspolagalo poljoprivrednim zemljištem. Mi smo imali u Osijeku tamo, tamo ispostavu jednu agencije koju jednostavno u 4.g. nisu napravili doslovno ništa. Uvaženi kolega Šašlin. Pa ovdje se često kad se govori o poljoprivredi javnost može steći jedan pogrešan dojam, a taj je da prvo i prvo brojka kojom se barata da je to nekih 750.000 hektara neobrađene površine što apsolutno ne stoji i ne znam gdje je taj podatak iščitan, ali se stvara dojam da u biti je to uglavnom državno zemljište. Obrnuto, zato i je ovaj Zakon o komasaciji dobar, imamo puno privatnih parcela gdje su vlasnici razasuti diljem svijeta, ne rješavaju se imovinskopravni odnosi i upravo te parcele stvaraju problem za ovo o čemu danas govorimo. Poljoprivrednici koji se bave poljoprivredom žele te parcele i kupiti, ako treba i otkupiti, no imovinskopravni odnosi su složeni, zamršeni i to stvara problem. No to nije državno zemljište, to je uglavnom riječ o privatnom zemljištu. Pa evo ovako ja vam mogu govoriti iz onoga dijela gdje ja doista poznajem situaciju, a to je znači na onim predjelima odnosno ravničarskim dijelovima cijele naše Slavonije i Baranje tu ćete vrlo malo naći neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, vrlo, vrlo malo. Znači ono zemljište koje je isplativo za proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju to je uglavnom i obrađeno. Uglavnom mislim da se radi o brdskim područjima gdje imamo male usitnjene parcele koje su neobrađene, često puta su to i parcele koje se vode kao pašnjaci itd. i na kojima je pitanje rentabilnosti bilo kakve poljoprivredne proizvodnje. Zato statistika kako kaže se da je točan zbir netočnih podataka, često puta se s tom brojkom od 700.000 hektara onako olako barata kao nije to obrađeno itd., a pitanje da li bi to uopće, da li ima iskazanog interesa uopće pojedinaca odnosno poljoprivrednih proizvođača za obradom tih i takvih poljoprivrednih površina.

Ma kad pričamo stječe se dojam, ja ne bih htio da se stječe dojam da osobno ja ili moj klub da smo mi protiv Zakona o komasaciji. Ne nismo, itko tko se imalo razumije u poljoprivredu taj jedino što može znati da okrupnjavanjem i povećanjem površine pojedinih čestica gdje se provodi poljoprivredna proizvodnja je jedan od glavnih preduvjeta da bi ona mogla biti efikasna. Sad je li to bitno na cijenu plavog dizela ili je to bitno kad dođe kombajniranje pa da ta grdosija od šest metara mora ići na 16 malih čestica, to su sad teme koje puno ljudi tu nikad se u praksi s time nije srelo i o tome neću pričati, to su one čiste tehničke stvari usko specifične. Ja ono što oću reć da svakako pa podržavamo Zakon o komasaciji, ali ono što moram upozoriti, mi moramo upozoriti kao oporba da ste tu da se taj zakon provede i da taj Zakon o komasaciji bude efikasan. A kako će on biti efikasan kad u vremenskom periodu u nekom roku od par godina može izaći van sa egzaktnim činjeničnim stanjem i reć od 18.000 hektara koliko smo mi i planirali smo ostvarili toliko i toliko. Gdje sam ja pomalo skeptičan? Pomalo sam skeptičan što stvarno vidim da je agronomska struka tu nekako maknuta sa strane, uz dužno poštovanje i geodetima i državnom odvjetništvu, i katastru, i zemljišnim knjigama, mislim da je agronomska struka maknuta sa strane i da vidimo da na tim pojedinim česticama da nam se ne dogodi što nam se u povijesti događalo da smo imali raznorazne potpore pa su ljudi dobili potporu od 16.000 kuna po hektaru, da se bave proizvodnjom breskvi u okolici Karlovca i potroše se ogromna sredstva, nigdje breskve, nigdje proizvodnje, nigdje proizvoda. To je bilo i sa orasima. Ono što mi moramo napravit, moramo napraviti da uključimo struku, da vidimo što se na toj gromadi misli proizvoditi toj jedinici lokalne samouprave čega fali, ko je u najvećim problemima. Ako su u toj jedinici lokalne samouprave najveći problem imaju mljekari, pa dajmo prednost tim mljekarima da ne uništimo tu proizvodnju mlijeka. Ako su to poljoprivredni proizvođači koji se bave tovom junadi, dajmo njima prednost ajmo jednom uključiti i agronomsku struku, ajmo jednom maknut sa strane populizam i sitne špekulacije i ajmo napraviti jedan efikasan zakon koji neće kočit. Moram još jedanput se vratit kad sam govorio u ime kluba, pa nemojmo napraviti sa zakonom o komasaciji zakon o potresu koji imam dole na Baniji i jednostavno to. Da, pozdravljamo Zakon o komasaciji, ja sam skeptičan da jedinice lokalne samouprave same na svojim leđima mogu iznijet uz dužno poštovanje pojedinim gradonačelnicima koji u svojim sredinama to rade na kvalitetan način. Mislim da u Strategiji poljoprivredne proizvodnje država mora nositi tu komasaciju na svojim leđima, morate odrediti jednu osobu u ministarstvu koja će bit sinonim kad je bilo tko vidi na televiziji da se kaže e evo ovaj će sad počet pričati o komasaciji. Napravili smo to, to, to i to, a ne da nam se dogodi da mi cijelo vrijeme padamo na proceduri. Pa danas nije lako otić u banku otvorit tekući račun moraš imati hrpu papirologije, a kamoli ćeš 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta kad u 30 godina nismo ništa napravili efikasno napravili s jednim zakonom. Pa nećeš pa to je čista utopija. I siguran sam da to provođenje zakona ma neću reći siguran, ali skoro da sam siguran da možda i vi nećete bit ministrica, doće neko drugi pa će on pričati neku svoju priču sa nekim drugim suradnicima, od toga poljoprivredni proizvođači nemaju ništa. Ovo nisu teme za sitni populizam, ovo nisu teme za dobivanje političkih poena.

Poštovani kolega Vukas. Plan izrade podzakonskih akata nije poznat, a završetak ulaganja u iznosu od 250 milijuna kuna predviđa se do kraja prvog kvartala 2026. kada bi se trebalo komasirati oko 18000 ha zemljišta, a ovaj zakon je tek u prvom čitanju. Također nije jasno da li će se aktivnosti u provedbi komasacije nastaviti u programskom razdoblju 2023. do 2027. ili će se financirati samo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Jer naime javnost nije upoznata sa sadržajem strateškog plana u okviru zajedničke poljoprivredne politike kao i činjenicom da li se planira provesti nastavak komasacije. Pa tu zabrinutost koju ste iskazali kolegice i ja iskazujem isto i moje neke su slutnje upravo da će se to i dogoditi, da se taj plan neće provesti jer ja ne vidim, ne vidim stvarno uz dobru volju ne vidim da će se to moći napraviti.

Ako želimo okrupniti 18000 ha i pomoći poljoprivrednim proizvođačima mene već polako ježi ta teza nacionalni plan oporavka, EU, novci iz Europe. Pa mi moramo kao država biti svjesni da mi moramo sami ulagat u svoju proizvodnju. Kad smo prihvaćali strategiju nije bilo rata u Ukrajini.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega. Vi ste se u raspravi kad ste raspravljali u ime kluba, a i u pojedinačnoj referirali na ulogu i značaj agronoma. Dakle, to vam je uvijek tema forme i sadržaja.

Ali sam nekako istog mišljenja kao i vi, da oni koji trebaju u krajnjoj liniji zadnju odluku donijeti su agronomi. Jednako tako mislim da je u jednom odgovoru već bilo kad se referiralo i u javnom izlaganju su agronomi i udruge agronoma ukazivali na taj problem i onda im je bilo odgovoreno da su oni aktivno sudjelovali, aktivno sudjeluju i u pripremi zakona a i svega ostalog.

Mislim da uz sve ove druge struke koje moraju biti uključene, znači i geodeti i zemljišne knjige i katastar mislim da agronomska struka treba nositi i ovaj projekat na svojim leđima, jer da nije tako onda ne bi ministrica Vučković u ime Ministarstva poljoprivrede ni iznosila ovaj Prijedlog zakona o komasaciji. I to me na neki način žalosti, jer razgovarao sam sa mnogo profesora sa Agronomskog fakulteta i nisam stekao dojam da je ta agronomska struka baš konzultirana u tolikoj mjeri u kolikoj bi trebala za provedbu ovog zakona, za pripreme ovog zakona. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vukas svakako tko se iole malo razumije u poljoprivredu, pa čak i da se ne razumije, da je gleda iz naslonjača znači da komasacija je nešto što je vrlo bitno, nužno okrupniti zemljište, riješiti na kraju krajeva zemljište. No, da bi imali tu uspješnu poljoprivredu moramo imati tu dodanu vrijednost, ne možemo biti samo sirovinska baza. I to je jedan od problema. No, ono što ja smatram i mislim da nepoštene trgovačke prakse doduše nanose možda i najviše štete hrvatskoj poljoprivredi, evo konkretno mljekarima gdje mljekari proizvode mlijeko po dvije kune i dvadeset lipa, a u trgovačkim lancima ono se penje i do 11, 12 kuna. Znači i te nepoštene trgovačke prakse i nepoštene trgovačke marže koje su postale svakodnevnica u Hrvatskoj u biti ruše temelje ovoga o čemu mi pokušavamo govoriti u Hrvatskom saboru.

Država je trebala na vrijeme pomoći svojim mljekarima, država je trebala na vrijeme pomoći svojim tovljenicima koji se bave tovom svinja, država je na vrijeme trebala pomoći govedarskom sektoru i dogodilo se što se dogodilo. Dogodilo se da nas je preplavio uvoz, a da naša proizvodnja iz dana u dan sve je manja. Dogodilo se da naši kvalitetni proizvodi tu prije svega mislim na pšenicu, kukuruz, ječam, zob se izvozi vani odmah nakon žetve, a pitanje kakve proizvode uvozimo iz svijeta, Europe, nebitno. I to su stvari gdje se strateški nije sa poljoprivredom gospodarilo kako se treba gospodariti, a da se gospodarilo ne bi imali toliko tisuća neću govoriti broj neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Poštovani kolega doktor sciencie Hrvoje Kutnjak sa Agronomskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu kaže da Hrvatska ima zemlje za hraniti 11 milijuna ljudi, a onda imamo još toliko zemlje ne samo da hranimo 11 milijuna građana nego da izvozimo hranu. Situacija u Hrvatskoj je nešto drugačija. Mi uvozimo više od 50% prehrambenih proizvoda, dakle mi uvozimo. Zanima me da li mislite da će ova treća sreća komasacije, znamo 2009. jel' tako, pokušaj, strateški dokument pokušaj okrupnjivanja. Da li je ovo treća sreća da će komasacija uspjeti i hoćemo li napokon krenuti evo u bolju budućnost što se tiče proizvodnje i zaštite naših poljoprivrednika. Hvala na pitanju. Ja mislim da ta treća sreća neće uroditi nekim velikim plodom, na žalost. Volio bih da me brojke demantiraju, volio bih da to ne bude tako. Ali pratim tu poljoprivredu praktički od 2004. godine i jednostavno me, statistika me obori uz neku dobru volju, uz entuzijazam, uz neke želje da to bude stvarno dobro, da mi imamo samodostatnost poljoprivredne proizvodnje. Znači površine imamo, možemo proizvesti svega dovoljno za nas, možemo izvest. Brojevi nas demantiraju, jer da nas brojevi ne demantiraju ne bi bio toliki uvoz, a toliki mali izvoz. Ali što je najtragičnije mi ono kvalitetno izvezemo, a ono nekvalitetno uvozimo, a i pokazao vam je zadnji popis stanovništva kako stojimo u predjelima zemlje gdje je primarna djelatnost poljoprivreda.

Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicom, zastupnice i zastupnici.

To naravno utječe na konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, ima direktan utjecaj na upravljanje poljoprivrednim zemljištem u okolišnom, gospodarskom i ekološkom smislu. Imamo i pozitivnih primjera u kojima su jedinice lokalne samouprave bili svojevrsni pokretači komasacije u kojima su uspjeli moderirati dogovor između poljoprivrednika na terenu i tako okrupniti i parcele poljoprivrednog zemljišta. Da je usitnjenost parcela veliki problem za hrvatsku poljoprivredu govore i dosta izdašna sredstva koja su osigurana upravo za provedbu ovog zakona iz državnog proračuna iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti u iznosu od 313 milijuna kuna za razdoblje od 2021. do 2026. godine. Znamo da je poljoprivredna produktivnost u Hrvatskoj povijesno bila uvjetovana niskim kapitalnim ulaganjima u razvoj uz dodatne otegotne okolnosti kao što su problemi vezani uz konsolidaciju i upravljanje poljoprivrednim zemljištem. Niska poljoprivredna produktivnost posljedica je između ostalog ograničenog obuhvata sustava navodnjavanja, usitnjenosti, razbacanosti poljoprivrednih parcela, nedostatne zaštite i trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kao i nedostatne primjene najboljih proizvodnih praksi. Usprkos značajnim površinama poljoprivrednog zemljišta Hrvatska je ispod prosjeka EU po produktivnosti prirodnih resursa i po učinkovitosti kojom ih koriste naša poljoprivredna gospodarstva. Učinkovito korištenje poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je zbog toga što postoji znatan broj usitnjenih, međusobno udaljenih obradivih površina. Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva u 2020. godini prema Izvješću Agencije za plaćanje u poljoprivredi iznosila je 6,7 ha, stoga je potrebno stvaranje preduvjeta koji će omogućiti povećanje prosječne veličine poljoprivrednog gospodarstva između ostalog i procesima okrupnjavanja, odnosno komasacije poljoprivrednog zemljišta. Provedbom postupaka komasacije područja koja su trenutačno manje pogodna za poljoprivredu zbog loših uvjeta naravno da će postati atraktivnija za poljoprivrednu proizvodnju, postupcima komasacije između ostalog planira se izgradnja mreže pristupnih poljskih puteva sustava za navodnjavanje i melioraciju tamo gdje se pokaže potreba za takvim sustavima. Također postupcima komasacije stvorit će se preduvjeti za primjenu suvremenih metoda obrade poljoprivrednog zemljišta, a izgradnjom infrastrukture planira se omogućiti lakši i učinkovitiji pristup zemljištu. Provedba planiranih aktivnosti osim svega navedenog doprinijet će boljem upravljanju vodama i očuvanju voda, sprječavanju erozije i zakiseljavanju tla, očuvanju zraka, uređenju i zaštiti krajolika, povećanja zapošljavanja što će posredno i neposredno utjecati na obnovu ruralnog prostora i na opstanak hrvatskog sela. Mjere usmjerene na upravljanje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta predstavljaju prioritet nacionalne poljoprivredne politike. Strategijom poljoprivrede za razdoblje do 2030. godine prepoznata je ključna potreba postizanja veće usklađenosti između sustava poljoprivredne proizvodnje i agroekoloških svojstava proizvodnog okoliša kroz bolje planiranje korištenja zemljišta. U tu svrhu razvit će se i informacijski alati za prikupljanje podataka o zemljištu obuhvaćenom komasacijom sve kako bi se iskustva stečena kroz pojedine postupke komasacije mogla iskoristiti i u narednim komasacijama. Znamo da nakon donošenja Zakona o komasaciji 2015. godine i provedbe njegove prve faze od 5 pilot projekata u stvari došlo se do saznanja i potrebe da se zakon izmijeni što je ministarstvo napravilo i uputilo zakon u proceduru. U međuvremenu je raspisalo i javni poziv za iskaz interesa za provođenje postupka komasacije na koji se javilo 23 jedinice lokalne samouprave koje su ponudile 46600 ha poljoprivrednog zemljišta.

Poštovana kolegice Petir, evo ga na uvodnom izlaganju naše ministrice odgovorila je kako je za izradu ovog prijedloga formirano povjerenstvo koje je okupilo predstavnike Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa, Državne geodetske uprave i znanstvene zajednice.

Kolegice zastupnice. U povjerenstvu koliko ja znam bili su uključeni i profesori sa Agronomskog fakulteta tako da vjerujem da su oni vodili računa o uravnoteženosti i zastupljenosti agronomske struke. U e-savjetovanju ovog zakona točno je da Hrvatsko agronomsko društvo apostrofiralo taj problem jer su oni procijenili da agronomska struka nije dovoljno zastupljena i tim tragom smo mi na odboru zatražili od ministrice očitovanje.

Kolegice Petir, evo čuli smo da se Grad Novska javila na poziv za iskaz interesa za provođenje komasacije, pa imate li saznanja da li se još jedinica lokalne samouprave s područja vaše Sisačko-moslavačke županije koja je potresom pogođena javila, da li je zainteresirano i šta smatrate koliko će utjecati i pomoći ovo poljoprivrednicima komasacija kao sam zakon i provođenje?

Znam da su se javile 23 jedinice lokalne samouprave ja sam baš jutros ministricu pitala jer sam bila znatiželjna, htjela sam više čuti da li postoje neke regije u Hrvatskoj koje može iskazuju veći interes kao što primjerice smo znali čuti na odboru da su se na području Međimurja općine i gradovi sami organizirali nekako prirodnim putem zajedno sa poljoprivrednicima, pokušali provesti komasaciju, tako da nemam saznanja koje su to općine i gradovi se javili, ali prema onom što je ministrica odgovorila na moje pitanje da su zastupljene jedinice lokalne samouprave iz svih područja Hrvatske. Mislim da nam treba biti interes da ovih 46.600 hektara za koje je iskazan interes pokušamo naći financijska sredstva jer prema onom što sad znamo imamo novaca za 18.000 hektara, no uzdam se u to da evo kroz utvrđivanje prioriteta će komasacija biti visoko postavljena na ljestvici. S obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo u poljoprivredi odnosno poljoprivrednoj politici i Hrvatske i EU, zanima me da li biste mi mogli malo pojasniti činjenicu da kako ste rekli da prosječno poljoprivredno gospodarstvo u Hrvatskoj negdje oko 6,7 hektara, ako se ne varam prosječna poljoprivredna čestica odnosno je negdje oko 0,8 hektara. E sad uzimajući u obzir da imamo velike površine u Dalmaciji … gdje su te čestice znatno, znatno još brojnije odnosno usitnjenije, teško da ćemo tu nešto uspjeti i ovim Zakonom o komasaciji promijeniti da taj prosjek popravimo. Zanima me vaše mišljenje, vaše iskustvo vezano u odnosu na najrazvijenije poljoprivrede države zemlje članice EU poput ne znam Nizozemske, Mađarske, Poljske itd. kakvo je stanje tamo u odnosu odnosno nas u odnosu na njih? Da li je uvijek uvjet veličina gospodarstva odnosno veličina čestice za razvoj odnosno stupanj razvijenosti ukupne poljoprivrede pa i pojedinog gospodarstva? Pa naravno da se to ne može produktivnost isključivo uz samu površinu jer znamo da u Nizozemskoj doslovce svaki pedalj iskorišten, a i da te površine koje su u vlasništvu pojedinih poljoprivrednika i nisu toliko velike, ali je činjenica da se na svakom pedlju nešto proizvodi, bilo to cvijeće ili mljekarska proizvodnja ili tov svinja dakle nema pedlja koji je ne iskorišten. Kod nas evo slušali smo na primjeru nekih kolega koji su prije govorili da postoje površine koje jednostavno nisu privedene svrsi, razlog tome mogu biti imovinskopravni odnosi, ali postoji niz drugih razloga. Tako da sasvim sigurno okrupnjavanje može pridonijeti većoj produktivnosti, ali tu je i pitanje i navodnjavanja i nekih drugih praksi, pozitivnih praksi koji bi trebali češće koristiti i učestalije kako bi pomogli našim poljoprivrednicima. Kad sam ulazio u HS i kad sam tamo zaokružio da želim biti dio član Odbora za poljoprivredu nisam ni mogao zamisliti da ćemo u ovih godinu i pol dana održati 58 sjednica, da ćemo stvarno intenzivno i na plenarnim sjednicama govoriti o poljoprivredi. I ovaj zakon ide u prilog k tome, evo i vi kao predsjednica matičnog odbora, pa i ministrica, ministarstvo daju jasan signal da se nešto događa u hrvatskoj poljoprivredi. Da li je to dosta? Zasigurno nije. Može li više? Jače? Može. No ono što ja vidim u komasaciji kao projektu, neovisno na količinu hektara 18.000 hektara toliko imamo novaca, možda će biti i više je nešto što se mora početi rješavati i to vrlo brzo, a to je ono što nam donose klimatske promjene.

Vi ste potpuno u pravu, znači klima se mijenja, ona neminovno utječe na poljoprivrednu proizvodnju i to osjećamo doslovce svakodnevno iz godine u godinu, čak prema nekim projekcijama koje su znanstvenici i stručnjaci izračunali moglo bi se dogoditi da nam do 2050.g. prinosi padnu i za 8-10% ako ne obuzdamo klimatske promjene. To znači da moramo ulagati veće napore, posebno usmjeravajući es prema očuvanju biološke raznolikosti i koristeći dobre poljoprivredne prakse. U tom smislu sasvim sigurno i u ovom zakonu su prepoznati ti elementi koji ne idu samo za okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta što je važno i što je osnovna intencija već idu i u tom smjeru da se njegova i ekološka i ekonomska vrijednost očuva i unaprijedi. Da li vi smatrate da će se ovim zakonom odnosno kriterijima po kojima će se odrediti kojih će to biti 18.000 hektara hoće li se potaknuti više ekološka proizvodnja? Naime, s obzirom na ciljeve EU o povećanju površina pod ekološkom proizvodnjom na 25% površina koje zapravo i Hrvatska mora pratiti. Eko proizvođači smatraju da ekološka proizvodnja treba biti daleko više vrednovana i u kriterijima za ostvarivanje prava na korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta.

Pa svi ovi elementi koji spominjete su propisani čl. 6. novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu gdje bi se trebalo voditi računa o dobrim poljoprivrednim praksama uključujući zelenu gnojidbu i plodored i sve ono što je važno za poljoprivrednu proizvodnju. Meni je teško odgovoriti na vaše pitanje hoće li tih 18.000 hektara biti pod ekološkom proizvodnjom obzirom da ne znam koje su se jedinice lokalne samouprave javile, a koliko smo čuli ne zna ni ministrica što će stručno povjerenstvo utvrditi nakon što napravi evaluaciju. No u svakom slučaju poljoprivredno zemljište, Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je bio na odboru u konačnom prijedlogu zakona ima dodatno bodovanje za ekološku proizvodnju, tako da ekološki proizvođači jesu nagrađeni.

Poštovana ministrice. Kolegice i kolege. Komasacija je svakako nužan proces u onim predjelima u kojima treba obaviti, ali on je isto nužno i bolan i kompliciran za mnoge dionike tog procesa. Ne znam. Moram priznati da evo ministrica ima volju i trudi se rješavati nagomilane probleme u poljoprivredi u ovih 30 godina, no bojim se da oni resursi s kojima upravlja ovo ministarstvo nisu dovoljno niti zainteresirani niti kapacitirani u velikom dijelu da opće žele pridonijeti maksimalno rješavanju svih tih problema koje hrvatska poljoprivreda nagomilala. Kaže da će se postupcima komasacije smanjiti broj katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta po vlasniku. Mi imamo danas i efikasnijih metoda, bržih kojima možemo smanjiti broj čestica. Primjerice, parcelu od 4 hektara koju sam složio kupio sam od nekoliko vlasnika 12 čestica i kada bih sada želio izbrisati granice između tih čestica da to bude jedna čestica morao bih raditi elaborate, mjernike i to bi me koštalo više nego što to zemljište vrijedi kada se je nabavljalo. Znači pojednostavimo to jednom administrativnom mjerom, tko želi izbrisati čestice i pretvoriti sve u jednu neka to država o svom trošku za njega odradi i slika će biti drastično drugačija nego što je ona danas. Znamo kako su se odradile privatizacije na hrvatski način, znamo kako su se odradile podjele državnog poljoprivrednog zemljišta na hrvatski način, pa evo normalno da se svako sumnja tko ima poljoprivredno zemljište ili nekakvo drugačije da će i komasacija biti odrađena na hrvatski način. Moji roditelji su cijeli svoj život imali traume od komasacije iz šezdesetih godina kada im je uzeto kvalitetno, dodijeljeno im je manje kvalitetno jer nisu pripadali boračkim partizanskim familijama, a oni koji su pripadali dobivali su ono što je najbolje. Bojim se da bismo mogli i u tom smjeru danas ić, ne tvrdim, ali moguće. Svaki seljak je sentimentalan prema svojoj njivi. Ja svoje imanje slažem 30 godina, 30 godina popravljam zemlju, proširujem, znam za svaku svoju parcelu pa i onu najmanju od 2.500 kvadrata na koji način je treba izorati, kuda ona treba vodu propustiti i suprotstavljam se tim tvrdnjama da manje parcele nisu rentabilne. Pogledamo sjever Italije, pogledamo Austriju pa zar su njihove poljoprivrede loše? Ja mislim da nisu. Da su oni jednu svjetlosnu godinu ispred nas.

Bitno je proizvoditi na svakom komadiću zemlje. U 30 godina hrvatske novije povijesti mi danas nemamo dovoljno hrane, nemamo dovoljno energije, znači da smo promašili u svim poljoprivrednim politikama. Zbog čega se nije komasacija napravila prije 20 godina? Ili smo možda došli, pretpostavljam, da smo državno poljoprivredno zemljište otprilike tu negdje sada kroz natječaj podijelili, izlazi moratorij za kupovinu zemlje, pa možda mi sada trebamo i to privatno okrupniti da stvorimo neke nove veće parcele jer bivše koje su stvarane, stvarane su u vrijeme komunizma kada se je lakše oduzimalo i okrupnjavalo, pa da pripremi to za one koji nisu zainteresirani za male parcele. Pretpostavka, dao Bog da nije tako. Statistika nam govori da smo sitni, vjerujte mi da nismo baš tako sitni. Mi danas zbog europskih fondovima radimo usitnjavanje, stvaramo mala gospodarstva jer gospodarstva ispod 30 hektara vrlo teško dobivaju novac iz fondova pa onda dio prebacuju na mlađe, stvaraju 5,6,7 hektara i stvaraju nova manja gospodarstva kako bi barem nešto povukli.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Lenart vi ste me zapravo, vaša rasprava je otvorila jednu drugu priču, a to je mi danas zaista govorimo o tom velikom broju katastarskih čestica, ali vi ste jasno na svom primjeru i to je uvijek dobro kad čovjek ima svoj vlastiti primjer pa ona može reći, vi u principu niste, kupili ste određene ako sam dobro određene čestice i niste formirali novu česticu iz jednostavnog razloga što ste zaključili nema veze one su i ovako i onako moje to sam sredio u odnosu na vlasništvo nije dilema, a ovaj cijeli postupak traži vrijeme, traži ovaj dodatni novac i ne želim to tako ići, jednog dana kad će se sređivati katastarska općina gdje nalazi će se sređivati stvarno stanje. Čini mi se da je to jedan ako sam dobro razumjela, a mislim da jesam, da je jedna od stvari zapravo da se ljude ne potiču da sređuju svoju imovinu nego da ostavljaju onakav kakav je i da bi to jedna od mjera i načina trebalo biti. Znači čestice koje se kupuju i koje se spajaju i čak neke jedinice lokalne samouprave daju potporu za to da se spajaju i okrupnjuju imanja, ali čestice ostaju čestice. Zahvaljujući ARKOD sustavu koji nam omogućuje da ih objedinimo sa jednom ID parcelom nam olakšava pri prijavljivanju na sustav potpora i svake godine kada se moraju prijavit površine kako su posijane no međutim čestice i dalje ostaju u katastru čestice. Vrlo lako bi ih se moglo okrupniti, izbrisati, naravno onaj tko želi, onaj tko ne želi ne treba ga siliti na to, ali daleko bi bila bolja slika u vrlo kratkom vremenu kada bi se administrativnom odlukom na zahtjev svakoga tko to želi jednostavno izbrisalo i pretvorilo bez elaborata, izmjera i čuda koje koštaju čudo novaca. Poštovani kolega Lenart pa evo ja cijenim doista vaše iskustvo i znanje što se tiče poljoprivrede i kao člana Odbora za poljoprivredu, ali i prije svega čovjeka koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i pogotovo što govorite da ste vezani za svaku svoju česticu, da ju znate u dušu, znate kakva je kvaliteta itd., to govori u prilog tome da doista poznajete problematiku. E sad ja iz vaše diskusije nisam uspio doista razabrati da li, da li vi u stvari odobravate odnosno smatrate da bi provedba komasacije bila dobra konkretno kod vas u vašoj jedinici lokalne samouprave ili smatrate da je to nepotrebno ovaj da je tu dovoljno da se izbrišu ne znam ja čestice i da se spoje itd. jel. Mislim da u jednom dobrom dijelom RH ipak komasacija je potrebita i treba ostaviti mogućnost da ljudi to provedu ako žele i ako imaju potrebu. Tamo gdje nema potrebe, normalno da neće se ni nikoga ni prisiljavati, ni ići.

U mojoj jedinici lokalne samouprave znači katastarska općina Kutina komasacija je provedena tamo '60.-ih godina. Postoje putevi, postoje kanalska mreža, postoje table tko je obrađivao nekadašnji PIK danas to radi netko od privatnih proizvođača i postoje recimo table između kanala i puteva koje su usitnjene sa više čestica koje obrađuju privatni vlasnici sa manjom mehanizacijom i manjim kapacitetima. Mislim da tu nije potrebno provoditi komasaciju, ali tamo gdje nikada nije bila provedena i gdje se ona može napraviti svakako ju treba da bi se barem to dobilo u nekakve pravilne okvire, ali nikako ju raditi nasilno. A laganim mjerama ja mislim da je to jako teško jer znate ima ljudi koji ne mijenjaju kunu za kunu, a kamoli parcelu za parcelu. Poštovani kolega Lenart, svi znamo da je vama to struka i život ja bih rekao, pa evo vrlo konkretno pitanje. Hrvatska ima zemlje za hraniti 11 milijuna ljudi. Drugo pitanje mislite li da će ova sad priča komasacije koja mislim da smo se većinom složili je stvarno potrebna biti treća sreća? Imali smo 2009., 2015. imamo 2022. Možete li vi kao čovjek koji uistinu poznaje materiju iznutra, a imate iskustva ovdje iz saborskih klupa kao političar reći hoće li ovo biti treća sreća ili ćemo čekati četvrtu sreću ili možda petu sreću, a možda šesta sreća, a možda su u bunaru, a možda su u šumi? Evo, molim vas. Zahvaljujem na pitanju. Što se tiče poljoprivredne proizvodnje, da imamo kapacitete za, ja vjerujem i više od toga što ste vi naveli. Nakon ulaska u EU otvorilo se tržište Italije, Austrije, Njemačke gdje partneri sa pristojnom cijenom na vrijeme plaćaju taj proizvod. Ratari su se organizirali, proizvode, trude se da imaju što veće prinose i imaju izvanredno dobre dobiti do ove godine, iduće, kada će nas sjetva koštati papreno i ne znam kako će to izgledati. U treću sreću više ne vjerujem tako da sve ovisi o ljudima koji će to raditi i da li to stvarno žele napraviti ili je ovo jedan od procesa kojih mi ovdje u saboru smo svjesni, svaki dan donosimo zakone, a oni vrlo malo su djelotvorni ili nema nikakve koristi. Evo, poštovani kolega zastupniče pokušat ću vas ovdje donekle citirati jer ste između ostalog rekli, cilj je obratiti što više zemlje pa i one sa malom kvadraturom. Apsolutno se slažem sa tom konstatacijom evo ima masu primjera posebno nama dolje koji smo okrenuti prema turizmu, da ljudi sa malim parcelama imaju određene financijske benefite proizvodeći sezonsko voće i povrće, a u ovom kontekstu postavljam pitanje i zanima me vaše mišljenje šta sa onim neobrađenim zemljištem koje graniči sa onim koje je obradivo, a evo često puta i zbog opravdanih razloga ili su ljudi vlasnici ostarili. Evo po vašem mišljenju što činiti, jer zasigurno takva obrađena zemljišta čine štetu onima koji obrađuju zemlju. Pa evo komasacija će kod vas uz obalu biti posebno bolna jer ako imate malo bliže, a dobijete malo dalje normalno da će bit problema. Što se tiče ovoga neobrađenoga, nepoznatih vlasnika, nedostupnih vlasnika Hrvatska seljačka stranka je prije nešto godina imala jedan prijedlog zakona da se takvo zemljište nepoznatih ili nedostupnih vlasnika da u najam onima koji su zainteresirani kroz neku vrstu natječaja i da se sredstva čuvaju na računu godinu dana ukoliko se vlasnik pojavi da mu se ona isplate, znači od najamnine koju će odrediti država. A ukoliko se ne pojavi i ne zatraži ta sredstva, da se ona stavljaju u Fond za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Poštovani zastupniče u svojem ste izlaganju rekli da će nekome komasacija biti maćeha, a nekome majka. Gore kod nas u Zagorju kad gledate poljoprivredne površine nisu velike i nekog poljoprivrednika ili obiteljskog gospodarstva koji ima 2, 3, 5 hektara teško možete naći.

Tako da moramo o tom malo staviti na svoje mjesto da bismo mogli možda i neke dati prijedloge … [[Govornik se ne razumije.]] jer očito su kriteriji sasvim drugačiji u Slavoniji i u Zagorju i u drugim našim krajevima gdje su parcele puno manje. Kolega Pavić ovo ste u pravu, znači postoje regije u Hrvatskoj koje nema državnog zemljišta puno nego nešto možda malo. Sve se svodi na privatne parcele koje su bile usitnjene i onda proizvođači koji su razvijali svoje proizvodnje su uzimali zemljište u daleko većem krugu nego što bi bilo normalno, ali su bili prisiljeni to tako raditi jer da bi zadovoljili svoje kapacitete koji su im potrebni pogotovo za stoku morali su koristiti što ima. Cijene zemljišta su uglavnom u tim regijama daleko veće nego recimo u Slavoniji i u drugim regijama u kojima je bilo više državnog poljoprivrednog zemljišta, pa su apetiti bili namireni kroz to. Mislim da bi država uz plan komasacije trebala imati i nekakav plan stimuliranja na okrupnjavanje ili stimuliranje na prodaju zemljišta kojega ljudi ne koriste. Ali mislim da je to tema za razradu i postoji mnogo mogućnosti. Sada će govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, državni tajniče. Kao i svaka rasprava u Hrvatskom saboru kada je riječ o poljoprivredi ima dva poluvremena ono prvo kad treba iscipelariti ministricu, ministarstvo, sve ono što se događa u poljoprivredi i ono drugo poluvrijeme koje u biti nikog ne zanima, apsolutno niti saborske zastupnike, niti one koji čak i sjede u Odboru za poljoprivredu jer to je jasno. Ovaj dio je nezanimljiv jer nema više, kamere su otišle negdje dalje, a ostali smo evo mi koje to donekle i zanima iz dva razloga. Prvo zato što sjedimo u Hrvatskom saboru i to nam je dužnost, a s druge strane jer dolazimo iz kraja, odnosno iz krajeva gdje poljoprivreda još uvijek je gospodarska grana koja generira jedan dio bruto društvenog proizvoda. Što se tiče Zakona o komasaciji tu smo sve čuli, tu mislim da se i lijevi i desni slažemo i žuti i crni oko toga da bez komasacije, bez uređenog zemljišta nema uspješne poljoprivrede i to je jasno i laicima ne samo struci.

To su četiri godine kada se provodila komasacija na prostoru pa i ondašnje države Hrvatske i od tada nismo puno napravili u tom smislu. No i tu postoje dva različita problema. Jedan je taj da pojedine jedinice lokalne samouprave po tom problemu nisu apsolutno ništa radile, uopće ih to nije zanimalo. I drugi je dio ovaj problema što nismo imali zakon koji puno jasnije kazuje kako ćemo to provesti u odnosu na zakon iz 2015. godine. I budimo iskreni sada imamo tih 300 milijuna kuna na raspolaganju, ovih 250 milijuna iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti što budimo iskreni za nacionalni proračun nisu mala sredstva. Prema tome, tu je nekoliko tih problema sa kojima se moramo suočiti i sa kojima se moramo nositi.

Iako je on u europskom prosjeku, znači 3,6% čini poljoprivreda u BDP-u RH toliko vam je otprilike i europski prosjek. Ništa mi tu bitno ne zaostajemo za Europom kada je u pitanju to. E gdje zaostajemo? Zaostajemo u onome dijelu kad trebamo tu dodanu vrijednost. Tu imamo problem. Ali tu nemamo problem zato što nemamo dovoljno agronoma. Nego tu imamo problem zato što je žetva velika, a radnika je malo. Nije problem da agronom kaže da je ova parcela pogodna za rajčicu, ali imati hektar rajčice, dva hektara rajčice pod plastenikom, staklenikom to nije nimalo jednostavno pogotovo kad govorimo o oprašivačima o svemu onome što zahtijeva dinamiku 1/1. Imam i volim govoriti iz primjera, evo sjedi tu i Stipa, na području njegove općine ima jedan krasan čovjek koji uzgaja upravo rajčicu domaću, sve je prodao. Uopće nema problema sa plasmanom, nema problema s ničim. Znate s čim ima problema? Sa radnicima. Ne može naći dovoljan broj radnika koji će odraditi posao koji se mora odraditi taj dan i taj sat. O tome trebamo govoriti. Plaća on dobro, nema tu, nije to nikakav ni polukriminalac, ni kriminalac, to je krasan čovjek čija cijela obitelj radi to. No, ima problem i kod njega će doći nekakvi Nepalci uskoro preko neke agencije i raditi. Prema tome, problem poljoprivrede je vrlo kompleksan i ja bi rekao da i ministrica i Marijana kao predsjednica matičnog odbora barem koliko sam ja ovdje, a ovdje sam godinu i pol dana, fokus poljoprivrede stavljaju u stvarno osvjetljavamo sa jednim drugim svjetlom, a to je ono da se vidi taj kraj ili da se vidi početak tog tunela u koji trebamo ući.

Poštovani kolega, evo danas razgovaramo o Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, razgovaramo zapravo o okrupnjavanju pojedinih poljoprivrednih zemljišta. Međutim izuzetno je bitno da bi rezultat koji taj zakon treba polučiti bila dostupnost i dijelovima zemljišta odnosno parcelama koje nisu dostupne, koje nisu obrađene i da bi na taj način i iskorištenost svih naših poljoprivrednih površina bila na puno višoj razini, da bi poljoprivredna mehanizacija kojom slavonski poljoprivrednici, a i diljem Hrvatske raspolažu bila upravo ekonomičnija, također i efikasnija, da bi uvođenje i izgradnja vodoopskrbnih odnosno sustava za navodnjavanja povećala daleko vrijednost samih zemljišta, da bi sve to skupa trebalo rezultirati i velikom, većom produktivnošću, ali također većom vrijednošću rada i da bi naši potencijali znači uz sadašnje poljoprivrednike i potencijali oni zainteresirani pokazali još veći interes za proizvodnju hrane na našim proizvodima. Je sve ste nabrojali, naravno da nije isto mnogi su zastupnici tu govorili o tome i koji se bave dijelom poljoprivredom nije isto s jednim traktorom biti na jednoj parceli ili istim tim traktorom doći na 5 različitih parcela koje su udaljene međusobno po 3, 5, 8 kilometara. Da ne pričamo danas su strojevi sasvim drugačiji, danas nisu kombajni kao što su bili prije 30 godina sa zahvatom kose od 2,4 metra, nego su to kombajni sa zahvatom od 6, 6,5, 7 i 8 metara, prema tome njima trebaju velike parcele. Navodnjavanje pogotovo, ne možemo vršiti navodnjavanje na 5 različitih parcela, vući infrastrukturu, treba nam jedna parcela preko koje ćemo to obaviti. I prema tome ovaj zakon, prvo je čitanje, ministrica je i na početku rekla sve što vidi da je korisno, da je dobro, da bi poboljšalo ovaj zakon dapače spremna je surađivati.

Dakle, svi znamo da je država tamo dosta ulagala, da je okrupnjivala, da je čak izvlašteno nekoliko OPG-ova koji su smetali u tom postupku okrupnjivanja posjeda koji je na kraju čini se završio u rukama stranaca. Da li vi znate tko upravlja sa površinama od otprilike 36 toliko se barem spominje ta brojka 36.000 hektara? Tko ubire potpore za taj dio najplodnije kvalitetne ravnice koju Hrvatska ima? Tko ostvaruje profit na toj zemlji jel jako je puno kontraverzije u javnosti?

Na ovaj prvi dio ću vam odgovoriti kad budem predsjednik uprave Fortanove i bit će mi drago da onda mogu to odgovoriti jer je to puno bolje nego biti saborski zastupnik. Ne znam, znam koliko obrađuje Fortanova grupa u Baranji zemlje, koliko je od toga njihovo ono što su oni kupili ne bih htio licitirati sa brojkama. Ono što sigurno znam, a ministrica je to jutros jasno apostrofirala to je hrvatska zemlja. Znači to je vlasništvo RH. To zemljište oni su dobili na upravljanje da rade, ono što su kupili privatno ok, kupili su od nekih privatnih pojedinaca. A što se tiče ovog drugog, drugog pitanja ja bih volio da, da jednom to stane i da jednom to postavimo na mjesto na koje treba. Tu nemamo ni lijevih, ni desnih, tu mislim da smo svi suglasni oko toga.

Poštovani kolega Ivanoviću, spomenuli ste pitanje agronoma. Mi smo agronoma imali, imamo ih i danas ali doduše sve manje. Ova Hrvatska država kad je postala samostalna naslijedila je PIK-ove u kojima su agronomi radili i implementirali ono što se s fakulteta prenosilo i onda je netko po podobnosti rasformirao PIK-ove podijelio svojim prijateljima, poznanicima zemlju, znate kako je to išlo i za to odgovorno tvrdim jer se sjećam tih vremena. I onda jednostavno ti koji su uzeli tu zemlju više agronome nisu trebali. Ja sam radio kod jednog takvoga, bio sam traktorista, bio sam agronom, vozio sam robu u trgovinu, kafić, naftu za strojeve i svašta nešto. Znači nisam trebao kao agronom bio sam primljen kao sa srednjom stručnom spremom. Agronomi su se razbježali u nešto sasvim drugo i danas više agronomija nije poželjna nakon svih ovih 30 godina neuspješne poljoprivredne nije agronomija poželjna da biste je upisali i da biste studirali agronomiju i da biste bili uvaženi agronom jer više agronom više nije uvažen nego ispada na kraju da to zanimanje niže vrijednosti.

Prema tome, tu vidim tu perspektivu za, za struku. Što se tiče Fakulteta bioagrotehničkih znanosti u Osijeku, on dobro radi, ministarstvo je donijelo odluku prije 2 godine još u vrijeme ministra Tolušića da će svaki student 2, 3, 4 i 5 godine biti stipendiran sa 1.000 kuna što mislim da je odlična odluka, ministarstvo i sada primjenjuje tu odluku. Prema tome, doći će na red agronomi. Nema uspješne poljoprivrede bez ljudi koji su se obučavali da znaju sve o agrotehnici, agrokulturama, plodoredu i ostalim stvarima koje su potpuno bitne za poljoprivrednike. Poštovana zastupnica Petir, e ne nećemo s mjesta baš dovikivati se jel. Poštovana zastupnica Petir. Kolega Ivanoviću nedavno smo u Osijeku održali tematsku sjednicu odbora gdje smo razgovarali o utjecaju klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju pa smo došli do podataka da u razdoblju od 2013. do 2016. godine su štete koje je samo suša počinila poljoprivrednim usjevima bila u iznosu 3 milijarde kuna. Znači 43% ukupnog iznosa izravnih plaćanja što je ogromno. Tamo smo posjetili neke primjere dobre prakse pa između ostalog i plasteničku proizvodnju u Baranji. Ono što smo primijetili osim što ste vi spomenuli da je problem radna snaga o čemu nam je govorio vlasnik, također je i problem korištenje proizvodnje obnovljivih izvora energije na vlastitom gospodarstvu jer postoje nalazišta termalne vode koja bi se mogla stavit u funkciju i zaokružit cjelokupna proizvodnja i smanjiti bitno troškovi i utjecaj na okoliš, no tu još uvijek stvari zapinju. Da, tako bi trebalo biti. Kad jednom smrkne, drugom osvane. A to bi upravo trebalo biti u ovom dijelu. Geotermalni izvori i obnovljivi izvori energije su budućnost poljoprivrede koja će se sve više suočavati sa ovim promjenama koje su globalne. Slavonija ih već sad osjeća. Ponovit ću taj podatak mislim da je bitno. Do 1991. godine u sezoni ozime pšenice, kukuruza svega ostaloga je padalo 690 litara kiše. Znači 50% manje kiše padne u istom vegetacijskom razdoblju.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana i uvažena ministrice zajedno sa svojim suradnicima, poštovani kolege, kolegice, komasacija zemljišta, pa rekao sam prije ministrici ali i svima ja bi stvarno volio i nekoliko puta sam to rekao ovdje u Hrvatskom saboru na koncu i kad je SDP nešto dobro predlagao, bio je onaj Ovršni zakon neki mi smo ga podržali i ja osobno kao MOST-ovci i ja bi volio da dam neki dekret.

2009. donesen je strateški jedan dokument o okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta. Nismo se proslavili, pa 2015. donesen je onaj famozni pod navodnim znakovima Jakovinin predizborni Zakon o komasacijama bome nismo se ni tu proslavili. I evo ja se nadam neka bude, daj Bože dragi treća sreća. E sad, oće biti vidjet ćemo ubrzo svi skupa. Ono što je nama MOST-ovcima jako bitno komasacija uvijek treba ići i treba biti usmjerena u korist prema malim, prema srednjim poljoprivrednicima. Dakle, strah nas je da opet se ne dogodi da neki podobni veliki, znamo kad je bilo ono oko zemljišta, o tome ću govoriti posebno kad dođe ta tema, gdje opet najbolja zemljišta dobiju neki koji su bliže vatri je li ne, pa onda oni tu okreću milijune, vlasnici su od Baranje do Istre zemljišta, a oni maleni pa vuk pojeo magare je li. Tako da moramo bdjeti nad tim da i ta komasacija kad se bude provodila da uistinu bude pravedna ili koliko god je moguće pravednija i poštenija. No, ja bih htio ovdje ministrice kako ja volim gledati malo šire ajmo to tako reći, širu sliku, komasacija apsolutno nam je potrebna i to nije sporno. No, razmišljao sam osim poljoprivredne učinkovitosti koju ova komasacija konkretno pomaže mi trebamo vizionarski razmišljati o revitalizaciji sela. Nama su sela ključ ljudi moji. Dakle, samodostatnost, ključ. Dakle, ključ za život građana RH. Bit ću plastičan. Da se dogodi da i imamo demografski prirast gdje će nam ti ljudi živjeti? U Zagrebu, neka mi oproste moji zagrepčanci, u Zagrebu, pa tam, pa ljudi su poludjeli čovječe kvadrat stana 4.000 eura pa ko da su se najeli ludih gljiva, pa tko će to platiti, tko to može platiti? To je ta vizija. Znači ti ako ideš u komasaciju poljoprivrednih zemljišta ajmo razmišljati što učiniti da oživimo sela. Da naši građani žele doći živjeti na selo, a ne da bježe iz sela kao što nam je poluprazna Slavonija i cijela ta naša područja. Ozbiljno vam kažem. Također trebamo razmišljati koji to projekti bi bili, a da onda naselimo njima raseljena područja jer u protivnom što se može dogoditi. Možemo dobiti ogromne poljoprivredne površine koje mogu postati, pa ne znam puste proizvodne zone, a to ne želimo. Svi mi ovdje znamo voda, energija i hrana to su ključne teme idućih 20 godina. Mi MOST-ovci ćemo učiniti sve što možemo da vodu dignemo na razini ustavnosti. To je naš novi plani i projekt. Mi i projekte koje započinjemo privedemo kraju. I uspijevamo i to ćemo napraviti i u pogledu vode. Energija, govorili smo ovdje o zelenim politikama. Naravno zelene politike, naravno, ali smo otvoreni o nuklearnoj energiji i o svim onim energijama koje će čuvati opstojnost naših građana i našeg naroda. Hrvatska mora ići prema svojoj samodostatnosti. Dr.sc. Hrvoje Kutnjak s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kaže da imamo zemlje za hraniti za više od 11 milijuna ljudi. Pa gospodo ja ne želim upirati prstom u nikoga. Ljudi ozbiljno vam kažem.

I sadan dal biste vi to odgovorili razlomljeno strateški kako je to odgovorila naša ministrica ili biste stvarno dali egzaktan odgovor, pravi odgovor da točno dobijemo konkretno taj podatak koliko je stvarno ovaj zemljišta neobradivo u Hrvatskoj kako bismo mogli uopće gledati i imovinsko pravne odnose i planirat onda proizvodnju i ići u ovom smjeru da se može ishranit 11 miliona ljudi. Poštovani zastupnik Miletić. Ja kakve sam sreće kad bi postavo ministar ovi bi mi posakrivali sve po ladicama, 2 godine ne bi znao gdje se šta skriva je li, morao bi prvo imati istražna tijela čisto dok se snađem, ali po prirodi sam snalažljiv pa vjerujem da nakon par mjeseci da bi uspio posložit, da bi me ljudi zavoljeli i da onda bi uspjeli kvalitetno raditi.

Da, kolega Troskot pitali smo ministricu u raspravama i ja sam je osobno pitao u replici točno da jednom završimo više s pričom jel 700, jel 500, jel 100, jel 20, da nam kaže točno koliko i da onda budemo na miru. Kolega Miletiću samo u Dalmaciji imamo 200.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. I ovo nije ispravak nego činjenica. A ukupno Hrvatska ima 700.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Stjepan Radić je rekao velke riči kolega Miletiću, ministrice, kolegice i kolege, bez bogata sela nema države, nema gradova. Što smo mi napravili tome selu? Najveći uvoznici u, po glavi stanovnika u EU je Hrvatska, a zemlja poljoprivredna ekološki sačuvana nam leži u korovu. I to su činjenice.

Ja mislim da su ljudi zdraviji psihički i fizički. Ja mislim da nije prirodno da čovjek živi u krletci cijeli život i da bude zatvoren u 29 kvadrata ko što mi imamo ovu jadnost tamo di živimo u stanu ko zastupnici. Ja mislim da je prirodno kad čovjek izađe na svjež zrak, kad malo kopa svoju zemlju, slušajte me kolega Bulj, vama odgovaram, kolega Bulj, vama odgovaram, dakle kada čovjek ima svoju zemlju što vi znate kao gradonačelnik i kao onaj koji je puno toga napravio za svoje ljude Sinja i Sinjske krajine. I zato još jednom, cijelog dolje područja i zato stvarno mislim da je važno ljudi da napravimo sve što možemo da podignemo naša sela. Bit ćemo svi zdraviji. Poštovani kolega Miletiću dotakli ste se nekoliko bitnih tema u vašem izlaganju. Ja vam odgovorno mogu reći da u Slavoniji nema dovoljno zemlje koliko su je spremni i obraditi, Slavoniji, Baranji i Srijemu, gleda me kolega Šašlin evo da ga ne izostavim znači obrađeno, evo ja sam i jutros došla iz Slavonije, ljudi rade ali dotakli ste se onog što je vrlo bitno, a to je da naše selo izumire i zato je i ova tema danas važna jer komasacija je onaj preduvjet da bi se moglo kvalitetnije živjeti u ruralnim krajevima jer ta prazna sela, a neki procjenjuju da ima čak nekih 100.000 kuća u Slavoniji i Baranji koje su prazne što je sad već uistinu zabrinjavajuća brojka postaju i sigurnosni problem i mislim da o tome uistinu treba povesti ozbiljno računa jer [[Upadica: Hvala.]] to je problem [[Upadica: Hvala lijepa.]] na više razina. Hvala vam kolegice Vučemilović na ovom pitanju. Dakle, mi budemo li ovako nastavili voditi politike za 20 godina, mislim valjda gospodi doći je li do tih 20 godina, ali za 20 godina nama više neće tko imati mirovine isplaćivati, mi nećemo više mislim demografija je složena, složena priča. Dakle, tko će punit proračun, s čime, tko će raditi? Dakle i zato stvarno mislim da je ono … [[Govornik se ne razumije.]] da treba dignuti totalno frku svi zajedno skupit glave i vidjet koje zakone i šta možemo pokrenuti koje procese da prvo podignemo demografiju i da drugo oživimo sela. Selo je zdravo, tamo je dobro doći, dobro je bit, živjeti tamo, ali moramo stvoriti uvjete naravno, moramo stvorit uvjete.

Kao što rekoh u replici, citirat ću uvijek Stjepana Radića, bez bogata sela nema bogate države. Trenutno ministrice imamo krize, imamo poskupljenja znači goriva, repromaterijala, umjetnog gnojiva. Ja sam očekivao da ćemo mi dobiti mjere. Ja kao lokalni čelnik ću dobiti od vas mjeru da mogu zakonito što brže poljoprivrednicima omogućiti umjetno gnojivo ako nemaju stajsko. Zbog čega? Zbog toga što će sutra biti kasno. Vrijeme je sadnje. A vidimo koja je kriza.

Mi nećemo biti samodostatni. O tome govorim godinama. Nama je sveta poljoprivredna zemlja, to je sveto tlo.

U Dalmaciji i manje površine mogu ljudima donijeti dodatnu vrijednost. Nakon privatizacije sve uništeno u slobodnoj Hrvatskoj, u mojoj Hrvatskoj u kojoj sam iša u Domovinski rat, ja i drugi moji vršnjaci stariji. Polje sinjsko je se obrađivalo, a u slobodnoj Hrvatskoj sve više se obrađiva i trudit ću se. Moji prvi potezi su bili da pravilnikom podignem za 45% poticaj poljoprivrednicima iz tog proračuna grada Sinja. Što je nama zemlja? Sve. Premijer je ovdje kazao da će duplo navodniti nego što sad trenutno. Znate li koliko je navodnjeno u RH? Negdje oko 7.000 hektara čini mi se, jel malo više jel? Zemlja nam je sve. Kako se odnosimo prema toj zemlji, korovu, praznom selu, praznom ognjištu. I što donosi taj zakon? Nekome volove kao i u ratovima, a neko će davati svoje sinove da bude roblje i da kopa nekome drugom na njegovoj didovini nastavimo li ovako. I zato ministrice dao sam zakon u proceduru u 7. mjesecu, strani, stranci mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Ako Mađari kažu da pravne i fizičke osobe osim Mađara ne mogu kupovati to poljoprivredno zemljište niti jedan razlog ne postoji da to ovaj dom, najveći dom, narodni dom, u ovom povijesnom trenutku samodostatnosti i bitnosti od ugroza nesnalaženja vrhuške političke oko naše nacionalne sigurnosti, ponašaju se dva brda kao Lolek i Bolek. Cirkus u vrlo teškim vremenima.

Ja sam bio mlad čovik, uze sam pušku, mora sam čak u jednom trenutku i zapovidat ljudima u puno težim trenucima nego što se mi sad nalazimo. Što bi sad rekli ti ljudi? Tuđman, Šušak, ti koji su preuzeli odgovornost tada za opstanak ljudi na tim područjima.

Poštovani zastupnik Troskot najprije. Poštovani kolega Bulj, moje prvo pitanje je kratko. Što ste uspjeli napravit po pitanju Sinjskih polja otkad ste gradonačelnik Sinja i drugo, možda stvarno treba gledat i dobro u ovim svim stvarima koje ste vi navodili u smislu da se sve ove strategije, komesacije, zakoni, dakle sve ovo prelijevanje iz zakona u zakon i strategije u strategiju možda je dobro, pa onda još to i zakompliciramo na lokalnoj razini, pa onda stvarno taj stranac nakon 30.6.2022. neće doć u Hrvatsku i kupit to zemljište. Evo možda stvarno to treba gledat pozitivno da se to još dodatno zakomplicira, pa evo da na taj način dakle mi zaštitimo naša zemljišta.

Znači kao gradonačelnik grada Sinja odma sam potpore povećao za poljoprivrednike, prošla je javna rasprava, bit će na idućem gradskom vijeću za 45%, sa 700 tisuća kuna na milijun tisuća kuna. To je ono što mi možemo napravit u ovome trenutku i povećat ću ako bude takav interes i to sam kao vijećnik predlagao s ovim klubom i to je ušlo u kao program grada Sinja za poljoprivrednike. Trudit ću se maksimalno da se obrađuje ta zemlja.

Poštovani kolega Bulj dakle čitajući odredbe ovog prijedloga zakona ovako kako je ovaj prijedlog postavljen može se dogoditi da primjerice u komasacijskoj gromadi završe mali obiteljski vrtovi. Znam da i vi radite u vrtu i znate onda koliko osobe koje rade u svojim vrtovima zapravo i imaju koristi, ali koliko su i truda uložili u njega i koliko su emotivno vezani uz svoje vrtove. Je li to u redu, jesmo li trebali zapravo male obiteljske vrtove gledat, sačuvat i ne dozvolit da oni budu dijelom komasacije ili nekog većeg, šireg i jačeg interesa? Tako je to očito cilj. Naravno da ljudi poglavito u mome kraju i oni koji rade imaju dodatnu vrijednost da se bave i svojim vrtovima, zemljama koje imaju je li poljoprivrednim i to im je dodatna vrijednost i zdravu hranu proizvode na tome području za svoju obitelj i to im je vrlo bitan prihod. Zato tribamo biti, ne samo reći mi donosimo komesaciju, izjavite interes, dajte mi zakon i znate što su napravili kada su tisuće uposlenika, agencija poljoprivrednih, ovi kad nisu ništa napravili, e sad je red na lokalnoj samoupravi, a sve ćemo što treba prebaciti na županiju. Državni uredi su prebačeni na županiju, milijarde cure u tu tvorevinu, kočnicu razvoja RH, poglavito moje Dalmacije.

Evo g. Ivanović je za vrijeme svog izlaganja spomenuo dva poluvremena odnosno izrazio se nogometnim rječnikom, al nažalost vama ni tri poluvremena, ni raspucavanje penala nije dostatno iz razloga što, dakle činjenice su na drugoj strani. Dakle činjenica broj jedan, dakle danas kad pogledate i kad preračunate minimalno evo neko će doć do nekih drugih brojeva, ali minimalno 500 tisuća nogometnih igrališta je neiskorištenog zemljišta poljoprivrednog, dakle minimalno. Činjenica broj dva, kada se uzme prosječni prinos, dakle na ta, na neobrađena poljoprivredna zemljišta vi otprilike koji iznosi 14 tisuća kuna ovisno o dakle šta uzgajate dobijete zapravo da na godišnjoj razini Vlada RH sa resornim ministarstvom koje ovdje predstavlja to gubi negdje oko 2 i pol Pelješka mosta, što znači dakle da u jednom mandatu dakle imamo gubitak od 10 Peljeških mostova. Znači super, izgradiš jedan izgubiš 10. Treća činjenica je ministrica nije baš govorila istinu, dakle naručen je bio elaborat, došla je kompanija koja se zove OIKON. To je institut za primijenjenu ekologiju, prezentirani su tamo rezultati i osobe iz menadžmenta da ne navodim sad imena, al ako je i to potrebno i to ću napravit, su prezentirali upravo dakle brojku dakle koju smo rekli za neiskorištena zemljišta.

Dakle to je inicijativa koju su poduprli dakle agronomi, profesori, stručnjaci i poduzetnici gdje se krenulo dakle sa jednom strategijom kako bi što više poljoprivrednog zemljišta bilo iskorišteno što prije. Dakle ako ovako samo pogledate danas je ministrica rekla da je ona u mandatu ministrice 2 i pol godine, matematički samo gledano to vam je gubitak 6 do 7 Peljeških mostova da se nismo ni pokrenuli. Činjenica broj 4, od 2009. do 2021.g. mi imamo program i strategiju za okrupnjavanje poljoprivrednih zemljišta, od toga se dogodilo zerov, zero tako govore neki. Od 2015. također Zakon o okrupnjavanju dakle možemo ih nazivat sad kako hoćete, ali pozadina je dakle uvijek isti, rezultat opet zerov. Dakle, vlada je do sad već imala priliku povlačit 300 milijuna kuna, sada vidimo da će bit povlačeno negdje oko 400 milijuna kuna dakle 700 milijuna kuna, a zapravo se ništa ne događa. Ono šta vjerujem šta je posebno pogodilo kolegu Bulja i zašto je imao ovako burniji nastup dakle iz konteksta poljoprivrede jest činjenica da je jugoslavenska birokracija napravila veću komasaciju poljoprivrednog zemljišta nego Hrvatska od svog osnutka. E sad, koji su zaključci? Zaključci br. 1 da Vladi RH sa ovim resornim ministarstvom nije stalo do poljoprivrede i to mogu dokazati iz razloga što se sjećam da je kolega Bulj bio među prvima koji je slao apele Vladi RH, ministrici da se pošalje u EU molba da se produlji moratorij na poljoprivredna zemljišta. Znate kad smo to poslali? Zadnji dan. Točka br. 2, danas kad je ministrica rekla da će ovaj zakon biti efikasan i učinkovit ja sam iskreno smrznuo jer ista je retorika bila spomenuta i za obnovu Grada Zagreba koji je moj grad i gdje sam rođen i za Banovići, dakle vrlo osjetljivo područje u RH efikasno, učinkovito. Gledajte gdje se nalazimo. I točka br. 3, da ne bi bilo da samo govorimo negativno. Dakle, uz ove sve komasacije uz sve ove strategije uz pretakanje iz šupljeg u prazno dovoljno je samo da odete u Slavonski Brod, ne trebate dalje. Znači uz sadašnju zakonsku infrastrukturu dakle okvire koje imamo imate školu koja se zove Srednja škola Matije Antuna Reljkovića koja je iskoristila predpristupne novce iz fondova, izgradila je školu gdje danas učenici o poljoprivredi znaju više nego ministrica danas. Em znaju kako postupit, kako zapakirat, kako plasirat proizvod. Dolazili Danci, Nizozemci, Šveđani gledaju na koji način se razvija škola koja danas čak i jedan laboratorij dakle oni danas sklapaju ugovore sa mladim poduzetnicima u županiji i razviju tu županiju i prenose znanje u ostale dijelove RH. Ne da samo govorio zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta nego sam dao prijedlog zakona koji nije došao u proceduru, nego točno ste rekli zadnjih dana isteka je ministrica poslala zahtjev prema EU. Opet ponavljam i sad je u proceduri, više od godinu dana moj prijedlog Zakona o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta jer od 7. mjeseca kraja 6. ovoga godine stranci će nam pokupovati što mogu pokupovati. Sve što je učinjeno komasacijom što je uređeno, što je vlasništvo čisto sve će nam kupit jer sve smo napravili, naše politike uvozne koje pogoduju isključivo proizvođačima glifosata i GMO proizvoda, a to je Monsantu su sve učinili da uvozimo, a ne proizvodimo domaću proizvodnju, čak i sjeme smo kalibrirali, čak i luk nam treba biti isti kao i kineskih dimenzija, znači sve su napravili da isele našeg seljaka i unište proizvodnju. Recimo današnje smijanje ministrice ovdje danas nije bilo jasno. A znate zašto? Kad pogledate jednu Saudijsku Arabiju koja nema takva bogatstva koja mi imamo imate činjenicu da ljudi kupuju poljoprivredna zemljišta po Sudanu i po Somaliji. Izrael nema nikakva poljoprivredna zemljišta uzgajaju mango i slatkovodnu ribu po pustinjama Negeva, a mi čekamo zadnji dan da bismo EU poslali apel i zamolbu da produžimo moratorij kako bismo zaštitili naše poljoprivredna zemljišta. Evo ljudi se smiju na to, Izraelu to nije smiješno, Saudijskoj Arabiji to nije niti malo smiješno, a nije smiješno našim učenicima u Slavonskom Brodu koji uz svu ovu sav pravni okvir dakle napravili su poduzetničku zonu dakle odgajaju mlade OPG-ovce i znaju apsolutno sve od samog početka do marketinga i plasiranja proizvoda na tržište. Poštovani kolega Troskot, evo slušam vas pozorno pa me zanima odgovorite mi na jednostavno pitanje, što je to komesacija?

Znam što ste me pitali ali lapsus linguae u samom izlaganju, ako je samo lapsus linguae vama nešto na cijelu suštinu govora onda na cijelu problematiku koju mi imamo oko poljoprivrednih zemljišta i oko toga da se sela raspadaju onda imamo problem. Dakle, mislim da je puno važnije da razgovaramo o strategijama nego se hvatat za lapsus Poštovani zastupniče, često nam se dešavaju greške u izgovoru i to ne trebamo shvatiti za zlo, bitno da znamo o čemu govorimo i znamo koja je tema tako da ne bismo sad o tome trebali razgovarati.

A drugo, htio sam vas pitati da li ste svjesni i g. Bulj da naše poljoprivredno zemljište mogu kupiti i naši državljani koji nisu nikada svojom nogom stupili na teritorij Hrvatske. Dobili su državljanstvo, imaju naš pasoš, nikada nisu bili ovdje, ali mogu kupovati to zemljište za tuđe interese jer njima nije interes da dođu tu i da nešto rade. Poštovani kolega Pavić. Ja u se vratiti nazad na temu dakle da Izrael se nije bavio sa ovakvim stvarima, dakle krenuo je u strategiju razvoja poljoprivrede do te mjere da danas izvoze, a nemaju ovakvo bogatstvo kakvo mi imamo. Ko što izvoze i vodu recimo, dakle mi imamo i bogatstvo vode pa imamo problem s time. Dakle, kada se radi strategija onda se ne donose zakonski okviri, prelijevanje iz šupljeg u prazno iz jednog mandata u drugi nego se krene sustavno s rješavanjem problema. A najveći problem odnosno suština svega jest da povećamo prinos proizvodnje, da ti proizvodi budu visoko kvalitetni i na kraju dana da te proizvode možemo plasirat, em na tržište ovdje unutarnje naše hrvatsko, em na tržište EU gdje se izvoze velike količine poljoprivrednih proizvoda. I to je ključ. I s obzirom da imamo to bogatstvo mislim da nam je to jedna od komparativnih prednosti gdje uz IT industriju se možemo izvući iz ove nizozemske bolesti koja se zove turizam. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovana ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Hvala vam lijepa. Dakle, još jednom ću danas demantirati navode zastupnika MOST-a koji su neistine da sam ja tako je bilo jutros rečeno naručila studiju o zapuštenom zemljištu od Oikona. Nakon toga je zastupnik Petrov to preinačio nikad niste čuli za Oikon? Što ja nisam rekla jer to nije bilo pitanje. Nakon toga je zastupnik Troskot isto tako preinačio, rekao da je Ministarstvo poljoprivrede naručilo neku studiju od Oikona. Moguće da je, naravno da sam čula za Oikon, naravno da je nešto radio za ministarstvo u različitim fazama koliko je meni poznato. I da smijala sam se jer meni kao čovjeku nevjerojatno takvo iskrivljavanje, ali slažem se nisam se trebala smijati, to je vrlo ozbiljno. Teško je utvrditi točno zapušteno poljoprivredno zemljište no pokrenuli smo revizije iz šumsko-gospodarskih osnova jer je dio tog zemljišta tijekom desetljeća i godina prešlo u šumsko-gospodarsku osnovu. Nisam rekla da se državnog 460 000 ha ne koristi, nego sam rekla da su naše procjene da je državnog poljoprivrednog zemljišta koje nije u šumsko-gospodarskoj osnovi 460 000, da imamo programe raspolaganja za oko 300 i da se koristi po različitim oblicima ugovora o zakupu na temelju zakupa, koncesije, dugoročnog zakupa ili privremenog ugovaranja oko 250 000. U ARKOD-u je nešto više od milijun 170 000 ha, dakle preostalo je zemljište privatno, a Državni zavod za statistiku vodi otprilike oko milijun i pol hektara zato što je u preostalom dijelu riječ o parcelama koje nemaju uvjete po regulativi da uđu u ARKOD. Što se tiče uvoza i ovdje priče da smo zadnji dan podnijeli zahtjev za moratorij to je kompletna neistina. Podnijeli smo ga na vrijeme nekih 7 mjeseci prije isteka koliko se ja sjećam u studenom, jer sam to počela operativno raditi još kao državna tajnica.

Ne može se zahtjev podnositi dvije, tri godine prije isteka jer onda nemamo temelje za obrazloženje. Temelji za obrazloženje budu na temelju analize cijelog razdoblja. Prva je poštovanog zastupnika Pavića. Poštovana ministrice moram se složiti sa vama da je teško procijeniti koliko imamo neobrađenog poljoprivrednog zemljišta.

Ono što je problem, mi imamo jako veliki broj neobrađenih parcela u Dalmaciji, jako veliki broj poljoprivrednih parcela u Zagorju, znači u krajevima gdje se te parcele neće moći nikada okrupniti zbog realnih problema i objektivnih problema. Ako to danas sagledamo malo sa drugog aspekta mislim da bismo trebali poduzeti nešto u svezi onog zakona koji baš nije prošao najbolje, a to je Zakon o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu. Tu bismo trebali nešto poduzeti i da vidimo kako to riješiti da se to sve skupa mora staviti u funkciju.

Neka smo rješenja ponudili i u postojećem Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, vrlo malo toga se iskoristilo. Međutim, ono što je naš prvi korak na čemu ćemo vrlo skoro odgovoriti jest ozbiljnija procjena koliko je tog zapuštenog privatnog, koliko je onoga što možemo iz šumsko-gospodarske osnove a da ne povrijedimo pravnu stečevinu i zelenu arhitekturu kojoj moramo udovoljiti a vezana je za šume i šumski eko sustav. I mi radimo na tome zajedno sa stručnim službama, zajedno sa Centrom za tlo HAPIH a to je dio i ovog posla ali i šireg i mi smo dužni

Radi se o jednom solidnom prijedlogu zakona i s moje strane taj prijedlog zakona će imati podršku, samo nadam se da će biti provediv. A ono što ste sada upravo ukazali u odgovoru na repliku onaj problem koji je bitan i ključan to je privatno zemljište, kako će se te komasacije raditi i koji su to instrumenti, koji su načini. Meni je zapravo ta cijela iako je to zakonom djelomično objašnjeno evo to je ono što mene brine i ne znam hoće li ministarstvo odnosno država ovdje biti kadra doskočiti provedbi same komasacije. O interesu i po činjenici da su jedinice lokalne samouprave, odnosno oni koji su se javili na javni poziv ponudili i nacrte idejnih rješenja između ostalog ja sam prilično uvjerena da ćemo mi našu reformsku mjeru u potpunosti izvršiti, da će ona biti izvršena na vrijeme, a naravno da onda trebamo to pokušati širiti jer to nije dovoljno. Ovih 18.000 hektara ćemo, prilično sam uvjerena s obzirom na idejna rješenja koja već, koja su već došla u obliku nacrta s obzirom na rad s Državnom geodetskom upravom, s obzirom na to da već radimo pravilnike, pripremao javne pozive za geodete, informacijski sustav i ja sam prilično uvjerena da ćemo mi od ovih ponuđenih 46.600 izabrati one koje možemo najbrže komasirat, a onda idemo dalje. Sad ćemo se vratiti na pojedinačnu raspravu, hvala ministrici izvolite na mjesto. Poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk će sad govoriti. Koliko je Zakon o komasaciji odnosno okrupnjivanju poljoprivrednog zemljišta bitan pokazuje i ova današnja rasprava koja traje već nekoliko sati, a zasigurno će potrajati još. Nama koji dolazimo iz Slavonije ovaj zakon je itekako bitan. U vrijeme nažalost ove Covid krize, rata u Ukrajini svi pričamo o poljoprivredni, proizvodnji hrane i njenoj dostatnosti. Učinkovito korištenje poljoprivrednog zemljišta na velikom dijelu površina ograničeno je upravo zbog usitnjenih i međusobno udaljenih obradivih površina. U Hrvatskoj je registrirano oko 160.000 poljoprivrednih gospodarstava s prosječnom površinom poljoprivrednog zemljišta od 6,7 hektara. Upravo stoga se treba pristupiti procesu okrupnjivanja zemljišta što će doprinijeti učinkovitosti, većim prinosima, a manjim troškovima za poljoprivrednike. Poljoprivredno zemljište je dobro od interesa za RH. To je prirodni resurs i mora se voditi računa o njegovoj dugoročnoj održivosti. Komasacijom i monitoringom poljoprivrednog zemljišta stvaraju se preduvjeti za rješavanje imovinsko pravnih pitanja na koja su se osvrnuli mnogi moji prethodnici. Pristupit će se izgradnji poljoprivrednih puteva i kanala tamo gdje ih nema, ali najvažnije je provest će se, povećat će se produktivnost, poboljšat će se kvaliteta života, smanjit će se iseljavanje iz ruralnih područja što je po meni najbitnije jer demografska slika u cijeloj EU je loša. Produktivnost poljoprivrednog zemljišta u RH je 31% od prosjeka EU, a taj prosjek je unazad nekoliko godina bio samo 20% to je jutros rekla i ministrica. Postojeći zakon je iz 2015. godine i nije polučio neke rezultate te je vlada, te se vlada odlučila na izradu novog učinkovitijeg zakona, zakona koji će olakšati proces i ubrzati komasaciju. U međuvremenu je povećan interes jedinica lokalne samouprave za okrupnjivanje čestica. Novim zakonom bi se smanjile administrativne zapreke, omogućila bi se provedivost te se ubrzali postupci. U izradi ovog zakona sudjelovali su relevantni stručnjaci iz reda znanstvene zajednice, Ministarstva uprave i pravosuđa, Državne geodetske uprave, Ministarstva poljoprivrede. Provedenim pozivom za, Ministarstva poljoprivrede za iskaz sudjelovanja u ovom postupku zaprimljeni su 28 prijava jedna od njih je i jedna općina iz moje županije općina Gundinci. Ovom mjerom planira se provesti komasacija na 18.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Sredstva koja bi se iz državnog proračuna i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti trebala uložiti u komasaciju su preko 300 milijuna kuna što je zasigurno jedan pohvalan iznos. Okrupljene i uređene table obiteljskim gospodarstvima jamčile bi uštedu vremena ali i novaca.

Svjesni da ovo nije nimalo lak niti jednostavan posao koji čeka jedinice lokalne samouprave i ministarstvo koje trebaju provesti u prvom krugu do 2026. godine za ovih prijavljenih 28 jedinica, ali naravno i svaka podrška na izradi ovoga, na izradi i provedbi ovoga novoga zakona. Uz ovaj zakon, ali i sve mjere koje su ovo ministarstvo i vlada uputili našim sugrađanima i poljoprivrednicima možda je ovo prilika za povećati poljoprivredne površine, zadržati mlade na njihovoj djedovini i naravno evo moji prethodnici su se osvrnuli na Srednju školu Matija Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda i ja bi jednako tako pohvalila i nju ali i Regionalni centar za biotehnološko istraživanje i razvoj koji zasigurno daje svoj obol i pomoć poljoprivrednicima na području Brodsko-posavske županije.

Hvala lijepa. Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrica s kolegama i kolegicom, sa suradnicima imam nekoliko pitanja za vas, evo možda prije nego što prijeđem na samu temu komasacije da samo nešto konstatiram. Oni koji su pratili malo ovdje sjednicu i izlaganja premijera vjerojatno su primijetili ona pitanja koja sam postavio vezano za energente i za hranu kad je bilo riječ o deklaraciji o Ukrajini. Nakon tjedan, dva o tome su raspravljali premijer i njegovi suradnici u, na nivou Europe, a sada smo bili na konferenciji u Parizu gdje smo govorili o strateškoj gospodarskoj ekonomiji. Ovdje odgovore nisam dobio. Nadam se da ću danas dobiti bar jedan dio odgovora od vas vezano za to jer sam postavio pitanje premijeru da li je u ministarstvu pokrenuta neka inicijativa da se daju dodatni poticaji poljoprivrednicima za … [[Govornik se ne razumije.]] sadnju odnosno za proljetnu sjetvu s obzirom da ovo to baš ne ide prema planu. Znamo da su poljoprivrednici jedan dio gnojiva kupili ranije i da su si neki uspjeli osigurati to gnojivo i sjemeni materijal, međutim većina njih nije. Mislim se možemo složiti svi ovdje da komasacija neće doprinijeti tome da se obradi veći broj hektara nego što se obrađivao do sada. Možemo se složiti s time da će možda nekima to biti nešto malo jeftinije, ali postavlja se pitanje što je i dalje s onih 400.000 hektara u Slavoniji neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Između ostaloga u ovom zakonu piše da komasaciji mogu pristupiti vlasnici i posjednici. E sad, ako pogledate malo zemljišne knjige i ako pogledate malo katastar onda ćete vidjeti da se to razlikuje ko nebo i zemlja, pogotovo u Dalmaciji i pogotovo u našim, našem Zagorju gdje su parcele male. Kako to mislite riješit, znači to je moje pitanje, kako to mislite riješiti s obzirom da ste napisali da komasaciji mogu pristupiti i vlasnici i posjednici? Što će biti ukoliko se nakon komasacije javi vlasnik koji je bio ne znam u kojem koljenu odsutan iz zemlja i nije znao da će se provoditi komasacija, a komasaciji je pristupio posjednik? Nakon toga, imam još jedno pitanje, naime tamo u kaznenim odredbama piše da će nekom svotom novaca biti kažnjena pravna osoba koja ometa uvođenje sudionika komasacije u posjed. Koje su to pravne osobe koje to mogu sprječavati, ako nam možete malo to objasniti kako bi netko mogao sprječavati ono što je zakonodavac donio, usvojio i riješio i ima za to rješenje? Nadalje, reći ću vam kako to izgleda u Zagorju. Tu je bio jedan gospodin kolega iz Dalmacije, pa je rekao da će biti problema u Dalmaciji, bit će ih i u Zagorju. Evo jedan moj poznati, moj prijatelj obrađuje 40 hektara zemljišta, a obrađuje 100 parcela, znači 100 parcela, a do nekih parcela putuje i po 20 i više kilometara, naravno putuje zbog toga što mu je ta zemlja potrebna.

I naravno s obzirom da on prolazi kroz nekoliko, nekoliko općina i jedan grad do nekih parcela mislim da bi bilo dobro da se to objasni kako se to misli napraviti da se ta komesacija provede s obzirom da ti ljudi tamo u nekoj tamo sedmoj općini imaju parcele u blizini tog mog kolege, pa bi možda bilo interesantno kako to mislite objasniti s obzirom da to u zakonu ne piše. I još jednom da se ovoga osvrnem na izlaganje tu našeg kolege koji je ovoga konstatirao da je zemljište koje je prodano stranim vlasnicima, strancima, konkretno Rusima, da je to hrvatska zemlja. Pa ako je to hrvatska zemlja onda im gospodo draga naredite da tamo siju i sade ono što mi trebamo i da to prodamo, da to prodaju onima kojima im mi kažemo ako je to moguće. Imamo mi i hrvatsku naftu, ali ta hrvatska nafta se i dalje izvozi u Mađarsku, a ne prerađuje se u našoj Rijeci.

Ako bi on htio ući u ovaj proces komasacije odnosno u tu komasacijsku gromadu ako se ne varam tako piše u zakonu da uđu njegovi posjedi i treba li on imati definirani posjed odnosno vlasništvo na svakoj čestici i što ako na nekoj čestici što je uobičajeno ja ću reći i gotovo uvijek tako imate npr. na pokojnog pradjeda ili ima 300 vlasnika, kako uć u komasaciju, je li zapravo preduvjet riješiti vlasničke knjige da bi se uopće moglo krenuti u ovaj proces? Naime, radi se o tome da u našim, evo u Dalmaciji, konkretno u Zagorju imate ljude koji su u trećoj generaciji, četvrtoj generaciji posjednici neke zemlje, ali vlasnik je još onaj tamo prije četiri generacije i kako sad to otpetljati i ispetljati to je veliko pitanje. Znači posjedništvo je jedno, to netko obrađuje trenutno, međutim ako se javi nasljednik, zakonski nasljednik koji je zapravo onda i vlasnik tog zemljišta pitanje je, to je bilo pitanje i za ministricu kako ćemo to riješiti, to su ozbiljni problemi. Ljudi su otputovali iz zemlje i više ih to zemljište ne interesira do momenta dok ih netko ne podsjeti da je to zemljište blizu mora ili u području gdje se to može dobro prodati.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima i poštovane kolegice i kolege. Ja ne znam kako tome doskočiti ili će se ići u komasaciju samo onoga gdje je apsolutno riješeno, riješeni imovinskopravni odnosi jer ono što je kolega rekao ja ću vam ponoviti na svoj način. Sutra neko i prođe proces komasacije, dobije za svojih 100 parcela jednu okrupnjenu parcelu od 20 hektara i teoretski se može javiti netko tko je de facto vlasnik jedne od tih čestica i cijeli proces pada u vodu. To su golemi problemi koji, evo možete kao predlagatelj ovdje uzeti sebi mogućnost, pa to još jednom objasniti, to je ono što mene zanima i to je onaj objektivan problem. Ja bi ovdje malo, mrvu skrenuo s teme, ali evo koristim priliku postavit jedno pitanje koje me muči već neko vrijeme, a više ljudi mi se javilo po tom pitanju, a reći ću jedan konkretan primjer iz Šibenika. Vezano je uz mjere koje raspisuju LAG-ovi. Da bi se uopće prijavilo na LAG trebaš biti, OPG ti odnosno ti kao nositelj OPG moraš biti prijavljen u mjestu, naselju gdje imaš OPG. U slučaju Šibenika je problem, na primjer Šibenik nema, mislim ima i on poljoprivredno zemljište ali ono do Šibenika ima naselje Donje Polje gdje Šibenčani masovno imaju svoje poljoprivredne posjede i nitko se ne može na natječaj LAG-a prijaviti jer nema prebivalište prijavljeno u tom naselju. Evo to je jedan problem tehničke naravi koji je velik. I još jedno pitanje, evo malo skrećem s teme, nemojte mi zamjeriti. Ja znam da mjere nisu predviđene sve od Agencije za plaćanje u poljoprivredi da izlaze svake godine, a možda i je, pa me zanima evo dugo vremena se čeka sa mjerama 6.2, 6.4 kad će više ići. Ljudi čekaju, ljudi se pripremaju. Znači evo 6.3 izašlo nedavno. Evo ljudi zapitkuju, gledaju kad će, šta će. Dakle, golemi su problemi s tim da ovdje moram reći evo konkretno kod mjere to što me ljudi, znači pitaju kod mjere 6.3 išlo se na digitalizaciju odnosno obnovljive izvore energije. Mislim da je sam smisao cijele priče dosta po meni promašen, dosta promašen i na koncu su ljudi uzimali perad iako se ne bave peradarstvom da bi podigli vrijednost OPG-a i uzimali bi dronove kojima će nadgledati perad samo da bi zadovoljili mjeru. I formalno prolaze, a zapravo novac, pola iznosa od tih petnaestak tisuća eura je bačeno u vjetar jer su ljudi uzimali prvo perad što nije matična djelatnost, a s druge strane tehnologiju koju neće koristiti ali formalno će zadovoljiti natječaj i proći će. Mislim da se trebalo više kroz te mjere uložiti upravo u obnovljive izvore energije koje bi u svakom slučaju, pogotovo u kontekstu poskupljenja energenata itekako dobro došao. Dakle, ajde da se vratim na sam zakon, prijedlog zakona.

Poštovani u završnoj raspravi o Prijedlogu zakona o komasaciji smatram važnim napomenuti kako se u Republici Hrvatskoj kontinuirano izbjegava provoditi propisanu proceduru procjene učinaka propisa, a time i provedbe postupaka koji dovode do kvalitetnijeg, ekonomičnijeg i transparentnijeg zakonodavstva. Primjena paketa tzv. beter regulation na razini država članica kao metode postizanja što kvalitetnijih usklađenih i manje ograničavajućih propisa u državi članici dio je prioriteta EU postavljenih još tijekom mandata gospodina Junckera.

Nadalje sama Vlada RH na čelu sa premijerom Plenkovićem je 26. lipnja 2016. godine raspravila i usvojila Izvješće o procjeni učinaka propisa, te utvrdila niz nepravilnosti koje su prisutne u postojećem sustavu. Godine 2017. donesen je Zakon o procjeni učinaka propisa, akcijski plan za provođenje procjene učinaka, te je Ured za zakonodavstvo objavio i smjernice za provedbu procjene učinaka propisa. Izrađeni su kao dio zakona i propisani obrasci, te je utvrđen postupak izrade procjene učinaka propisa a koji dokumenti i obrasci su objavljeni putem Narodnih novina i na stranicama samog Ureda za zakonodavstvo RH. Po objavi novog Zakona o procjeni učinaka propisa situacija nije krenula boljim smjerom, dapače započelo je razdoblje izrazite nedemokratičnosti izbjegavanja razložnog demokratskog i svrsishodnog postupka donošenja kako zakona, tako i podzakonskih akata kao što su pravilnici. Uz navedeno napominjem da i okrugli stolovi na temu učinaka zakona gotovo da i ne postoje, a uz sve navedeno same odredbe zakona kao i propisani obrasci procjene učinaka koji se nasumično popunjavaju nemaju niti jedan relevantan dokaz o potrebi donošenja ili izmjene postojećeg propisa. Posljedično navedenog sve više i sve češće ulazimo u situacije kada su novi ili izmijenjeni propisi lošiji od postojećih izuzetno administrativno opterećujući, neprovedivi i vrlo često sadrže skrivene namjere koje otežavaju rad i poslovanje poduzetništvu, a i bitno utječu na državni proračun kao i na korištenje fondova EU. Zašto sve ovo iznosim? Predlagatelj ovog zakona sam nam je u uvodnom dijelu pod naslovom „Ocjena stanja i osnovna pitanja“ koja se trebaju urediti zakonom, te posljedice koje će se donošenje zakona priznati priznalo sljedeće, citiram: „Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta na snazi je od 20. svibnja 2015. Primjena zakona u praksi je pokazala da postoje zapreke koje usporavaju komasaciju poljoprivrednog zemljišta. Na temelju do sada propisanog postupka za komasaciju poljoprivrednog zemljišta nije proveden niti jedan postupak što utječe na učinkovitost korištenja poljoprivrednog zemljišta s obzirom na rascjepkanost zemljišta i velik broj zemljišnih čestica male površine. Zakonom se nisu na adekvatan način u praksi mogli ostvariti cilj i svrha komasacije poljoprivrednog zemljišta zbog čega se ne može očekivati ni napredak u poljoprivrednoj proizvodnji. Tijekom primjene zakona uočeno je da bi propisani postupak komasacije poljoprivrednog zemljišta bilo potrebno pojednostaviti, da je potrebno učiniti jasnijom i konkretnijom nadležnost tijela a koje donose odluke, učiniti efikasnijim nadzor nad provedbom postupka komasacije kao i urediti financiranje i dostupnost sredstava potrebnih za komasaciju. Poštovani, i zakon iz 2015. donesen je bez procjene učinaka propisa. Da su vladajući tada izradili procjenu učinaka možda bismo baš kao razvijene zemlje u okruženju imali funkcionalnije zakone koji su u službi građana, a ne zakone koji su ili mrtvo slovo na papiru ili neprovedivi kao što je slučaj sa Zakonom o komasaciji iz 2015. ili zakone koji čine štetu i građanima i državi.

Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Mislim da smo danas tu čuli puno problema, čuli smo problema koji su vezani pogotovo za manje poljoprivredne površine, za OPG-ove i mislimo da to zapravo u zakonu nije … [[Govornik se ne razumije]] definirano ili to nismo prepoznali. U zakonu piše u ocijeni stanja da će ovo biti puno jednostavniji postupak, da će biti obuhvatniji postupak s obzirom da i da se donosi zbog toga što se dvije od 2015. onim zakonom nije proveo nijedan postupak komasacije. Između ostalog nadležnost za komasaciju je zapravo posao lokalne samouprave odnosno JLS. Tako da će naši načelnici i gradonačelnici imati puno posla ukoliko žele da se to zemljište okrupni i ukoliko žele da se i onaj dio zemljišta koji trenutno možda nije u funkciji zato što ga ne može obrađivati zainteresirani poljoprivrednik da se kasnije obrađuje. Ono što je malo nejasno mi je, u kom momentu će ministarstvo procijeniti i kako će procijeniti da je potrebno provesti komasaciju s obzirom da piše da ukoliko JLS ne provede komasaciju, a potrebno je provesti da će taj postupak komasacije pokrenuti Ministarstvo poljoprivrede i da će se taj postupak provesti s tim da će postojati jedno jedinstveno tijela odnosno Povjerenstvo koje će provoditi komasaciju, samo tu nisam shvatio da li je to jedinstveno tijelo na nivou Hrvatske za sve komasacije ili je za svaku JLS posebno. Znači to je vezano za to, nije jasno iz teksta, tako da to ću molit za objašnjenje. Između ostalog onoga što je meni kao IT isto interesantno to je da je u tekstu zakona napisano i da će se modernizirati proces komasacije između ostaloga i na način da će se koristiti informacijski sustav koji će omogućiti bolju kontrolu i drugačije pristupe u poslu same komasacije i nadam se da će to stvarno biti tako. Ne znam, nisam naišao na podatak tko taj informacijski sustav razvija, da li je bio natječaj za taj sustav već ranije ili će se to razviti unutar ministarstva ili će ga razviti netko u okviru našeg centra za dijeljenje usluge. To isto nije definirano, ali ono što je jasno da će se zapravo opseg zemljišta definirati na temelju onih podataka koji će se naći u informacijskom sustavu i da će zapravo nakon toga informacijski sustav pokušati u nekom dijelu kao dijelu umjetne inteligencije djelovati na to da se to okrupni na način na koji bi to bilo najbolje i najkvalitetnije, što pozdravljam i potpisujem odmah ukoliko se to uspije napraviti. Ne znam koje ćete metode koristiti i koji to, ne znam koja to kuća razvija, molio bi ako mogu dobiti kasnije odgovor koja to kuća razvija i da li je bio javni natječaj i koliko je bilo uopće ponuditelja za taj posao. Nadalje, već sam ranije govorio o tim malim OPG-ovima koji su stvarno u velikom problemu, nadam se da ćete im uspjeti riješiti te probleme. Problemi vlasništva i dalje mi nisu jasni, vidim da ste ovoga odmahivali glavom kad smo bili govorili o tom problemu s obzirom da piše u zakonu da postupku komasacije mogu pristupiti i vlasnici i posjednici. E sad taj posjednik to je upitno jer znamo da vlasnik može biti bilo gdje, međutim nije se javio par godina, pa onda neki posjednik na tome radi, da li je to istekao već onaj rok, da li on može pred sudom dokazat da je on sad novi vlasnik ili nije, to je veliko pitanje, da li postoji neki ugovor između njih, ne postoji ugovor, tako da tu ima puno pitanja koja su nam evo ovak, nisu nam, nisu nam ovoga baš bili bliski ta tema u tom dijelu jer jednostavno ne vidimo odgovore sami, pa vas molimo za te odgovore ako to možemo dobiti. Nadalje, ove male parcele koje su u Dalmaciji i Zagorju mislim da će biti veliki problem, pogotovo zbog toga što se nasljeđem, a i kasnije kad se sklapaju brakovi ta se zemlja prenosi i ima tog vlasništva u nekoliko općina i nekoliko gradova, kako će to biti provedeno to ne znam, a velim ima interesa.

Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a, a završno će govorit poštovani zastupnik Siniša Jenkač, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, uvažena ministrice, državni tajniče sa suradnicom, sve vas lijepo pozdravljam, kolegice i kolege. Pa evo iz moje pozicije člana Odbora za poljoprivredu s obzirom da smo danas održali jel tako predsjednice odbora 54. sjednicu Odbora za poljoprivredu, na prvoj sjednici Odbora za poljoprivredu ja sam evo upravo nazočnoj ministrici postavio pitanje što je sa komasacijom i gdje stojimo i kako stojimo sa komasacijom, pa evo mogu samo izraziti zadovoljstvo da imamo nacrt tj. zakon kojeg ćemo i vjerujem uskoro izglasati i koji će uskoro krenuti u primjenu. Ja bi samo rekao da ono što sam slušao od kolega koji su govorili da komasacija na području Hrvatske nije bila provedena, provođena više od 40 godina, znači govorim o bivšoj državi, da je bilo nekoliko pokušaja, da je bilo nekoliko pilot projekata, da je bilo pokušaja 2015. izrađivanje zakona i da je sve to bilo neuspješno. Tako da evo iskreno vjerujem i kao predstavnik jedinice lokalne samouprave, a i kao član Odbora za poljoprivredu da smo sve te manjkavosti postojećih prijedloga zakona upravo sa ovim zakonom anulirali, da smo kao što i kaže zakon pojednostavili masu odredaba koje su nas sputavale u provođenju i da ćemo sa ovim prijedlogom zakona krenuti. Da je ovo ministarstvo tj. da ovo ministarstvo misli ozbiljno evo kolega Pavić skrenuo je pozornost i na informacijski sustav osigurano je dva milijuna kuna sredstava za razvoj, a … ne vjerujem taj sustav se već i razvija. Znači informacijskog sustava kroz kojeg bi se moglo lakše i jednostavnije kontrolirati procesi same komasacije. Da ministarstvo misli ozbiljno i ova Vlada osigurano je u trogodišnjem vremenskom razdoblju 313 milijuna kuna kako u ovom proračunu tako i projekcijama dvaju proračuna u budućnost, da će to sve biti financirano europskim sredstvima za otpornost i oporavak i u biti da će nas sve zajedno ono što možemo pročitati iz zakona koštati 50 milijuna kuna. Kao što je i rečeno upravo je ovo pravo vrijeme za krenuti iz razloga jer su prisutna europska sredstva koja na ovaj način možemo kvalitetno iskoristiti i to je samo dokaz da ovo ministarstvo misli ozbiljno i da će se ovom poslu prionuti ozbiljno. Sve one nedostatke koje će se suočiti, Bože dragi, evo imali smo priliku prije godinu dana donositi Zakon o obnovi, pa smo ga nedavno ponovno donijeli izmijenili, pojednostavnili da bi on bio što upotrebljiviji. Tako da u slučaju da će zapinjati ovaj visoki dom će moći sve te prijedloge struke koje će se vidjeti na terenu da li nešto neće biti provedljivo i da li će se predlagati da se nešto pojednostavi moći će se izmijeniti. Da se vratim na početak svojeg govora, možemo samo zaključiti evo konačno krećemo, konačno se ide i konačno će se početi rješavati problematika koju svi zajedno znamo. Ono što bi ja odgovorio mnogim kolegama pa jednostavno ovo je nužno, ali postoje određene regije u RH u kojima je ljudima jednostavnije iznajmljivati apartmane po moru nego obrađivati svoje male parcele zemljice kao što je Zaleđe, kao što su otoci itd. i to je razumljivo i to je apsolutno shvatljivo. I upravo kroz samu komasaciju kada ćete okrupniti određeno zemljište onda će se pojaviti možda i zainteresirani kupci koji će reći e sad mi se isplati i kupiti određenu parcelu i na njoj nešto raditi, a ti isti koji su promijenili ajmo reći stil života i koji jednostavno nemaju interesa ulagati, obrađivati te male parcelice kao što je slično i na sjeveru Hrvatske, pojavit će se neki drugi ljudi koji će upravo to činiti.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice, poštovane kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Na kraju današnje rasprave svi ćemo se složiti da je razvoj poljoprivredne proizvodnje od posebnog interesa RH i od strateškog i nacionalnog značaja. Čuli smo da važeći Zakon o komasaciji nije zaživio svih ovih godina i sve ovo vrijeme smo nažalost čekali da ministarstvo progleda i proglasi komasaciju prioritetnim značajem. Intencija ovog zakona je zasigurno dobra da se okrupne katastarske čestice u veće i pravilnije što utječe na povećanje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje veće dodatne vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanja u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta. Činjenica je da postojeći neriješeni imovinskopravni odnosi su zasigurno otegotna okolnost i ovaj prijedlog zakona propisuje paralelno rješavanje takvih predmeta. No zašto smo skeptični svi gotovo iz oporbe što se tiče provedbe ovoga zakona?

28 jedinica lokalne samouprave iskazalo interes za 46.600 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ono što se nameće kao opravdanim pitanjem je vrijeme trajanja tog postupka komasacije i upitno da li su sva navedena administrativna rasterećenja dovoljna kako bi se olakšao sami postupak. Ono što je problem, a generiran sigurno neradom ili nepoštenim radom je pitanje upitne transparentnosti kako će zapravo povjerenstva osigurati transparentan rad na dobrobit svih uključenih. Toga svi bojimo poučeni svim iskustvima od ranije, a pogotovo sada kada su uključeni postupci javne nabave. Prijedloge za popravke do drugog čitanja smo iznijeli. Ono što je još važno za napomenuti je pitanje prigovora. Smatramo da bi se trebalo osnovati odvojeno povjerenstvo za rješavanje prigovora na razini jedinice regionalne područne samouprave tzv. županijsko komasacijsko povjerenstvo jer sada donosi odluke i rješava prigovore isto tijelo nositelj komasacije ili povjerenstvo. Činjenica je da su posljednje krize povećale potrebu za samodostatnosti u proizvodnji hrane i da je to nešto čemu trebamo težiti. Zdravo revitalizirano selo je naša budućnost i to smo nekoliko puta danas čuli, a ispunjenju tih ciljeva ministarstvo treba biti i puno konkretnije. Jer činjenica je da je Nacionalna strategija poljoprivrede do 2030. godine kao i Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne stavlja u fokus malog poljoprivrednika kao okosnicu razvoja poljoprivrede u dovoljnom značaju.

Hvala lijepa.